jednu molbu, ministar će zakasniti deset minuta. Sledeći govornik je, Karić nije tu, pa kada dođe, Milisav Petronijević, ali ja moram da vas pitam da li želite da govorite o amandmanu. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, želim kratko da iznesem naš stav povodom amandmana na član 1, jer mislim da su to u suštini ključni amandmani, sve ono ostalo kasnije na druge članove je samo logična posledica onoga što se predlaže u izmenama člana 1. Kada se pogledaju amandmani, ono zadnje o čemu razgovaramo, to je amandman kojim se predlaže da dosadašnja ministarstva ostanu ista, a da se izdvoji samo Ministarstvo zaštite životne sredine. Želim da kažem sledeće – uglavnom na član 1. može se grupisati podnelo je pet grupa ili pet vrsta amandmana, jedni predlažu da se briše, što znači ostaje isto, kakva je sada organizacija. Drugi da se spoje privreda i finansije, a ostalo da ostane isto, treći da se razdvoje privreda i finansije, a doda Ministarstvo životne sredine, konkretan amandman o kome govorimo, četvrti, da se spoje privreda i finansije i doda Ministarstvo životne sredine i peti, da se razdvoje privreda i finansije, a životna sredina pridruži nekom drugom. Dakle, imamo pet pristupa kada je u pitanju organizacija, odnosno koja sve ministarstva treba da imamo. Svi su naravno dali svoje viđenje, sve je to legitimno, ja to poštujem. Svako ima pravo da iznese na način na koji misli da je najbolji da se organizuju ministarstva. Verujem da svi imaju korektne razloge za tako nešto. Ponavljam, poštujem sva ta mišljenja, ali, želim da istaknem da je i Vlada dala svoja viđenja u organizaciji ministarstava i nadležnosti ministarstava, onako kako je to predloženo u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Želim da kažem da ćemo mi podržati taj predlog, taj pristup, onaj koji je predložila Vlada. Želim da napomenem da svaka vlada ili oni koji sastavljaju Vladu su predlagali organizaciju ministarstava onako kako je vide na najbolji mogući način, sa najboljim željama da se organizuju ministarstva, da funkcioniše na najbolji mogući način. Svaka vlada, ili svi oni koji su je činili prilikom formiranja Vlade su predlagali, hajde da upotrebim taj izraz svoj predlog zakona o ministarstvima, i svaka buduća vlada će isto to činiti, sve dok ne dođemo ako uopšte budemo mogli da dođemo do jednog univerzalnog modela koji će važiti za sve vlade i to bih već unapred podržao. Ako uzmemo primere svih vlada od 2000. godine, različita su ministarstva bila, različito su organizovane nadležnosti bili, ali evo recimo kada su ova dva pita konkretna privreda i finansije i zaštita životne sredine, ono što najviše otprilike ovde zaokuplja pažnju, recimo od 2000. godine, samo u sadašnjem sastavu, aktuelnom sastavu Vlade su bili spojedni privreda i finansije. U svim ostalim vladama su finansije bile odvojene. Recimo 2001. godine, 2004. godine, 2007. godine, 2008. godine. Tako je 2011. godine kada je vršena takođe rekonstrukcija, tako je bilo viđenje tadašnjih vlada. Kada je u pitanju zaštita životne sredine, želim da podržim, o tome sam mnogo puta govorio onaj pristup, da se toj oblasti mnogo više posveti pažnje, jer Srbija ima mnogo problema u toj oblasti. Govorio sam mnogo puta ovde, govorio sam konkretno i o Obrenovcu i o Kostolcu, govorio sam o jednom moćnom rudarsko-energetskom kombinatu Kolubara, koji priprema za proizvodnju struje preko 50% Srbije, ali istovremeno i najvećeg degradatora životne sredine u toj okolini. Dakle, nemam tu nikakvu dilemu. Podržaću svaki pristup i kada je u pitanju formiranje posebnog ministarstva u okviru nekih drugih ministarstava, čak slažem se da ne treba da bude u ovom, ali poštujem ono što je i verujem, ono što je sam gospodin Vučić ovde rekao, da su i oni zapazili to i da su najavili da će se tome posvetiti veća pažnja i tražiti bolja rešenja. Dakle, kada je u pitanju zaštita životne sredine, samo jednom u Vladi Vojislava Koštunice 2007. godine, to je bilo posebno ministarstvo.

Dakle, imamo različitih pristupa, imamo različitih primera, ali ono što je bitno, bitno je sledeće. Naravno, ponavljam ja ću podržati pristup Vlade i pravo svake Vlade da predloži organizaciju koja smatra da najboljim mogućim načinom omogućava da sprovede svoje ciljeve. Ono što želim da istaknem, uspešnost Vlade, uspešnost ministarstava u svim oblastima će se meriti po ostvarenim rezultatima, a ne po tome i građani će to zapamtiti i verifikovati, neće mnogo pamtiti kome je ministarstvo pripadalo itd. Dakle, ja verujem, uz dužno poštovanje svih predloga da je ovaj predlog najbolji što Vlada misli, koja treba da vodi ovu zemlju i zato ču se opredeliti za to. Ponavljam, uspeh će se meriti po ostvarenim rezultatima, a ja verujem da će ova Vlada imati rezultata jer setimo se kada je formirana, isto je dovođena u pitanje kao i sada, tada u nju, ne mogu da kažem niko nije verovao, ali mnogo se malo verovalo, da bi danas došli u situaciju da se od nje previše očekuje, ogromno se očekuje. Vlada u koju se imalo malo poverenja, danas je Vlada u koju građani Srbije, ne govorim mi ovde koji sedimo u sali, imaju veliko poverenje. Dakle samo uspeh, rezultati u tim oblastima biće merilo. Sasvim na kraju, želim samo da ne bude neke zabune, bilo je tu jedno pitanje postavljeno, zašto SPS još nije predložila kandidate, kakva je to tajanstvenosti, itd? Molim vas, nema tajanstvenosti, naš stariji odnosno veći koalicioni partner je juče izašao sa konačnom listom, SPS će izaći sutra sa konačnom listom i sve će bitiu roku i nemamo taj problem o kome se brinu i tabloidi i drugi. Dozvolite da ja kao član predsedništva te stranke znam malo više, koji neposredno učestvujem u tome, znam malo više od tabloida. Nemamo problem što nema ljudi, imamo problem što ih ima mnogo kvalitetnih, a želimo da damo, da predložimo najbolje rešenje. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću o amandmanu na tačku predloga zakona u ministarstvu u tački 1, ali da bih ušao nekako u taj problem, onda moram nešto, neki uvod. Posle Petooktobarske revolucije, da se tadašnja vlast bacila na privredu i da tu našu privredu na neki način izvuku iz one recesije koja je bila pre toga, oni su se bacili na politiku i politikanstvo, pa je to razlog zato što sad govorim o amandmanu na tačku 1, što ne prihvatam i dobro je što nije Odbor za pravosuđe i ovi ostali odborinisu prihvatili ovaj amandman iz prostog razloga što je u krajnjem slučaju i sukob interesa. Ne znam, da ne bude u okolini u regionu i u državama, sem onih kojima su BDP po glavi stanovnika negde oko 40, 50 do 100 hiljada dolara, prihvatam da tamo mogu da se sjedine Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija, ali, s obzirom da nam je privreda u ovakvom stanju to je sukob interesa da privreda i Ministarstvo finansija, zato je išlo po regionima da se neravnomerno razvijaju regioni zato što tu ima sujeta, ima tu drugih razloga koji su opredeljivali da to ne bude onako kako treba.

Ne prihvatam ove predloge i dobro je što su odbori odbili da prihvate amandmane koji spajaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede ili Ministarstvo energetike i Ministarstvo ekologije.

Dakle, ja zaista ostajem ozbiljan kada kažem da su neka ministarstva trebala u svom nazivu da dodaju naziv ministarstva naučne fantastike, jer ako ljudi koji su bili grobari srpske ekonomije i srpske privrede do 2000. godine zaboravljaju u kakvom su stanju ostavili budžet Republike Srbije, koliko su penzija i plata dugovali, i sada nam obećavaju da će budžet Republike Srbije stabilizovati na takav način da će BDP biti 50 hiljada evra po glavi stanovnika ili dolara koliko su kazali, ne znam zaista da li je to na granici naučne fantastike ili nije. Jedan vaš prethodni kolega je kazao – znate mi smo neki novi ljudi, nismo mi oni isti, mi smo neki bolji. Moram da vas pitam – jeste vi do 2000. godine svi zajedno visili u goblenima, stajali na slikama na zidovima, ili ste obavljali najodgovornije dužnosti u ovoj državi? Zaboravljate da ste bili u Vladi do 2000. godine, da li zaboravljate da ste dugovali 27 penzija, 22 dečija dodatka, da ste proizveli budžetski deficit koji je enorman, 170% je bio budžetski deficit, i sad ste vi spasioci? Vi stvarno mislite da ovde preko puta vas sede neki ljudi koji su uradili lobotomiju i povadili mozgove i sad izbrišu svoje istorijsko sećanje na te vaše privredne uspehe i rezultate. Nemojte tako da razgovarate sa nama. Razgovarajte jezikom argumenata i činjenica. Pa nije valjda da Aleksandar Vučić, današnji prvi potpredsednik Vlade ne poznaje Aleksandra Vučića, ministra informisanja u Vladi do 2000. godine.

Pošto se ponovo nevoljno vraćamo na čas istorije i ponovo se vraćamo u neki period od pre nekoliko desetina godina, iako mislim da zaista to građanima Srbije ništa ne znači, ništa im dobro doneti neće, iako vidim nervozu u glasu kolege i jednu dozu mržnje koja zaista može da se i materijalno da se oseti i koja nije za ovaj visoki dom, mogu samo da podsetim kada stalno podseća na te 90-te godine, zašto mu te 90-te godine nisu smetale u onom trenutku kada je prethodnu Vladu vršio sa ljudima koji su predstavnici te stranke? Zašto mu ne smeta kad u gradu Beogradu i dalje vrši vlast sa njima? Kakva je to selektivna - ovi mi smetaju, ovi mi ne smetaju? Zašto vam smeta jedan korektan odnos, odnos normalnih civilizovanih ljudi iako URS i gospodin Dinkić više nisu u Vladi Srbije, zašto očekujete teške reči? Zašto očekujete svađu? Zašto očekujete ako ne delimo iste vrednosti da moramo da smo krvni neprijatelji? Ne nismo. Hajde da pričamo o onome šta čeka Srbiju sutra, šta čeka u narednim godinama, u narednom vremenu. Šta je bilo u ovom domu kada su na krke-džake nekog 5. oktobra nosili, iznošeni televizori i slike i ne znam ti ni ja šta? Šta će biti od toga? Ako smo odgovorni za to što je činjeno tada, podsetiću vas, 12 godina ste vršili vlast, što niste procesuirali te ljude? Zašto ih niste osudili i politički i zakonski i bilo kako? (Predsedavajući: Vreme.) Ne, niste, zato što nije imalo zbog čega, a to ponavljanje kao papagaj,verujte, ljudima u Srbiji ništa više ne znači. Ne mogu da shvatim da pojedini ne mogu da shvate da se ljudi menjaju i da ono što je bilo juče nije danas, ono što je bilo prekjuče, što je danas, ono što je bilo pre 10 godina nije što je danas. Dakle, jedino ta stranka neće da se menja i neće da napreduje. Dakle, SNS sa njenim koalicionim partnerima nastoji da taj bruto društveni proizvod po glavi stanovnika dovede do te mere da svi živimo normalno. Ko to hoće da nas spreči nekom njihovom vizijom ili nekom njihovom stagnacijom u razmišljanju, to ne možemo da shvatimo. Dakle, ne može se nešto kritikovati a nije došlo do toga već. Molim vas, prihvatite nešto. Vi ste bili 12 godina na vlasti. Vi ste više upropastili ovu državu i njenu privredu, nego kako vi mislite da smo mi upropastili od devedesetih godina do 2000. godine sa ratnim pohodima ovih agresora. Više ste je vi upropastili sa privredom. To je sramota. Lepo je da ljudi uče istoriju, ali bi bilo mnogo bolje kad bi se učili na istoriji. Kazao sam vam prošli put da možete kupiti diplome ali ne i znanje kako se vodi zemlja. Potrebno je da saberete koliko je DS ne vršila vlast, nego upravljala ovom zemljom. Pa, nije 12 godina, znate. To je mnogo veliki problem u vašim glavama. Od 2000. do 2003. godine smo vršili vlast u ovoj zemlji, sve dok se Tomislavu Nikoliću nije javilo na mitingu, kad je pratio Šešelja u Hag, da je i Tito, kao i Zoran Đinđić, imao probleme s nogom pred smrt. Onda smo ostali bez vlasti i bez tog motora promena, ali to nije izgovorio niko iz DS, nego vi, dok ste nosili bedževe. Nemojte da se krijete iza istorije i da vas je sramota vaše političke prošlosti. Čekali smo mi 23 godine da vi shvatite da je budućnost Srbije u EU, da se promenite. Nemamo mi problem da budemo sa SPS na vlasti i u Beogradu i u Republici, ali SPS je prihvatio naš sistem vrednosti, a vi ste ga sad tek prihvatili. Usled nedostatka svojih političkih ideja preuzeli ste program DS i mi to pozdravljamo. Naša je želja bila da se promenite na bolje, bez obzira što vam je trebalo 23 godine da to shvatite. Pustio bih ja da se vi učite politici i vršenju vlasti kad bih živeo kao ovaj hrast koji ste hteli da posečete, jedno 600 godina. Šta je četiri godine vlasti u životu hrasta koji živi 600 godina, ali naš ljudski vek je ograničen biološki. Nismo kao ti hrastovi i, nažalost, pamtimo to vreme tih devedesetih godina. Nemojte da vas boli kad vas podsećamo. Boli, znam ja da boli, ali nosite vaš krst. Molim vas, gospodo narodni poslanici, ako će ovakav vid replike da nam reši problem u državi, pustiću da celo popodne o tome pričate i da sutra živimo bolje.

Izvolite. Vrlo rado ću mog prethodnog govornika da odvedem na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde sam 1995. godine u roku stekao diplomu diplomiranog mašinskog inženjera, tako da imputiranje takvih nekih stvari, kupovina diplome i svega toga, nije mi apsolutno jasna i vrlo rado ću ga odvesti na jednu respektabilnu naučnu instituciju u Srbiji. Što se tiče sistema vrednosti i tog nekog pozajmljivanja, da ne kažem nešto teže, od tih sistema vrednosti, da li je sistem vrednosti bio u Srbiji proteklih 12 godina takav da smo po nivou korupcije bili prvi u Evropi i među prvima u svetu? Ko je uveo taj sistem, a ko je personifikacija borbe protiv korupcije i kriminala u Srbiji? Srpska napredna stranka i gospodin Aleksandar Vučić i to niko ne osporava više u Srbiji. Koji sistem vrednosti? Guranja izazova i guranja problema pod tepih? Ko je imao hrabrosti za hrabre političke odluke i za sklapanje Briselskog sporazuma, ova vlada Republike Srbije ili sve ono što smo slušali proteklih 12 godina, zamagljivanja neke realnosti? Koja Vlada je dobila datum za otpočinjanje pregovora sa EU, neke prethodne Vlade ili ova vlada i odgovorna politika SNS? Jedno je proklamovati, jedno je pričati, jedno je brinuti se sada za hrast na jugu Srbije, a drugo je ono što ste radili i što radite, da ste Grad Beograd, Bulevar kralja Aleksandra ostavili bez jedne jedine grančice. Tada vam to nije smetala, a sada vam smeta hrast zato što želite da usporite i ovu vladu i naše društvo, ali, verujte, jednu poruku ću vam poslati – u tome nećete uspeti, ma koliko se koprcali.

Gospodine Babiću, uvaženi kolega, drago mi je da ste izneli jednu stvar koju govorimo sve vreme. Prosto, mislim da građani pamte i dobre, a i loše stvari. Dakle, mi pričamo o Vladi, o Zakonu o ministarstvima, o amandmanima koji se prvenstveno tiču onoga što tek treba da bude i tu se slažem s vama. Hvala vam što najzad SNS shvata da treba da pričamo o onome šta će da bude i od čega će građani Srbije da žive, a ne te optužbe koje, čini mi se, ne vode nigde. Mi smatramo da to nigde ne vodi i ni na šta ne liči.

Znam da vi ne živite u Beogradu, ali to nije istina. To svako ko živi u Beogradu zna da nije tačno, ali vi meni kažite kog bulevara, kog kralja Aleksandra?

Vi nama recite koji je to kralj Aleksandar čiji je to bulevar, kada ga već treći put danas spominjete? Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da konačno idemo u pravom smeru, da krećemo da gledamo u napred, da gledamo i da kreiramo budućnost.

Slažem se i sa time i to često iznosim i često govorim govorom brojki i brojke su neumoljive, jer se ovde, u ovom parlamentu iznosilo da je borba protiv korupcije selektivna, da su hapšenja i privođenja političke prirode, da nema optužnica, ali ću vas razočarati. Razočaraću one ljude koji su tako paušalno, onako iz rukava iznosili neke stvari. Od 117 optužnica koje su podignute u krivičnim postupcima pokrenutim nakon 1. avgusta 2012. godine, gospodo 113 je potvrđeno u Specijalnom sudu, 113 od 117 je potvrđeno. Protiv devet lica glavni pretres je u toku, a doneta je i jedna pravosnažna presuda. Još 63 optužnice su podignute i potvrđene za one istrage koje su vođene od ranije.

Ovo je izveštaj i ovo su optužnice koje su podignute i potvrđene u Specijalnom sudu. Toliko o selektivnosti i toliko o tome da nisu podignute optužnice. Toliko o istinitosti činjenica koje iznosi DS isuviše paušalno i isuviše neistinito.

Reklamirao sam povredu Poslovnika. Mislim da ste ovaj put povredili Poslovnik, ali neću tražiti da se o tome glasa iz prostog razloga što znate kada god kršite Poslovnik po štetu pozicije, a u korist opozicije ne tražim da se o tome glasa i dozvoljavam da se oni blago favorizuju. Smatram da je replika po članu 104. i 106. data prvo gospodinu Milivojeviću, a da za to nije bilo nikakvog osnova, jer on nije mogao govoriti u ime poslaničke grupe ukoliko nije u međuvremenu postao šef poslaničke grupe ili ovlašćeni predstavnik po ovoj tački dnevnog reda. To je prva replika i gotovo poslednja replika koju ste dali gospodinu Stefanoviću zato što u skladu sa članom 104. gospodin Babić nije uvredljivo spomenuo poslaničku grupu da bi se on javio za reč.

Bilo je i uvredljivih izraza, odstupanja od tema, dobacivanja, neartikulisanih krikova onih koji su tvrdili da smo izvršili lobotomiju.

Jednom sam prećutao gospodine Arsenoviću, drugi put neću. Čekam normalno svoj red da govorim o amandmanu, da možda usput malo prokomentarišem ono što se dešava, a vi to ne dozvoljavate. Prekršili ste dva puta Poslovnik, članove 27. i 107. Prvi put kada je poslanik SNS rekao da je veća šteta ovoj zemlji napravljena za proteklih 12 godina vlasti nego tokom NATO bombardovanja i rata 90-tih i vi ste to odćutali. Ko god da je vladao poslednjih 12 godina, a znate da LDP nije ili je najmanje od svih, nije ubijao ljude, nije bombardovao, nije gazio ljude, nije bio organizator ili promoter političkih ubistava što se dešavalo 90-tih i molim vas da zaštitite i ovaj parlament i građane Srbije od takvih laži. Drugi put, kada je gospodin Rističević rekao da ovde poslanici opozicije nemaju ništa u glavi. Odlučite se da li ćete pustiti takvu diskusiju ili ćemo govoriti normalno. Nikada ne bih rekao da neko nema ništa u glavi.

Ne mislim da gospodin Tošković to kaže zato što nema ništa u glavi. Pretpostavljam da to kaže zato što ima neke podatke u glavi, pa sam mislio da o tome malo raspravljamo, ali omogućite da do te tačke normalne komunikacije dođemo.

Na žalost znate da po Poslovniku prednost ima replika i povreda Poslovnika i to sam ispoštovao.

Moram da priznam da nisam u tolikoj mogućnosti da lovim svaku reč koja se ovde izgovori.

Uz izvinjenje poslanicima i vama i uz izvinjenje građanima Srbije što smo uopšte ušli u ovu polemiku i što se tiče DS ona je završena.

Moje pitanje gospodine Babiću, koliko optužnica je potvrđeno za krivično delo organizovanog kriminala od kada ste na vlasti? Mi vam kažemo nula. Rekli smo gospodinu Vučiću nula. On se uzrujao, iznervirao zbog toga i meni je žao što je tako. Kada čitamo vaše novine i vaše medije deluje da ih ima na hiljade. Jedino čega ima na hiljade dame i gospodo, to je broj kriminalaca koje ste pustili na slobodu i koji sada vrše krivična dela. Nadam se da ćete i vi sa ovom replikom završiti. To će zavisiti od onoga ko postavlja pitanja. Srpska napredna stranka nikada nema problem sa istinom, nikada nema problem sa činjenicama. Brojke su neumoljive. Građani Srbije traže brojke, traže činjenice i traže istinu i dobiće je.

Potvrđeno je 113 gospodine Stefanoviću, koji ste mislili da nećete dobiti odgovor za duže od 10 sekundi. Protiv devet lica glavni pretres je u toku, a doneta je i jedna pravosnažna presuda. U izveštajnom periodu je podignuto 63 optužnice posle sprovedenih istraga pokrenutih u ranijem periodu, što čini ukupno 180 optuženih lica u 18 krivičnih postupaka gospodine Stefanoviću. Najveći broj krivičnih prijava je podneto protiv lica koja su izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja, nekako vas to najviše brine, 152, potom za krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica – 27, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – 22, prevara – 17 itd. Brojke su neumoljive gospodine Stefanoviću. Trajno je oduzeta imovina za koju će mi trebati dani da bih pročitao koliko je trajno oduzeto imovine u proteklih godinu dana. To je saglasno politici SNS, nulte tolerancije protiv kriminala i korupcije i da u toj borbi zaštićenih nema. Dobili ste odgovor na vreme. Slagali ste, oprostite, niste govorili istinu kada ste upozorili građane Srbije da taj odgovor neće dobiti. Za odgovore smo uvek spremni.

Mislim da je i za građane Srbije jako važno. Kao narodni poslanik, suviše je slatko da prećutim ovakav volej. Gospodine Babiću, ponavljam pitanje na koje ponovo niste dali odgovor. Koliko od impozantnog broja optužnica koje ste spomenuli za krivično delo organizovanog kriminala? Nula gospodine Babiću. Molim vas pogledajte, nemojte nam čitati broj optužnica. Slažem se, podržavamo, želeli bi da ih je još više, gospodine Babiću. Ako vi naprednjaci dajet ovakav odgovor na konkretno direktno pitanje, voleo bih da grešim, evo odmah vam kažem. Obradujte me, ustanite sad i recite – 30, 40, 130. Ali, vi ćete reći – podignut broj optužnica, a nećete reći za organizovan kriminal. Nećete reći za to, gospodine Babiću.

Moguće je da grešim, ali šta ćemo onda reći za vas ako ustanete sada, gospodine Babiću. Sad ustanite i recite koliko toga je za organizovani kriminal potvrđenih optužnica. Pitali smo gospodina Vučića. Rekao je da će nam dostaviti.

Poslovnika. Gospodine Arsenoviću, na metar ispred vas sedi ministar pravde, koji umesto da prekine ovu raspravu, gde se priča o krivičnim prijavama, postupcima u toku i svim drugim podacima, šapuće šefu poslaničke grupe ili zameniku šefa poslaničke grupe svoje stranke podatke kako bi mogao da odgovori opoziciji. Vi znate, gospodine Babiću, da nisam protiv toga da se koriste telefoni u sali, ali vi vodite tu radnu grupu za taj bonton ili kako to zovete i hoćete da zabranite telefone. Da li ste dobili poruku od gospodina Selakovića u proteklih minut vremena, kada niste uspeli dobro da se čujete, odnosno da vam šapuće koji su tačno brojevi? Ne mislim da treba da bude tema ove rasprave toliko prigovaranje koliko se postupaka vodi, ni da vlast treba da se brani time koliko je postupaka pokrenuto. Mislim da to na kraju treba da rade sudovi, a da ministar pravde mora da reaguje i da prekine ovakvu vrstu rasprave zbog toga što ona na neki način ugrožava i urušava položaj pre svega sudova. Vaša je obaveza, gospodine Arsenoviću, da sankcionišete makar ovu vrstu ometanja normalnog toka sednice. Zaista nije smešno.

Nisam čuo, pa prema tome smatram da nije povređen Poslovnik. Gospodine predsedavajući, mislim da su prekršeni članovi Poslovnika 27. i 104. Prethodni govornik na najgrublji način je zloupotrebio institut povrede Poslovnika i izrekao više neistina. Bili smo svedoci u ovoj sali, u direktnom televizijskom prenosu, da je gospodin Babić sedeo na ovom mestu poslednjih bar pola sata, da ministar sedi ispred vas, da se rasprava koja se vodi u parlamentu, uopšte ne ulazeći u to o čemu se vodi rasprava, vodi potpuno nezavisno od bilo kakvog šaputanja. Vi ovde morate da sprečite da poslanici iznose ocene, očajnički želeći da se uključe u raspravu ne bi ili uzeli neki politički poen, već da vodite računa da ono što oni govore odgovara istini i da ono što govore jeste u skladu sa dnevnim redom. Naravno da je ono što je izrečeno i što možda boli, što je mnogo krivičnih prijava podneto i potvrđeno, što su mnogi koji su krali novac građana Srbije i opustošili je, što će se konačno naći pod udarom pravde. Mi ne prejudiciramo kako će se završiti ti postupci, niti zovemo nekog da to radi. Samo kažemo da u prethodnom periodu od toga nije bilo ni traga ili je bilo jako malo, zato što to neko nije želeo da radi u prethodnoj vlasti. Sada se to radi i to građani Srbije umeju da nagrade.

Moram da odgovorim da ja, nažalost, ne mogu da pratim cifre i brojke koliko su istinite ovde.

S te strane, uvažavam kritiku, ali molim, isto tako, da narodni poslanici vode računa kada govore o nekim problemima i iznose odgovarajuće činjenice koliko su one verodostojne. Nažalost, i Poslovnik dozvoljava da narodni poslanik ovde može da govori i da ne snosi posledice za izrečeno.

Prekršen je član 32. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine,gospodine Arsenoviću, koji kaže da predsednika Narodne skupštine u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje jedan od potpredsednika Narodne skupštine. Sada sam bio šokiran kada sam shvatio da je predsednik Narodne skupštine u sali, a da vi vodite ovu sednicu i da vam on još ukazuje kako to ne radite na ispravan način. Ako je sprečen, šta ga sprečava da vodi sednicu, pa da primenjuje pravila Poslovnika onako kako on misli da treba? Mislim da ako predsednik parlamenta nije predlagač, a u ovom slučaju nije tada smo imali tu praksu da on sedi u klupi i da istupa kao predlagač poslanik, u ovoj situaciji treba da bude na tom mestu, da vodi sednicu i da onda eventualno uvede sve nas poslanike u red, otprilike onako kako je povećao zaposlenost kod mladih žena svojim zakonom, ali to je posebna tema. Gospodine Đuriću, dobro znate da je po Poslovniku predviđeno da ako predsednik Narodne skupštine želi da se obrati po bilo kom osnovu Skupštini, ne može sa mesta predsedavajućeg, nego mora sesti u poslaničku klupu. Ja sam to tako i shvatio, da je gospodin Stefanović imao potrebu da se obrati i zato je i seo u poslaničku klupu. Smatram da nije povređen Poslovnik. No, vi ako smatrate, možete se takođe izjasniti. Radi se o sprečenosti predsednika Narodne skupštine da predsedava. Imali smo više puta u Narodnoj skupštini duele gde su poslanici zamerali predsedavajućem, ko god on bio, ako im se sa tog mesta obrati na način koji nije samo u svrhu vođenja sednice, već ima i politički ton. Kao što su i danas kolege isticale, kao jedan od 250 narodnih poslanika, moje je pravo Poslovnikom dato da sedim i kao poslanik se obratim ovom domu. Da li nekog boli što se ja borim za to da žene u ovoj zemlji imaju pravo da imaju i duže porodiljsko odsustvo i da imaju veću zaposlenost, i ne samo ja, nego i mnoge kolege u ovom domu? Da li bi neko voleo da je suprotno? Nadam se da ne bi, ali ću nastaviti, bez obzira na to, da se borim za ovo, da se borim za pravo da trudnice, majke i porodilje imaju prioritet u ovoj zemlji u svakom smislu i sve što bude u mojoj moći, a to znaju kolege sa kojima sam iskreno radio na tome, to znaju druge žene kojima smo pomogli da se u teškim trenucima za njih situacija reši i to možete njih da pitate. Ne bih voleo da govorim o pojedinačnim slučajevima. Dakle, to će se nastaviti i ubuduće i trudiću se da učinim sve što je u mojoj moći da ne dozvolimo bilo kome da spreči emancipaciju žena, njihovo veće učešće i veća prava koja će imati u ovoj zemlji. Ne bih tražio repliku da gospodinu Stefanoviću niste dali pravo na repliku na povredu Poslovnika. Rekli smo vam da ćete svojim izmenama zakona oterati žene iz firmi, da će pasti broj onih mladih žena koje su dobile posao. Posle tri i po meseca primene vašeg zakona se to dogodilo, gospodine Stefanoviću, i ja vas pozivam da sazovete sednice resornih odbora na kojima ćemo vam to dokazati. Nije ovo prilika sada za to, hajde da prekinemo raspravu o tako osetljivoj temi. Ostala je na kraju nalepnica „prednost ženama i deci“ Po raznim javnim ustanovama pala je za više od 10% zaposlenost žena u reproduktivnom periodu ili onom periodu kada najviše žena rađa, tačno onako kako smo vam rekli kada ste obrazlagali zakon. Ali nije to tema. Više puta sam se u ovom parlamentu legitimisao sa svojom stručnom spremom. Gospodin Stefanović to nije. Čini mi se da kao pravnik treba da zna da ne postoji krivično delo organizovani kriminal, već sva ova nabrojana dela za koje su podignute i potvrđene optužnice spadaju u domen organizovanog kriminala. Prema tome, sve ovo što sam vam rekao, gospodine Stefanoviću, ma koliko to vas bolelo, ma koliko to vas tištalo, je izveštaj iz Tužilaštva za organizovani kriminal u proteklih godinu dana. Voleo bih kada bi mi ovde ukrstili koplja i kada bi vi mogli da mašete ovakvim jednim izveštajem iz prethodnog izveštaja, ali bojim se da bi on stao na jednu stranu, kao u blokčetu, jednu malu stranu nekih započetih pa zaostalih stvari. Ali, ovo je posledica politike SNS, nulte tolerancije za kriminal i korupciju i da u toj borbi zaštićenih nema. Ma koliko želeli da tako nešto i dobacivanjem i opstrukcijom i bilo kakvim stvarima da nas sprečite u tome, nećete nas sprečiti da od Srbije napravimo uređeno društvo u kojem će kriminal i korupcija biti pošast. Nažalost, ovde se u Skupštini vlada tako paušalnim podacima i tako se plasiraju neistine, da je ovde potpuno nemoguće, kao što ste rekli, pratiti šta se dešava. Ne samo da smo uspeli da sprečimo da bahati poslodavci ženama kojima istekne ugovor uruče otkaz, odnosno da odluče da im ne produže ugovor, samo zato što su bile na trudničkom i porodiljskom bolovanju, ne samo da smo uspeli da te žene i danas rade i ostanu na svom poslu, nego smo uspeli i da njihovo zapošljavanje bude prioritet za ovu zemlju, da ova zemlja razmišlja kako da stimuliše te ljude da bi zapošljavali u zemlji. Nažalost, mogle su te ideje doći i u prethodnom periodu, ali znate, nisu. Brinulo se tada o nekim drugim stvarima, kako da se stekne nešto, kako da se uradi za sebe, ali ne baš puno za žene, majke, trudnice i porodilje. Meni je drago da je bar Odbor za prava deteta, koji je veoma kompaktan i veoma solidan, pokazao kako se to radi, pokazao jedinstvo, pokazao da narodni poslanici koji sede u ovom odboru razmišljaju o tome kako da unaprede život svih građana, a pogotovu, još jednom ću istaći, apsolutno pravo da se borimo za prioritet, za decu i trudnice, i time što ćemo u javnosti pozivati, a nažalost, nekima je bilo teško i nalepnicu da stave. Toliko su imali volje i želje da se bore za žene i za majke i za decu i za porodilje. Gospodo narodni poslanici, ja vas molim, mislim da smo sada otišli stvarno van teme. Izvolite.

Nadam se da će svi poslanici opozicije i pozicije, svi oni koji su zainteresovani za ovaj zakon, prihvatiti i da ćemo nastaviti sa redovnim radom.

Konačno, da se vratimo na ovu raspravu o amandmanu koji, da tako kažem, u suštini ili u onome što je u ovoj raspravi izazvalo najviše pažnje podrazumeva to formiranje posebnog resora ekologije. Slažem se sa svim argumentima koji su izneti u korist toga, jedina moja sumnja, zbog čega imam određene rezerve u odnosu na to, je ko bi bio ministar ekologije u budućoj vladi. To je jedno od pitanja zbog kojih opozicija upravo insistira, i LDP i sve druge stranke, da nije baš najnormalnija situacija da dan, dan i po pred raspravu o samoj rekonstrukciji Vlade, o izboru ministara, nemamo zapravo imena ministara. Ja ne mislim da će Vlada sa bilo koliko ministarstava ili sa bilo kojim sastavom moći normalno da radi, ukoliko se kao njen princip, i još jednom ponavljam, nije ova Vlada koja se sada bira, koja će se izabrati za nekoliko dana, prva takva Vlada, jer vlade pre nje su birane po istom, ja mislim pogrešnom principu. Ako danas, recimo, gospodin Arsić oseti potrebu da kaže da se SNS ne meša u to ko će biti ministri iz redova SPS, jer se ni oni nisu mešali njima, to je legitiman politički stav, ja ne mislim da je dobar. Ne mislim da, ako se tako pravi Vlada, ona može da bude kompaktan tim i ne mislim da onda zapravo mnogo zavisi od toga da li ćemo imati odvojeno Ministarstvo ekologije, da li će ono biti u okviru nekog drugog resora. Kada kažemo 12 resora, mi ne mislimo da je broj sam po sebi toliko bitan. Mislimo da država mora da ima manja ovlašćenja, da se država meša u manje društvenih odnosa, kako se to obično kaže, da država na kraju ima manje službenika, ili da ima možda isto službenika, ali da njihov kvalitet, struktura, organizacija rada budu drugačiji. Zbog toga sam ja zgranut kada u raspravi, koja se jednim delom tiče amandmana koji se tiče Ministarstva ekologije, ali i taj amandman takođe u jednom delu zapravo ponovo uspostavlja podelu na Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomije, kada čujem intenciju da će takvom organizacijom Vlade,novimprogramom Vlade, novim ljudima koji dođu u Vladu, biti okrenut novi list, da će se prestati sa svim negativnim pojavama u prošlosti, a istovremeno ste vi, gospodine Selakoviću, sada došli sa sednice Vlade na kojoj je doneta odluka da Vlada da beskamatni kredit „Simpu“, kako bi „Simpo“ platio zaostale doprinose koje nije platio fondu PIO. Koliko drugih privrednika u ovoj zemlji, gospodine Selakoviću, ima takav luksuz, da Vlada, a pričali ste, gospodine Babiću, o kriminalu, ne mislim da je daleko od kriminala kada neko ne plaća doprinose za svoje radnike, dođe u tešku situaciju, a onda od države uzme novac da bi ispunio svoju zakonsku obavezu koju je prekršio? Šta je to ako nije kriminal? Ali, ono što je važnije, ne mislim da će borba protiv kriminala, protiv tih pojedinačnih slučajeva dići srpsku državu i srpsku ekonomiju. Mislim da će dići investicije, zdravije poslovno okruženje, ravnopravni učesnici na tržištu. Šta danas u ovoj zemlji misli, a rade tu i žene, gospodine Stefanoviću, od toga zavise i njihova radna mesta i njihova budućnost, nekog malog proizvođača nameštaja, koji danas vidi vest da je Vlada dala novac njegovom konkurentu „Simpu“ da izmiri obavezu koju nije ispunjavao u prošlosti, dok je on, uz isplatu plata svojim radnicima, morao da plaća i doprinose. Da li ta mera doprinosi povećanju zaposlenosti i razvoju proizvodnje ili suzbija razvoj zaposlenosti i proizvodnje? Šta misli, gospodine Selakoviću, strani investitor koji to gleda? Da li verujete da će on doći u zemlju u kojoj je konkurencija nelojalna, u kojoj postoji državna fabrika noćnih ormarića, dušeka i ormara. Možda i mogu da razumem to kao privremeno rešenje, da bi se sanirala situacija u kojoj zapravo država ne može na drugačiji način da naplati obaveze koje „Simpo“ ima, ali postoje neka pitanja pre toga. Prvo, koliko se godina čekalo da se dođe u tu situaciju i kako je to moguće u uređenom pravnom poretku, a drugo je pitanje - predsednik te kompanije je danas izjavio da će to biti trajno rešenje pošto nema kupaca za „Simpo“

Nije ovo bila samo dramska pauza, ovo su suviše ozbiljne stvari. Predsednik ekonomskog tima vaše stranke, sa tim ćete doći, zato ste razdvajali ministarstva finansije i ekonomije, je danas rekao - oštre mere, rezanje kaiša. PUPS je opet rekao - nema rezanja kaiša, dogovorili smo se. Simpu“ ste dali milijardu i po jednog kredita i dali ste im kredit za obrtna sredstva. Gde je tu neki elementarni red? Nisu važna imena ministara u tim resorima, pričaćemo i o tome. Zadužila je danas Vlada novo ministarstva finansija da sprovodi ovu meru. Hoće li to sprovoditi ministarstvo finansija ili ministarstvo privrede od subote? Ko će biti kriv?

Naravno da „Simpo“ nikada neće vratiti taj kredit, to je jasno svakome u ovoj sali. Gospodine Selakoviću, ako ste bili na Vladi, pomoći će nam da raspravimo o tome kako je najbolje da bude organizovana buduća Vlada Srbije. Hvala gospodine predsedniče, gospodine ministre, samo da još jedno stanem u odbranu našeg amandmana, kao što je gospodin Petronijević detaljno objasnio i ja se sa tom diskusijom slažem, da ovde imamo pet potpuno različitih kombinacija, kojim amandmanima može da se, za dobrobit građana, naprosto nešto drugačije reši u ovakvom predlogu zakona, polazeći upravo od činjenice da su ove izmene i dopune samo stvaranje zakonskog preduslova da se pristupi izboru koji je posledica onoga što se dešavalo prethodnih meseci. Dakle, mi smo vodili računa o svemu tome, a da to ne košta građane Srbije, te insinuacija da je problematičan amandman zbog toga što bi tražio da se izabere novi ministar ekologije. Zar je moguće da je to problem? Znam da postoje stranke koje imaju 20-ak kandidata za tri funkcije. Od tih 20-ak kad trojica budu izabrana, ili troje ostaje još 17 koji bi mogli da budu. Dakle, još uvek nijedan kandidat nije predložen. Ne vidim da iko žuri da predložim kandidate, pa prema tome, nije nikakav problem da ako se usvoji ovaj amandman ima još vremena ohoh. Inače, postoje stranke koje još uvek nisu predložile nijednog kandidata, one to mogu za čas da predlože iz velikog broja svojih predstavnika. Prema tome, to je tehničko pitanje i ni na jedan način ono ne utiče na ono o čemu razgovaramo. Hvala svima na razumevanju. Hvala. Dobro je što smo se vratili na diskusiju o amandmanima i mislim da je sasvim normalno da onaj ko formira Vladu ima pravo da podnese i predlog Zakona o ministarstvima. Mi smo jedan takav zakon dobili i o njemu treba da diskutujemo. Kao što sam juče rekao, svako od nas ima svoje mišljenje i to je legitimno, ali ne može svako naše mišljenje da uđe u proceduru, a pogotovo ne može da bude izglasano. Vlada nam je predložila jedan zakon i o njemu treba da se izjasnimo, bez obzira što svako od nas pojedinačno ne mora da se slaže sa tim rešenjem. Pojedine kolege su u svojim diskusijama naglašavale da će povećani broj ministarstava koji je u ovom slučaju povećan samo za jedno ministarstvo uticati na efikasnost rada Vlade. Objektivno rečeno to ne bi moglo da bude. Kao što sam to već nekoliko puta ovde naglašavao efikasnost rada Vlade ne zavisi od broja ministarstava, uglavnom zavisi od toga kako će realizovati ciljeve koje postavlja sebi. Voleo bih da najzad shvatimo da svi dobronamerni predlozi koji dolaze od poslanika iz različitih poslaničkih grupa imaju određenu proceduru, neki od njih će biti prihvaćeni, neki ne. Srpska napredna stranka čiji sam i ja član će u danu za glasanje prihvatiti predlog koji je dala Vlada i nadam se da će taj predlog proći, da ćemo blagovremeno nastaviti da radimo dalje po planu i programu. Hvala. Hvala. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Kovač. Zahvaljujem predsedniče. Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, kada stigne iz Vlade Predlog zakona prvo što uradim okrenem da pročitam obrazloženje. Ono što piše u ovom obrazloženju je da usled potrebe da se grupišu istorodni poslovi, otprilike tako, parafraziram, a sve to u cilju primene načela racionalizacije poslova u državnoj upravi, da će se sada poslovi državne uprave obavljati umesto u 17, u 18 ministarstava. Mogu odmah reći da se ne slažem sa tim. Kada govorimo o istorodnim poslovima, možemo pričati o nazivu svih ministarstava koji su navedeni u članu 1. ovog predloga zakona, naime, ako govorimo o istorodnim poslovima, malopre smo razgovarali o amandmanu moje koleginice Jelene Travar Miljević gde je u obrazloženju Vlade za odbijanje ovog amandmana upravo navedeno da se amandman odbija zato što bi obrazovanje novog ministarstva za zaštitu životne sredine doveo do povećanja troškova za rad organa državne uprave. Sada postavljam pitanje, a u svrhu te racionalizacije državne uprave – da li ovo razdvajanje ministarstava isto tako povećava troškove rada državne uprave. To je ono što je moja dilema. Naravno, URS zauzimaju, odnosno ostaju pri svom stavu da ovo ministarstvo ne treba deliti pogotovo kada govorimo o tim tzv. istorodnim poslovima, a pogotovo imajući u vidu i ekspoze premijera Vlade koji smo naveli. Radi ostvarenja ekonomskih ciljeva naše mišljenje je da ovo ministarstvo treba da nastavi kao do sada pod istim nazivom kao što je funkcionisalo do sada. Naravno, treba imati u vidu da URS nemaju nikakav personalni cilj, naime, izvesno je da ministar Dinkić neće biti niti ministar finansija i privrede, niti ministar finansija, niti ministar privrede. Dakle, mi nemamo taj neki personalni zahtev da ovo ministarstvo ostane da radi kao jedinstveno ali svakako je bolje za vođenje ekonomske politike u Vladi Republike Srbije da to ostane kao jedno ministarstvo. Ne bih dužila, mnogo se polemisalo na ovu temu. Zaista se slažem sa kolegama koji su govorili u prilog opstanka jedinstvenog ministarstva, brojni su razlozi za to. Tako da moliću moje kolege da još jednom razmotre ovaj predlog, ovog amandmana i da eventualno podrže ovakvo rešenje. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vladimir Ilić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, posle ove pauze možemo da nastavimo, ipak je ovaj zakon koliko god on pisan na brzinu, ipak on u velikoj meri oslikava suštinu ove rekonstrukcije. U načelnoj raspravi sam rekao da ona nije ni dubinska, ni temeljna, ni suštinska, već je personalna i to se vidi iz samog teksta zakona. Imali ste prilike da čujete od mojih kolega da je stav URS da Ministarstvo finansija i privrede treba da ostanu jedno ministarstvo. Ima mnogo argumenata za to. Možda jeste i argument to što je i moja koleginica spomenula. Ne radi se ni o kome personalno. Mi bismo mogli da kažemo – pa dobro, nismo više u Vladi, Mlađan Dinkić nije ministar, sve nam je jedno šta će biti. Slušajte obrazloženje - saglasno razlozima za donošenje ovog zakona, a uvažavajući načelo racionalnosti u organizovanju obavljanja poslova državne uprave, članom 1. ovog zakona predlaže se obavljanje poslova državne uprave, da se obavljanje poslova državne uprave organizuje u okviru 18 ministarstava. Načelo racionalnosti kaže da je racionalnije da umesto 17 imamo 18. Dakle, 17 je više nego 18, po ovom načelu kako se ovde shvata. To je zaista paradoksalno, ili je to nešto sasvim drugo.

Pa, od nečega što smo imali do sada u praksi. Evo, hipotetički moguće je da dva buduća ministra ne budu u dobrim odnosima. Čak smo sad imali prilike da čujemo i preko društvenih mreža nekakav spor između budućih ministara, u ovom trenutku, kandidata. To može da dovede do ozbiljnih posledica u vođenju ekonomske politike Vlade. Odluke, zakoni, rešenja koja donosi ministarstvo finansija, po pravilu u najvećoj meri se reflektuju na ministarstvo privrede. Ako ministarstvo finansija uvodi poreze, ograničenja, kvote ili bilo šta slično, to direktno pogađa privredu. Dakle, ono što je neophodno, neophodna je ta koordinacija između ova dva ministarstva, a ona se postiže na najefikasniji način ako se to objedini u jedno ministarstvo, ili u jednoj ličnosti, odnosno jednom ministru. Na neki način, mislim da je predlog Vlade i kompliment za URS i Mlađana Dinkića. Ja mogu da shvatim ovaj predlog i kao tu vrstu komplimenta da niko osim Mlađana ne može da vodi ova dva ministarstva, pa da je neophodno personalno dvoje ljudi za jedan takav posao. To, tzv. mega ministarstvo, kako smo imali prilike da čujemo do sada, zapravo nije mega ministarstvo, nego je odraz jedne ekonomske politike koja podrazumeva koordinaciju ministarstva finansija i ministarstva privrede. Ako bismo se povodili za tim rezonom i tim obrazloženjem, mogli bi da zaključimo, imajući u vidu da Vlada ima mega probleme i imaće ih, možemo da sledstveno ovome zaključimo da su i potrebna dva premijera, pa da jedan premijer vodi jedan deo Vlade, a drugi deo Vlade. Želim da ukažem samo na logiku onoga ko piše zakon da manjka logike u tome. Ako je Srbija u najtežoj ekonomskoj krizi u poslednjih 10-ak godina, onda je prvi prioritet upravo sinhronizacija ove dve ključne politike, dakle, ministarstvo finansija, ministarstvo privrede. Evo i nekoliko praktičnih pokazatelja da je to tako. Mere, koje je donela ova Vlada i povodom rebalansa i pre toga, zakoni su počeli da daju efekte zato što su upravo uvažavali potrebe srpske privrede i potrebe stabilizacije javnih finansija. Mi imamo sada odlično punjenje budžeta, krenula je nulta tolerancija na neplaćanje poreza, imamo privredni rast koji nije značajan, ali koji je daleko veći nego prethodne godine i imamo rast izvoza. Ja želim i ovu priliku da iskoristim da jedan podatak, kojim se ovde manipuliše već mesecima, mi imamo, doduše ne značajan, ali pad nezaposlenosti i to zvanične nezaposlenosti sa 25,5% na 24,2% Tim podatkom se ovde manipuliše i dodatni podatak još, koji je takođe tačan, rast broja onih koji rade u Srbiji za 28.000 u odnosu na isti period prošle godine. Ja molim sve one koji manipulišu podacima o broju nezaposlenih, zaposlenih, da nam se pozovu i na izvor, jer smo čuli paušalne ocene da je tobože rast onih koji traže posao za više od 40. Želim da svi koristimo, pre svega, činjenice da bi rasprava bila kvalitetna. Ujedinjeni regioni Srbije očekuju da Vlada prihvati ovaj amandman. Moje kolege su pričale ranije o potrebi da se razdvoji Ministarstvo energetike i životne sredine. Naravno da to podržavam i prihvatanjem ovog amandmana bi zapravo rešili ove dileme koje sam izneo. Međutim, ja znam da je to teško ovoj Vladi, jer bi zapravo prihvatanjem ovog amandmana značilo da nije ni bilo potrebe da se menja Zakon o ministarstvima, jer su to ključne izmene. Ali, bilo kako bilo, ja sumnjam da će amandman biti prihvaćen i u tom smislu poslanička grupa URS neće moći da podrži izmene ovog zakona. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženo predsedništvo, ministre Selakoviću, već četiri sata govorimo o pojedinostima Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, čiji je predlagač upravo vaše Ministarstvo pravde i državne uprave. S obzirom da je vaše ministarstvo pratilo prethodnih šest meseci rad Vlade jednom energičnom merom, pokušavao da otkloni određene anomalije koje su se u toj Vladi desile. Međutim, ovo je faktički uvodu u rekonstrukciju Vlade, one Vlade o kojoj je premijer Dačić govorio da je napravila istorijski uspeh, da je jedna od najboljih Vlada u prethodnom periodu, a samo onomad je devet ministara iz ove Vlade dalo ostavku. Da li je istina da je ova Vlada stvarno napravila istorijski uspeh kada se devet ministara ne slažu sa konstatacijom ministra i daju ostavke. Iz jednog prostog razloga, zato što je u Vladi napravljena velika rokada, zato što su gospodin Dačić i gospodin Vučić promenili mesta. Dobili smo faktički kralja, to je gospodin Vučić. No, gospodin Dačić, da bi sačuvao mesto, pokušava da pribegne jednoj mudrosti, izbacuje gospodina Dinkića ne na klupu za rezervne igrače, već na tribine. No, da igranka bude veća, gospodin Vučić ga vraća na klupu za rezervne igrače. Ovaj zakon se donosi samo iz jednog prostog razloga, da bi se podelio ratni plen. Plen koji je imao svojevremeno URS, tj. njihovi resori. Mi sad, u skladu sa ovim amandmanom, vidimo da se jedno ministarstvo razdvaja u dva. S obzirom da znamo koji će biti kandidati koji će biti ministri, mi vidimo i disonantne tonove u samoj Vladi. Vidimo kako je dočekan mladi Lazar Krstić, koji je trebao da bude ministar finansija, od jedne političke opcije koja vodi socijalnu politiku i sada smo mi, građani Srbije, zbunjeni. Kakva će se socijalna politika uopšte voditi u ovoj Vladi? Hoće li uopšte građani Srbije imati koristi od ove rekonstrukcije Vlade? Kakvu ćete vi to politiku voditi kada se sami ne možete dogovoriti i oko reforme penzionog sistema i oko socijalnih davanja? Demokratska stranka Srbije, i sami vidite, nije amandmanski reagovala na ovaj zakon, jer smatramo da je ovo farsa. Smatramo da ovim zakonom ništa građani Srbije neće dobiti. Najbitnije u celoj ovoj situaciji nije bitna rekonstrukcija Vlade, nije bitan rebalans Vlade, već je bitna rekonstrukcija politike ove Vlade. Fundamentalna promena politike i prema nacionalnim pitanjima, kako ćemo sačuvati KiM, a možda i neke druge teritorije naše države, prema ekonomskim pitanjima, prema socijalnim pitanjima i prema svim onim pitanjima koja su i te kako bitna za građane Srbije. Zahvaljujem. Evo, baš ove diskusije kolege Ilića, koleginice Kovač i koleginice Miljević, odnosno njihovi predlozi, pokazuju da sam u pravu kada sam malopre rekao da svako od nas ima svoje viđenje. Prethodna diskusija pokazuje da svi mi imamo neka svoja mišljenja i vezujemo ih za ovu rekonstrukciju, odnosno za ovaj predlog. Niko od nas nije toliko vidovit da može da zna šta je bilo u glavama predlagača, i zašto je predloženo da izmene zakona izgledaju ovako kako su nam prezentovane. Ali, onog trenutka kada je sadašnji premijer dobio mandat od predsednika države da formira Vladu, njegovo je pravo da odredi tim kojim će da radi. Njegovo je pravo, ali i on će da podnese sve konsekvence ako ta Vlada ne bude uspešna. Ne mora da znači da je ovih devetoro ministara podnelo ostavke zato što su loše radili, možda nisu dovoljno dobro radili i možda nisu spremni da urade sve ono što od njih zahteva premijer. Zato smatram da predlog koji je predložila Vlada, odnosno predlog i novog sastava koji će dati premijer je njegovo pravo i mi možemo da se slažemo sa tim ili ne slažemo. Zato ćemo morati da sačekamo dan kada ćemo dobiti predlog premijera za sastav Vlade i onda ćemo da kritikujemo personalna rešenja i sve ostalo. Danas, mislim da možemo jedino da se saglasimo sa predlogom koji je dala Vlada i da dalje u svojim diskusijama postupamo prema tom predlogu da se slažemo ili ne slažemo. Gospodin Babić, replika na izlaganje. Nekako mi je i u današnjem jednom izlaganju gospodina Samardžića i žao mi je što nije tu, i u malopređašnjem izlaganju gospodina Pejčića, nekako mi je zaparala uši ta rečenica- podela plena. Nisam siguran da li je ta podela plena terminološki pojam iz nekog vremena kada ste formirali neke vlade, pa imate takvo iskustvo i takve ste vrste pregovora vodili u to vreme, pa je to bila podela plena. U ovom slučaju i za Srpsku naprednu stranku je preuzimanje odgovornosti gospodine Pejčiću, u periodu kada je državna kasa prazna nažalost, kada je ekonomija u višedecenijskoj silaznoj putanji, kada je nezaposlenost na istorijskom maksimumu, kada su svi ekonomski pokazatelji teški. Ne može da bude plen nešto što je prazno. Kako može plen da bude prazna kasa i prazan budžet? Plen je kada je puno i kamo sreće da smo ušli i napravili vladu i zatekli punu kasu, ali to jednostavno nije tako, i to ne može da bude plen, već odgovornost da u narednom periodu i za neke buduće vlade zaista ostavimo kasu koja će biti puna, zemlju koja će biti uređena, zadovoljne ljude, građane Srbije koji će raditi i od svog posla Ali, podela plena, plašim se da je to terminološki nešto iz nekog perioda kada ste vi imali odgovornost da formirate vlade. Zahvaljujem gospodine Babiću, vi se sećate perioda kada je Demokratska stranka Srbije vodila ovu vladu, tada se najbolje živelo u Srbiji. Mogli ste da primetite jednu bitnu činjenicu da je moja diskusija išla u prilogu vaše i vaše političke opcije. Dakle, vi ste izjavljivali, gospodin Stefanović, Zoran Stevanović, da je najbolje da u ovoj vladi premijer bude gospodin Vučić. Moja diskusija je išla u tom kontekstu. Ako već mislite da on treba da bude premijer, niste u ovoj rekonstrukciji Vlade to uradili, pa najbolje je, to je i predlog Demokratske stranke Srbije da se izađe na izbore i da legitimno, pošto u ovom trenutku ste stranka koja najviše broji simpatizera, glasača, kako god želite, najbolje bi bilo da se izađe na izbore i da se pokaže volja građana i u tom kontekstu bi gospodin Vučić bio premijer. Dakle, moja diskusija nije bila nikako da pežorativno pričam o Srpskoj naprednoj stranci, već da pričam o realnoj situaciji u Srbiji. U tom prizivanju izbora u ovom trenutku, mislim da gotovo ni jedna politička opcija, osim SNS bi bila u padajućem broju po predstavnicima, neki verovatno da ne bi ni imali predstavnike u ovom visokom domu, ali, ja mislim da su i vrapci na grani zapamtili i upamtili i građani Srbije prepoznali želju SNS da se nosimo sa problemima, da idemo u susret izazovima, da rešavamo i ekonomske probleme, da rešavamo sve ono što tišti naše društvo. Ne želimo da na politiku i da na Srbiju gledamo kao plen, kao što ste malopre rekli i da materijalizujemo tu neku prednost, želimo da građani Srbije od našeg rada žive bolje.

Nemojte vi u naše ime ni prizivati ni izbore ni ne prizivati izbore. Za izbore smo uvek spremni, uvek spremni da prihvatimo izbornu volju, uvek spremni da prihvatimo volju građana Srbije, ali u ovom trenutku želimo da se posvetimo boljem životu građana Srbije, želimo da se posvetimo daljoj borbi protiv kriminala i korupcije, ubrzavanju Srbije ka punopravnom članstvu u EU, reformi našeg društva i to je želja SNS. Prema tome, sasvim dovoljno imamo ovde ljudi koji će vam tako nešto veoma stručno i veoma kvalitetno potvrditi. Mi smo tu našu želju i sproveli kada smo bili na vlasti. Znači, mi smo svoju politiku sproveli kada smo bili na vlasti. Na vama je, gospodine Babiću, na vašoj političkoj opciji, da sada kad ste na vlasti upravo i sprovedete te stvari i ja se nadam da ćete biti uspešni. Kada je reč o izborima, DSS je uvek spremna za izbore, mi smo o tome i pričali, gospodine Babiću, da je najbolje u ovom trenutku, ne rekonstrukcija Vlade, već da se izađe na izbore, da imate legitimne predstavnike ovde, da imate legitimne predstavnike u Vladi koji će sprovoditi politiku koju želite i to ništa nije sporno. Prekidamo ovde replike. Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Ivan Karić, Borislav Stefanović, Ljiljana Lučić, Radoslav Milovanović, Dejan Nikolić i Gordana Čomić.

Zahvaljujem se i zamalo da me uhvatite nespremnog, kod mene na papiriću je gospodin Riza Halimi pre. Uvaženi predsedniče, poštovani ministre, koleginice i kolege, kada smo predali amandman na izmene Zakona o ministarstvima, ja sam mislio kako da iskoristim svoja dva minuta, da li da minutom ćutanja odam počast ekologiji koje nema ili da iskoristim dva minuta da ipak nešto pokušam da promenim kada je u pitanju antiekološka politika ove vlade. Pošto se ovde vrlo često ćutanje ne razume na pravi način, onda je ipak bolje da nešto kažem i da pokušamo da učinimo nešto za zaštitu životne sredine, za zaštitu i za održivo i pravilno upravljanje prirodnim resursima. Našim predlogom se ne menja broj ministarstava, našim predlogom bi se, da kažem, vratili godinu dana u nazad, ne bi smo izgubili godinu dana, ne bi životna sredina u Srbiji bila u gorem stanju, ne bi kontrola hemikalija bila u nedopustivo lošem stanju, ne bi kvalitet životne sredine bio u lošijem stanju i ne bi se godinu dana nenamenski trošila ekološka sredstva koja sva velika postrojenja i svi veliki zagađivači uplaćuju u budžet. To nažalost završava opet protivzakonito u Ministarstvu finansija, verovatno će se to ispraviti u ovoj narednoj, nema veze sa ovim što mi predlažemo, ali nadam se da ćete prestati nezakonski i nenamenski da trošite sredstva od naknade koju zagađivač plaća i da prihvatite ovaj naš amandman koji spaja dve korisničke delatnosti, to su energetika i rudarstvo, a na drugoj strani spaja zaštitu životne sredine, prirodne resurse i prostorno planiranje. Imali smo u vidu želju da se racionalno ponašate. U tom smisluje bio predlog da se ne povećava broj ministarstava i tako su naši predlozi i išli. Žao mi je što sve ovo vreme hrast i priče oko hrasta shvatate kao svoj poraz. Nažalost, nije tu niko pobedio i nije trebalo niko da pobedi. Mi smo se nadali da ćete shvatiti u čemu je značaj hrasta, kakav je simbol hrast danas u Srbiji i da će ekološka svest postati barem malo veća. Nažalost, ona je sve manja i manja, a hrast je simbol neobaveštenosti, nestručnosti, lošeg planiranja, bahatosti i nepromišljenosti. Nema to veze samo sa vaših godinu dana, to ima veze, nažalost, sa svih 23 godine višepartijskog sistema u Srbiji i on je simbol stanja životne sredine. Nažalost, da je bilo drugačije, da nije bilo neobaveštenosti, da nije bilo nestručnosti da nije bilo lošeg planiranja, da nije bilo bahatosti velikih graditelja, da nije bilo nepromišljenosti, taj hrast se ne bi našao na putu, bio bi tamo gde jeste već 600 godina. Put bi se napravio i tako i tako. Niko ovde ne osporava niti razvoj, niti civilizaciju. Ekonomija budućnosti je zelena ekonomija. Mi se ne pripremamo za budućnost. Bolesti budućnosti ili današnjice su ekološke bolesti kao posledice klimatskih promena i velikog ekološkog impakta na životnu sredinu. Mi se ne pripremamo za tu budućnost. Na kraju, s obzirom da mnogo pričamo o putu ka EU i jedino o tome, nerazumevajući procese koji su u 21. veku dešavaju u Nemačkoj, u Francuskoj, o tome šta znači zelena ekonomija, šta znači održivi razvoj, nadam se da ova jednogodišnja anti-ekološka politika Vlade, odsustvo ministarstva zaštite životne sredine, prirodnih resursa neće biti kočnica ulaska u EU zbog toga što će to biti vrlo važno u pregovorima. Bojim se da ćemo onog trenutka kad otkrijete ili kad svi zajedno otkrijemo da je to problem u pridruživanju EU, tada razmišljati kako da pravimo pasarele oko hrasta, a pasarele oko životne sredine u Srbiji i oko zdravlja stanovništva nije moguće napraviti. Hvala. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, zarad istine građana Srbije nisam mogla da ostanem indolentna na reči našeg prethodnog govornika o tome da država, odnosno Vlada Srbije vodi jednu anti ekološku politiku. Pitanje hrasta postalo je pitanje ekologije u Srbiji što, naravno, nije istina, jer celo predstavljanje uopšte programa Zelenih Srbije kroz napadanje ekoloških tačaka i problema ispada kao jedan dobra marketinška kampanja DS. To je pod jedan. Pod dva, ako hoćemo pitanje hrasta da otvorimo suštinski, onda hajde da postavimo pitanje zbog čega se u jednom projektu, koje je dozvolu za projekat koridora na toj trasi našao hrast, a dozvolu je izdalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine i urbanizam i građevinu, kojim je predsedavao gospodin Oliver Dulić, kako se našao hrast na toj trasi i kako niko nije reagovao pre toga, jer projekti se rade tri godine? Prema tome, očito je na našoj političkoj sceni jedna zamena teza po pitanju hrasta. Što se tiče potreba EU, smatram da predlozi koji se odnose na formiranje novog ministarstva nisu potpuni, odnosno EU traži integrisano rešavanje problema iz oblasti životne sredine. Za to je potrebno transformisati ne samo tri ministarstva, nego preuzeti nadležnosti od još tri ministarstva. Koleginica očigledno nije slušala o čemu sam ja pričao. Nisam pričao o, kako je ona rekla, ekološkoj politici hrasta, nego o simbolu hrasta danas u Srbiji i šta hrast znači u simboličkom smislu. Očigledno je pomešala i stranke, očigledno je pomešala i godine. Za razliku od vas, nikad nisam učestvovao u vlasti republičkoj za ove 23 godinei branio sam platane, a vi ih niste branili u Beogradu. Kada sam ja branio platane, vi ste branili haške optuženike. Žao mi je što na to moram da vas podsetim, ali vi mene podsećate za nešto u čemu niti sam učestvovao, niti sam bio deo i uvek sam se bunio, ali ste vi kreirali sistem u Srbiji u kome ne može da se čuje glas običnih građana, zajedno sa većinom ostalih partija, gde nije važan glas običnih građana, nego je važno šta partijske centrale misle. To nije zelena politika i zbog toga mi pričamo o hrastu i zbog toga tražimo jedinstveno ministarstvo za zaštitu životne sredine, prirodnih resursa i, u ovom slučaju, prostornog planiranja. Zbog toga smo mi pre tri i po meseca poslali premijeru, prvom potpredsedniku Vlade i još nekim ministrima kako bi trebalo da izgleda jedinstveno, integrisano, održivo ministarstvo zaštite životne sredine i prirodnih resursa, a kampanju za zaštitu hrasta su vodila građanska udruženja, Zeleni Srbije i priključili su se Zeleni iz Brisela, tj. Evropska zelena partija podrškom i onim stvarima o kojima mi govorimo, da razvoj u 21. veku ne ide bez ekologije, bez kulturnog nasleđa i bez zaštite životne sredine. Niko treći nije učestvovao u kampanji, a vaše predrasude bi trebalo da ostavite kod kuće. Gospodin Babić je vrlo lepo o tome govorio i rekao da nije učestvovao u nekim prethodnim vremenima. Uvaženi predsedavajući, kolega Karić je očito promašio temu što se mene tiče po pitanju haških optuženika. To je pod jedan. Što se tiče samog hrasta i uopšte priče o tome, ne znam zašto se onda Zeleni Srbije nalaze na izbornoj listi DS i zašto onda oni nisu rekli DS – pa, pogrešnu građevinsku dozvolu ste izdali, ugrozili ste prirodne resurse, ugrozili ste životnu sredinu. Dame i gospodo narodni poslanici, zaista bih voleo da jednom priču o hrastu svedemo na razumljivu priču, da koristimo činjenice, da koristimo ono što jeste život. Sve to, što se podigla prašina oko tog hrasta, će koštati državu Srbiju i sve naše građane između milion i po i dva miliona evra. Sve to će koštati našu državu mnogo vremena novoprojektovanja, obilaženja, čuvanja, a za to vreme će se i dalje na tom putu gubiti životi. Ne prođe dan, a da ne pročitamo vest i ne zgrozimo se i ne pokušamo da zaboravimo tu vest kako neki ljudi ginu na tom putu. Šta je vrednije – život ljudi ili život jednog hrasta? Šta trebamo da propagiramo – život u Srbiji ili šumu u Srbiji? Šta je vrednije? Na čemu stoji država – na hrastu ili na ljudima? Ko će preuzeti odgovornost? Ko će preuzeti odgovornost za izgubljeno vreme, za izgubljene živote u tom vremenu? Ko će preuzeti odgovornost za novac koji će se potrošiti, a za taj istinovac, po formuli bivših vlada, bi moglo da se zaposli na stotine ljudi u Srbiji? Na čemu stoji naše društvo? Na čemu stoji naša država – na šumi, na drvetu, na kamenu ili naljudima? Uvek ću glasati za ljude. Uvek ću glasati za ljude i za život u Srbiji.

Zahvaljujem se uvaženi predsedniče. Ovo je klasična zamena teza. Nije hrast kriv što deca nemaju lekove, nego vaši ministri. Nije hrast kriv što ljudi ginu na Ibarskoj magistrali nego nesposobni ministri. Sram vas bilo.

Zbog nesposobnih direktora raznih zavoda, fondova deca nemaju lekove i ne idu na lečenje.

Mogu da vam kažem koliko ljudi je umrlo prošle godine a koliko se nije rodilo. Mogu da vam kažem koliko ljudi ima kancer u Obrenovcu, Kostolcu, Pančevu zbog toga što zaštita životne sredine nema status koji bi trebalo da ima. Hrast sam po sebi nije presudno bitan. Vi ste ga izdigli na pijadestal biti ili ne biti. Hrast je ovde simbol nazadovanja i usporavanja Srbije. Budućnost Srbije su zelena ekonomija, zaštita životne sredine, glas građana koji vi ne slušate, a hoćemo da vam pomognemo da ovoj državi, da ovim građanima bude bolje. Svi naši predlozi u vezi sa ministarstvima nisu da bi Vlada bila bolja nego da bi u državi bilo bolje. U tom smislu su naši amandmani. Nemojte tako brutalno da zamenjujete teze i da koristite stvari koje ne bi trebalo da se koriste u raspravi.

Hrast u srpskom narodu nikada nije bio simbol nazadovanja nego čvrstine, a bukva je bila simbol nazadovanja. Ako je govorio o lekovima neka prošeta do predsednika DS sa čijim poslanicima sedi i pita apotekarsku ustanovu „Beograd“ zašto nije nabavila lekove. Za to nisu krivi ni fondovi koji su obzebedili pare za te lekove, ni zakoni koji su doneti, a neko nije hteo da ih sprovodi. Što se tiče nesposobnih ministara, videli smo dokle su nas prethodni ministri, a neki i sa vama sede u toj istoj poslaničkoj grupi, doveli. Kada spominjete Kostolac i Požarevac oni su bili na vlasti kada su ljudi trovani, i pepelištima i dimovima. Kada je u pitanju saobraćaj koliko dugo se pravi taj Koridor? Otprilike kod Preševa prošle godine je bilo na istom mestu kao i pre tri godine. Ništa se nije uradilo. Naplatna rampa Požarevac sa dve najobičnije limene kućice je postavljena za godinu dana zato što nisu bila obezbeđena sredstva. O čemu pričate? Što se tiče glasa građana, verujte nikada ne bi bili na ulicama i iznosili političke stavove da smo na to imali pravo da se obratimo medijima, da oni verno i istinito prenesu sliku o našem političkom stavu.

Mi živimo sa tim građanima i živimo sa problemima koje Srbija ima, a neki su se čini mi se dok su bili na vlasti, otuđili od tih istih građana.

Da ne bude zabune, replika je na osnovu ličnog pominjanja. Za dobro informisanje gospodina Karića, država Srbija je ove godine pustila i završila 22,5 kilometara autoputa. Do kraja godine punih 40 kilometara autoputa je ova Vlada Republike Srbije napravila autoputeva. Nismo, 52 kilometara je evropski prosek, ali težimo ka tome i to će biti u narednim godinama. Pitanje za vas gospodine Kariću ako spočitavate Ibarsku magistralu ovoj Vladi Republike Srbije i nama kako tamo ljudi ginu, nekako ne mogu da zaboravim bivšeg predsednika Republike Srbije gospodina Borisa Tadića koji je zbunjivao ljude na nekim gradilištima sa nekim šlemovima, sa par kamiona iza njega kada je govorio – evo ga „motor-vej“ Pa bar da ste za motor napravili neku stazu, 1,5 metar širine, pa bi i to značilo, ali niste uradili ništa. Vama tada nije smetalo da stanete na tu listu koja je nosila ime tog čoveka koji je tako nešto radio. Niste vi lično radili, ali ste prihvatili vrednosti toga čim ste stali na takvu listu. Kako ste štitili platane, tako su platani i završili u gradu Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra, nema ih. Srušeni su da bi mogla da se napravi staza za španske tramvaje, a ne da bi bilo bolje Beograđanima. To je politika koju zastupate i to su vrednosti koje zastupate. To je istina koja mora da ima ime i prezime i koja mora da ima nominalni iznos.

Ako sam nekog povredio izvinjavam se, jednostavno neistinu sam nazvao nekim drugim imenom i ako je to nekog uvredilo prihvatite moje izvinjenje. Ovde govorimo i godinu dana Zeleni Srbije govore o tome da je neophodno jedinstveno ministarstvo zaštite životne sredine i privrednih resursa. Na tome ćemo nastaviti da radimo. Radili smo ove godine i na tome su radile i neke moje kolege iz drugih poslaničkih grupa, veoma vredno. Nekim je trebalo godinu dana da shvate pa evo sada počinju vredno da rade na tome da zaštita životne sredine treba da dobije zapaženo mesto i da će u toku priključenja EU morati i te kako da se povede računa o zaštiti životne sredine i o svemu onome o čemu pričamo a to su zeleni investicioni fondovi, zeleni fondovi, zelena ekonomija, privreda budućnosti ili već sadašnjosti u nekim evropskim zemljama je reciklaža i sakupljanje otpada obnovljivi izvor energije i to je bila želja ovog našeg amandmana i to smo želeli da pokažemo ovim našim amandmanom. Žao mi je što mi toliko spočitavate nešto, a sada sedite zajedno u vlasti sa ljudima koji ne bi prešli cenzus da nije bilo Borisa Tadića, isto kao i ja. To vam ne smeta, a smeta vam što imam svoju politiku i što se za nju zalažem već godinu dana.

Prvo komentar na ponovne rokove, šest meseci priče, dizanja tenzije u društvu i na kraju zakon koji je jedno veliko ništa a za koji ste nam dali malo vremena da ga uopšte prepravimo.

Govoriću o onom delu koji se tiče našeg predloga da u strukturi ministarstava se pojavi ministarstvo visokog obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Da se broj ministarstava ne bi povećavao, predlažemo da se omladina i sport priključe prosveti kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja. Mislim da svi ovde svakoga dana govorimo o državnom interesu, govorimo o konsenzusu.

Imao sam čast da vodim to ministarstvo skoro tri godine. To nije najbitnije. Najbitnije je da je u momentu neke prethodne rekonstrukcije ovaj resor pripojen prosveti. U tom momentu 5.750 naučnika je potpisalo peticiju. Time su se protivili ukidanju Ministarstva nauke. Za one koji imaju prilike da se druže ili da pregovaraju sa naučnicima, znamo da njima ovakva kolektivna akcija nije svojstvena. Onda možete reći – to je nešto što je kategorija, gledaju svoje sopstvene interese. Kako onda objasniti da se više od 25.000 drugih ljudi pridružilo na društvenim mrežama? I to su oni o kojima se danas mnogo razgovara, mladi koji su naše gore list i koji studiraju u inostranstvu, petničari koji su i dalje u našoj zemlji, misleći ljudi i svi oni koji žele dobro Republici Srbiji. Ono o čemu uopšte nije bilo diskusije, možda malo kada je ministar obrazlagao ovaj predlog, rekao je, mada to posle nismo videli u predlogu samog zakona, da bilo koja struktura bilo koje vlade mora da odgovara na izazove date zemlje u datom momentu. Tu je on u pravu. Ako smo svi ovde saglasni da će Srbiju izvući iz siromaštva samo ekonomija znanja, koja je dovela do vremena internet revolucije, pre svega do toga da postoje danas ne radno intenzivne, kapitalno intenzivne, nego profitno intenzivne grane, koje prave ogromnu razliku sa drugim granama koje su ostale na starom modelu. Da vam dam nekoliko primera.

Za to vreme, jedan „Fejsbuk“ sa 7.000 zaposlenih i posle pada deonica, posle jakih špekulacija, ima vrednost koja je iznad 50 milijardi dolara. Da ne govorim o tome da veliki broj drugih tehnoloških firmi obezbeđuje prosperitet sopstvenim zemljama, omogućavajući da najtalentovaniji, često u manjini u tim zemljama, obezbede veliki deo kolača koji može posle da se deli sa drugima i da se uspostavi jedan pozitivan ciklus u razvoju tih zemalja. Druge nema. Jedine zemlje koje su prešle iz treće svetske ekonomske društvene lige u prvu ligu su one i samo one koje su prepoznale ekonomiju znanja. Srbija je imala određeni kontinuitet u tom domenu. Citirao sam tri ministra pre mene iz drugih političkih partija, dvoje među njima i taj kontinuitet od deset godina u principu je doveo, i tu sebi ne pridodajem veću zaslugu od one koja mi pripada, da Srbija pomnoži sa četiri broj kvalitetnih naučnih radova za deset godina, da 2009. godine dospe na sam vrh liste zemalja koje najbrže napreduju u tom domenu, na sajtu „Thomson Reuters“ koji meri količinu i kvalitet naučnog rada, da imam čast kada sam predstavljao našu zemlju da na sastanku sa predsednikom Američke akademije nauke diskusija počne tako što gleda isečak sa tog sajta i kaže – vi nešto u Srbiji dobro radite, napredujete. Ako je Beogradski univerzitet, pitajte i današnjeg rektora i onoga pre nas, dospeo na tzv. šangajsku listu, to je prevashodno zbog toga što smo uspostavili vezu, nedovoljnu, ali bolju vezu između instituta i fakulteta, univerziteta. Veći broj kvalitetnih radova, to je ono što je bilo ključno da Beogradski univerzitet dospe na listu od 400. Svi ljudi koji se time bave kažu – jedno ovakvo ministarstvo nam treba. Tako da, danas pozivam većinu, a mi ćemo dati podršku da se prihvati ovaj amandman, da se formira jednog ovakvo ministarstvo. U njemu nema mnogo politike, ali imamo iskustvo i neka se kolege ne ljute, verujem da smena još aktuelnog ministra prosvete ima mnogo sa time što je došlo do ove velike bruke sa malo maturom, ali verujem da je najveći njegov problem to što je u potpunosti obustavio ciklus investicija koje smo pokrenuli 2009. godine u iznosu od 400 miliona evra u naučnu infrastrukturu i opremu. Još aktuelni koji sat ministar finansija je podrugljivo govorio o tome da pravimo neke dinosauruse u Svilajncu. Time se rugao svim mališanima i učiteljima u našoj zemlji, jer se tu pravi prirodnjački centar. Pozdravljam napor da se konačno otvori, jer će tako nekih 200.000 naših mladih moći da vidi ono što vide njihovi vršnjaci u Evropi. Završena je zgrada rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Završen je velelepni centar od 16.000 m2 „Naučno-tehnološkog parka“ na Zvezdari. Kupljeno je u vrednosti od 50 miliona evra nužne i preko potrebne naučne opreme. Da se podsetimo, u ovom ciklusu, 2009. godine broj naučnika je povećan za 30%, delimično našeg podmlatka, ali delimično i iskusnih profesora koji su osetili potrebu da se ponovo angažuju u ovom jednom ozbiljnom naučnom radu. To nije samo pitanje državnih firmi. Jedno ovakvo ministarstvo je u ovom momentu potrebno našoj zemlji zbog toga što će biti i fokalna tačka za sve one investitore koji su u domenu tehnologije, koji će moći da naprave sinergiju tamo gde je ona potrebna. Mi smo uspeli da obezbedimo 10 miliona evra za Fond za inovacionu delatnost. Ova Vlada nastavlja da ga primenjuje i u redu, tako i treba. Bilo bi dobro da jedno ovakvo ministarstvo pokuša da pomnoži sa četiri taj broj i da napokon veći broj naših firmi, a ne samo po jedna i onda se služimo njom kao marketinškim primerom, da po dubini naši pronalazači nemaju kao jedino rešenje da uspostave neku firmu ili da njihov patent pretvore u realnost, da emigriraju. Zbog toga, i time završavam, pozivam sve ovde da prihvate ovaj amandmane. Nećemo povećati broj ministarstava, ali poslaćemo najjaču moguću poruku mislećim ljudima naše zemlje, onima koji danas rade u institutima, na fakultetima, u firmama domaćim i inostranim i međunarodnim tehnološkim partnerima koji razmatraju Srbiju kao moguću destinaciju za ekonomiju znanja.

Redosled prijavljenih da učestvuju u raspravi u pojedinostima je sledeći.

Uvažene koleginice i kolege, poštovane građanke i građani Srbije, podržao bih sve što je o ovom amandmanu rekao gospodin Karić, naš koalicioni partner iz „Zelenih Srbije“, pre svega u onom terminu kojim se o aktuelnoj Vladi Republike Srbije izjasnio kao o jednoj neekološkoj Vladi Republike Srbije. Ekologija, životna sredina, ono što nasledimo i ono što ostavljamo u tom smislu nije nešto što bi trebalo da nas ideološki ili politički deli. To je nešto na čemu bi trebalo da imamo konsenzus i da okolinu, životnu sredinu što sačuvaniju svaka vlada ostavi generacijama koje dolaze. Ova Vlada je kroz politiku životne sredine možda najbolje pokazala sve svoje paradokse. Da građanima bude jasno, svaki put kada kupe frižider ili neko sredstvo bele tehnike koje koriste, a koji su potencijalni zagađivači životne sredine, građani i dalje plaćaju takse od kojih je novac odlazio u fond koji se bavio zaštitom životne sredine. Danas iste te takse građani plaćaju, ali para za zaštitu životne sredine nema. Samim tim, nema ni onoga o čemu je gospodin Karić govorio, a to je razvoj zelene ekonomije. Ugrožene su hiljade radnih mesta u reciklirskoj industriji i mi koji smo članovi Odbora za zaštitu životne sredine, u vreme kada je afera aflatoksin drmala ovu Vladu, a ovih dana smenjuje i ministra Kneževića. Bili smo svedoci frapantnog podatka da je čak od sankcija, a i tada, meren kvalitet vazduha, a da zbog nedostatka sredstava danas u Srbiji se kvalitet vazduha ne meri u područjima gde se uzgaja povrće koje je na pijaci, jer svi kupujemo, bez obzira na to za koju političku stranku radimo, glasamo ili kojoj ideologiji pripadamo. Nije to pitanje hrasta. Hrast za mene čak nije ni simbol ekološkog pokreta. Hrast je samo dokaz onoga o čemu sam i danas govorio, da u Srbiji postoji jedan čovek koji odlučuje o svemu, pa je taj čovek u pet dana kroz hrast pokušavao, svima onima koji se za taj hrast bore, da objasni da su oni eksponenti jednog palanačkog mentaliteta koji on poslednje tri godine jako želi da promeni u Srbiji, a onda pet dana nakon toga donosi odluku da se taj hrast ipak sačuva itd. Hrast je dokaz da u Srbiji nema ni države, da je ona u političkom stečaju i da je uz stečajnog upravnika koji postaje ministar ekonomije, u političkom smislu ona dobila stečajnog upravnika Aleksandra Vučića, koji, između ostalog, odlučuje i o fudbalskim klubovima i o sudbini jednog drveta starog 600 godina.

Narodni poslanik Marijan Rističević ima reč, a posle njega narodni poslanik Bojan Đurić.

U nekim drugim okolnostima najverovatnije da bih prihvatio težnju predlagača amandmana da se za zaštitu životne sredine osnuje posebno ministarstvo. Međutim, ono što mene brine je što je to došlo vrlo skoro, posle ozbiljne ćutnje jedne poslaničke grupacije koja se u izbornoj kampanji zalagala, odnosno čiji se predsednički kandidat i tadašnji aktuelni predsednik zalagao u izbornoj kampanji za nove genetske modalitete u proizvodnji hrane. Dakle, ukoliko se to desilo u kampanji iz koje je rezultirao i ovaj parlament, ja sam onda ozbiljno zabrinut u istinske namere predlagača amandmana, da ovo uradi zbog zaštite životne sredine. Takođe, dobro pamtim i sećam se mnogih stvari koje su se dešavale u Fondu za zaštitu životne sredine. Sećam se silnog novca potrošenog za uvoz polovnih automobilskih guma koje je tada aktuelni ministar, iz kojih klupa sada i dolazi ovaj predlog, uvozio da bi se one reciklirale u našoj zemlji i to se debelo plaćalo iz Fonda za zaštitu životne sredine. O tome je govorio najupečatljivije ministar finansija, još uvek aktuelni, i ministar koji je bio u prošloj Vladi, gospodin Dinkić. Dakle, uvozili su silne gume, inostrani otpad, da bi se reciklirale ovde i da bi se to platilo od ove naše sirotinje iz državnog budžeta. Podržao bih ovo da nije bilo zloupotrebe iz Fonda za zaštitu životne sredine, čega se bojim, da nije bilo plaćanja medija koji su na desetine miliona uzeli iz Fonda za zaštitu životne sredine da bi reklamirali određenu političku partiju koja je tada bila na vlasti. Dan-danas se po štampi mogu naći cifre koje su astronomske, koje se mere desetinama miliona dinara, koje su fiktivno isplaćivane iz tog Fonda za zaštitu životne sredine, da bi se, umesto zbrinjavanja životne sredine, zbrinjavali novinari, nemam ništa protiv, ali da bi se glasačima predočilo kako je neko najbolji i najlepši na svetu. Danas ti mediji, ako pratite izveštaj ove sednice, naravno da izveštavaju samo o aktivnostima bivše vlasti. S obzirom da su iz Fonda za zaštitu životne sredine ti mediji uzeli velike pare, da one nisu otišle u Ministarstvo za zaštitu životne sredine, da nisu otišle za zaštitu životne sredine, već su otišle u stranačku propagandu, nije ni čudo što ti mediji dan-danas nastupaju na način na koji nastupaju, s obzirom da su dobili i te kako puno novca. Moram da kažem, da bih prihvatio predlagača amandmana i njegovu inicijativu, vrlo rado, da se svojevremeno pobunio protiv inicijative predsedničkog kandidata za modalitete u proizvodnji genetski modifikovane hrane, kako je to rečeno u kampanji. Takođe bih podržao inicijativu da je bivši režim ustao i nije dao dozvolu za izgradnju fabrike za reciklažu olovnih akumulatora na regionalnom vodozahvatu u Inđiji. Znači, gore je fabrika za reciklažu akumulatora gde otpadne vode idu u upojni kanal, a dole je regionalni vodozahvat Inđija koji je izbrisan iz prostornog plana bez dozvole Vlade, a to je bila zakonska obaveza, izbrisan iz prostornog plana samo da bi se udovoljilo stranom investitoru koji je, gle čuda, na vodozahvatu koji snabdeva više od 50 hiljada ljudi vodom, izgradio fabriku za reciklažu. Tada bih verovao, a i sada bih još bolje, čak slepo verovao inicijativi predlagača, da se, kako je to Savez ekoloških organizacija, Ekološki pokret iz Novog Sada, gospodin Aleksićrekao, da su se digli kao što se digao on i njegova organizacija u zaštitu od mogućeg genocida nad potrošačima vode, s obzirom da je ovo izuzetno štetno po zdravlje. Takođe bih prihvatio ovu inicijativu da se neko pobunio protiv davanja novca za zbrinjavanje elektronskog otpada, uništavanje u jednoj firmi u Pančevu, a tu dokumentaciju ću vrlo dati na uvid i predlagaču amandmana, doneću mu je uskoro, gde su silne pare date, a u elektronski otpad su čak ubacivani i transformatori, da bi to bilo što teže, a to je rađeno, naravno, u firmi koja je bila veoma bliska bivšem ministru koji se starao za zaštitu životne sredine. Sve bih ovo podržao, podržao bih inicijativu za hrast, da projekat koji je negirao taj hrast i koji je trasirao trasu tog auto-puta nije rađen za vreme bivše vlasti. Ona je svojim projektom želela da uništi hrast. Posle su se neki ljudi digli i ta zaštita je bila u redu. Sve bih ja ovo prihvatio da nije bilo teških zloupotreba u zaštiti životne sredine. Još na kraju da dodam da smo ovu istu dilemu imali i u Vladi Zorana Đinđića, jer prva Vlada, koliko se ja sećam, nije imala Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Tek prilikom rekonstrukcije smo ustanovili da neki strani projekti ne mogu da se realizuju jer nismo imali izdvojeno Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ovo kažem istine radi, da je i tada postojala ta dilema. I sada bih ovu dilemu ja podržao da nije bilo grube zloupotrebe u prošlom periodu, baš od strane poslaničke, odnosno tadašnje većine, sadašnje poslaničke grupe iz koje ovaj predlog dolazi. Sve što se tiče zaštite životne sredine ja, kao predsednik Narodne seljačke stranke, moram podržati, jer ona veoma mnogo znači za poljoprivredu, ali strepim da ovo nije bilo toliko iskreno, s obzirom da znam za mnoge brojne zloupotrebe koje su čak i dokumentovane, o kojima su ovde govorili ministri, o kojima je pisala štampa, koje su vršene zadnje četiri godine, da su silni novci, umesto za zbrinjavanje životne sredine i poboljšanje zdravlja ljudi, otišli, mimo tog fonda, za štampu, propagandu, da se nekome, kao na ovom ogledalcu, pokaže da je on najlepši, najbolji na svetu, a taj neko je propagirao genetski modifikovanu hranu između dva kruga, 18. maja u izbornoj kampanji u jednom svom nastupu. Hvala. Gospođo predsedavajuća, prekršili ste Poslovnik član 107. stav 1. Niste prekinuli kolegu Panića, niste ga opomenuli, niste mu izrekli opomenu kada je izrekao neistinu da je gospodin Aleksandar Vučić, stečajni upravnik Srbije. To kolega Panić ne zna, a vi bi trebali da znate, zato što ste Zakon o stečajnom postupku i o stečaju glasali za njega u prethodnom sazivu. Znate, da bi neko bio stečajni upravnik mora da ima licencu stečajnog upravnika. Gospodin Aleksandar Vučić kao vrstan pravnik, i čovek koji može mnogo toga da radi, stečajni upravnik ni tu licencu nema. Prema tome, od vas u buduće, očekujem, i od svakog predsedavajućeg ukoliko se upotrebi takva neka argumentacija i tako nešto, da opomenete, izreknete opomenu i prekinete ga u iznošenju takvih stavova. Znam da će vaš argumentacija biti citiranje iz novina, ali mi ovde nismo čitači novina, već ljudi koji izlažu svoje političke stavove i svoja politička uverenja. Prema tome, na taj argument možete da zaboravite. U buduće, na takve konstatacije, i na takve uvrede očekujem da izreknete opomenu onima koji se toga late. Ne smatram da sam povredila Poslovnik, niti smatram da je biti stečajni upravnik uvredljivo.

Vrlo sam pažljivo slušala sve govornike, i neki od govornika vrlo kreativno koriste metafore, neki manje kreativno, ali stečajni upravnik nije bio neće biti i teško da može da postane razlog za izricanje opomene, jer ne znam kako ćemo razgovarati sa ministrom. (Zoran Babić, s mesta: Neistina je.) O tome da li je ili nije nešto istina, predsedavajući ne može da zna. Može samo da zna, da li je nešto uvredljivo i da li je prekršaj Poslovnika. Nazvati jednog političara stečajnim upravnikom, je ono što je volja narodnih poslanika koji govore o svojim političkim suparnicima. Posle njega narodni poslanik Srđan Milivojević. Kad smo već kod toga, takođe ne smatram da je izraz stečajni upravnik uvredljiv. Stečajni upravnik se obično angažuje kada je potrebno izuzetno znanje, sposobnost, brzina, kreativnost u rešavanju određenog problema. Tako da bih ja to doživeo kao pohvalu, ali u redu, gospodin Babić ima pravo da to doživljava na svoj način. Mene čudi da nije reagovao na ovu ocenu da je neko stečajni upravnik, to onda znači da je Srbija u stečaju, da je zapravo prede bankrotom, da je to posledica loše politike, između ostalog u poslednjih godinu dana. Lično mislim da jeste, i da je posledica politike koja je vođena pre 2012. godine. Deprimirajuća je rasprava, pogotovo kad se dođe na nivo ekologije, zaštite životne sredine, nauke. To me podsetilo na onu raspravu kad smo razgovarali o rebalansu budžeta, pa smo se svi ovde zaklinjali kako najviše volimo decu na svetu, kako smo svi spremni da pomognemo deci, a jedva je na kraju promenjen Pravilnik Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Kaže gospodin Rističević, on je za to da se podrži sve u vezi ekologije. Evo, ja nisam za to da se podrži sve u vezi ekologije. Pošto ti koji tvrde da su za to da se potpuno zaštiti životna sredina ili ti koji tvrde da je nauka najvažnija na svetu, ili ne znam drugi deo funkcionisanja države. Mislim da mi treba da nađemo neku meru između zaštite ekoloških standarda i održivog razvoja i funkcionisanje ekonomije, privrede itd, itd. Da nije tako davno bi građani Pančeva izabrali neku vlast koja bi zatvorila sve one fabrike koje tamo postoje. Ali, oni ipak nekako mere. Imaju s jedne strane kvalitet vazduha i životne sredine, a s druge strane imaju potrebu da prežive taj mesec ili tu godinu. Ne kažem da treba preterivati na jednu ili na drugu stranu, ali treba biti ozbiljan kada se o tome razgovara. Kod nas te rasprave ponekad izgledaju onako, gotovo na plemenskom nivou, kao prizivanje kiše. Hrast jeste paradigma toga. Neće se ljutiti gospodin Karić, ja sam sklon onom mišljenju, tako sam mislio i kod platana, da treba biti ozbiljan, da treba verovati ljudima koji znaju da li je platan bolestan ili nije, ja ne znam, ne mislim da političari to mogu da znaju. Vi ste gospodine Babiću znali, vi ste malopre utvrdili kako su platani izvađeni da bi se napravili španski tramvaju.

Sada se uglavnom ne nalaze tako, nego drugačije postoje. Dakle, nisu smetali platani tome ali da ne ulazimo previše u to. Poštujem ako vi kažete, toliko košta građane Srbije, čuvanje tog hrasta. I skloniji sam, odmah vam kažem, da kad se već dovde došlo, kada niko nije pazio, da se gradi put, nego da se čuva hrast. Ali, kad sve to tvrdite gospodine Babiću, kad je to vaš politički stav, zašto ste onda doneli odluku da ipak potrošite taj novac i sačuvate hrast. Vi ste političar, vi ste vladajuća većina, vi donosite odluke. Ako kažete važni su ljudski životi i autoput od hrasta onda se pravi autoput, ne čuva se hrast i za to se snose posledice, dobijaju se glasovi ili se gube glasovi. Ako ste popustili na hrastu, pa kako ćete onda sprovesti bilo kakvu reformu u drugim resorima. To je ključno pitanje. Ne možete da držite predavanje o tome kako su zlonamerni svi koji brane hrast. Onda ministar u vašoj Vladi ove u Skupštini vadi elaborate, nacrte, pasarela, da ne padne grana na put, da ne padne put na hrast. Onda je to neozbiljno, onda vi niste Vlada koja ima konzistentnu, koherentnu politiku. Neće te je imati u penzionom fondu, u zdravstvenom fondu, u politici vezanoj za budžet, za deficit, za zaduživanje, za bilo šta. Hoćete da vodite reformsku politiku ili hoćete… Zašto ste promenili odluku da na kraju čuvate hrast. Da li zbog toga što su se neki ljudi bunili ili zbog toga što je napravljena priča u javnosti. Ako vam je to reper, onda čuvajte po svaku cenu ogromnu popularnost koju imate, ali nećete obaviti nijednu važnu reformu za zemlju. Tim putem su prolazili mnogi pre vas i propali su pre vas. Kada ukazujete na njihove primere ovde, često s pravom, zaboravljate da to i vas čeka ako budete nastavili da se ponašate na ovakav način. Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević, posle njega narodna poslanica Aleksandra Tomić. Izvolite. Poštovana gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici juče je bio ovde prvi potpredsednik Vlade i kazao da nije bilo hrabrosti da se uvede Ministarstvo ekologije. Isti onaj ministar, isti onaj potpredsednik Vlade koji se ne plaši da jaše tigra, plaši se da uvede Ministarstvo ekologije. Istovremeno taj isti čovek je izjavio, Aleksandar Vučić, da hrast predstavlja i oslikava palanački mentalitet našega naroda koji vlada ovoga trenutka Srbijom. Sad vidite, palanački mentalitet je izgleda pobedio Aleksandra Vučića i to palanački mentalitet onog dela njegove Vlade koji kaže da hrast treba da ostane. Sad postavljam pitanje kako da verujemo ljudima koji kažu da će u nečemu da istraju ako tako menjaju svoje mišljenje. Sa druge strane, hrast je simbol nesposobnosti ove Vlade znate ja sam završio ovde biološke nauke. Studirao sam neke nauke koje imaju veze sa biologijom i ekologijom i održivim razvojem na Poljoprivrednom fakultetu i mislio sam da sam dobro savladao te nauke. Tamo ta nauka kaže da ljudi mogu da razmišljaju biološki. Ima ljudi koji završe Mašinski fakultet, pa malo praktično razmišljaju, ima oni koji završe Tehnički fakultet, pa na neki drugi način razmišljaju, a meni su stalno ukazivali da biološki razmišljam. Stalno su mi govorili da ne treba da reagujem instiktima na sve što dolazi iz redova opozicije, da je to štetno nego treba da promišljam jer je centar za to instiktivno reagovanje, za reagovanje uslovnim refleksima je u malom mozgu. Da je dobro da čovek koristi malo i veliki mozak i da dobro promišlja o politici koju vodi, a tema je ekologija i tema je baš taj hrast koji vas toliko boli. Razumem vas koji dobacujete, taj hrast jeste svedok nastajanja srpske države koju ste vi uništili i možda ga zbog toga treba poseći. Tu je pre dve stotine godina podignuti barjak slobode i tu je Srbija krenula u oslobađanje i pripajanje onih teritorija koje ste vi za prošlog mandata poklonili. Razumem da želite da se osvetite možda tom hrastu zbog toga i da vas on boli, da vam on smeta. Ali, ovde smo slušali priču i o kilometrima autoputa koji se prave, a koji se nikada nisu pravili pre, sve počinje od vas. Ako se nisu pravili kilometri autoputa kod nas kako to da smo mi napravili taj projekat? Kako to, mi ništa nismo pravili, sad pravite sve vi i prva prepreka je hrast i nema puta i problem. Koliko ste mostova porušili? I koliko je ruševina i razvalina ostalo posle te vaše loše, propale politike? Da li treba to da vas podsetim? Dakle, vi ste stalno šokirani, konsternirani, užasnuti kada vam se pomenu posledice vaše političke prošlosti, a kada se suočite sa budućnošću onda nemate nijedanargument, nijednu viziju. Onda vam je odbrana da ni Zoran Đinđić nije imao ministarstvo ekologije. Znate svaki put kada pomenete Zorana Đinđića setite se da je predsednik Republike izjavio da je i Tito imao probleme sa nogom pred smrt kao i Zoran Đinđić. Svaki put kada izjavite da je Srebrenica stravičan zločin… (Predsedavajuća: Narodni poslaniče molim vas da svoju argumentaciju približite temi dnevnog reda.) Dakle, da završim, dobro je da dobijemo ministarstvo ekologije i žao mi je što to niste prihvatili i što to niste podržali i žao mi je što je hrast paradigma i simbol vaše nesposobne vlasti i žao mi je što se kroz taj hrast ogleda sva nesposobnost i sve ono što će morati građani Srbije da istrpe, zbog toga što imamo ovu Vladu koja pada već devet meseci. Hvala.

Uvažene dame i gospodo, poštovana predsedavajuća, tema o kojoj danas, mislim da većina političkih stranaka koji učestvuju u zasedanju Narodne skupštine, a odnosi se na formiranje ministarstva zaštite životne sredine treba da postigne konsenzus da li je potrebno izdvojiti ili ne?

Na čemu Evropa insistira? Ona insistira na integralnom upravljanju svih relevantnih subjekata u cilju zaštite životne sredine. Šta to znači? To znači da predlozi koji su u amandmanu, sve grupe predlagača, nisu dovoljni da bi u ovom trenutku mogli da postoje u izmenama i dopunama ovog zakona. Zašto? Zato što nije dovoljno samo izdvojiti zaštitu životne sredine, nego na jednom mestu skupiti i prirodne resurse i vodoprivredu i šumarstvo, i na kraju uzeti deo koji se odnosi na održivi razvoj, jer bez toga ne možemo da pričamo ni o zelenoj ekonomiji. Na kraju, imamo deo koji je vrlo interesantan, a to je upravljanje vanrednim situacijama. Za sve to je potrebno redefinisati budžet Srbije. Očito je da sada nije takav ni ekonomski, ni politički trenutak za realizaciju ovakvog koncepta i stoga smatram da je to jedini razlog zbog čega u ovom trenutku jednostavno nije bilo mogućnosti definisati ovakvo ministarstvo. Reč ima narodni poslanik Radoslav Milovanović, a posle njega narodna poslanica Donka Banović. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, podržavam amandman kolege Ivana Karića i slažem se sa prethodnim kolegama koji su rekli, zašto ne bi mogao biti stečajni upravnik ministar privrede ako je već bio stečajni upravnik u 14 preduzeća. Šta znači pojam rekonstrukcije? To je obnova ponovnog uspostavljanja nekadašnjeg stanja, preuređenja na novim načelima. Da li će posle pada ove Vlade da se to ponovo desi? Ja u to ne verujem i smatram da neznanje i ono što je odlikovalo ovu Vladu prethodnih godinu dana i dovelo do ovakve katastrofalne situacije u kojoj se naše društvo nalazi. Pored toga, smatram da je ovo najgora Vlada koja je formirana u Srbiji od 2000. godine do danas, a posledice ćemo snositi i u narednim godinama. Zašto je potrebno formiranje ministarstva za zaštitu životne sredine i zašto je to važno? To je, pre svega, važno iz nekoliko razloga. Prvi razlog je, zato što je ukinut fond za zaštitu životne sredine i ne možemo da ispratimo koliko se sredstava ulaže u zaštitu životne sredine i da li se meri kvalitet vazduha, vode, zemljišta i hrane? Ovo može imati veoma opasne posledice po zdravlje građana i dece na prostoru Srbije. Broj ljudi obolelih od raznih vidova respiratornih, srčanih i drugih oboljenja je u stalnom porastu. Da li ima ovog ministarstva u zemljama EU? Da, od Nemačke pa do zemalja u okruženju, Slovenija ima to ministarstvo, ima ga BiH, Hrvatska i druge zemlje. Kolika je uloga i kolika je krivica DS u svemu ovome što se dešavalo prethodnih godina? Samo onoliko koliko je bila u vlasti, a bila je samo sedam godina. SPS je bio 15 godina u vlasti, URS je bio 13, SNS tri plus četiri godine podržavanja Slobodana Miloševića. Mislim da treba prestati više sa spominjanjem DS, jer jednostavno, danas i u petak je tema pad Vlade i ono što je Vlada uradila u prethodnoj godini.

Hvala gospođo Čomić. Dakle, ja bih rekla u ime DSS da mi podržavamo ovaj amandman koji predlaže drugačiju strukturu Vlade, odnosno da se neka ministarstva promene. Konkretno bih govorila o ovom delu, gde je predlog da se, kako je u narodu nazvano „mamutsko ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“, razdvoji u dva ministarstva, odnosno da nauka opet posle nekoliko godina ima svoje ministarstvo i da se nauci vrati status kakav zaslužuje. Meni je žao što i ova Vlada nije prepoznala da svi ovi problemi koji tište nauku, naučne radnike, da su između ostalog nastali i zbog ukidanja ministarstva nauke i to je bilo 2009. godine, dakle, za vreme ove prethodne Vlade. Danas smo čuli, jer je u ovom delu govorio i sada poslanik, gospodin Đelić, koji je, ako se ja dobro sećam upravo bio ministar nauke, a kao potpredsednik je bio zadužen za evropske integracije. Ovde smo čuli danas drugačije mišljenje o tome i meni je žao što ni tada kao opozicioni poslanici nismo znali kakve njega muke muče, da ne može da odbrani svoje ministarstvo, jer je i to bila koaliciona Vlada, ali da smo znali mi bi kao opozicija pokrenuli još neke veće akcije i pridružili se svim onim naučnim radnicima koji su tada sa pravom negodovali, potpisivali peticije itd. No, žao mi je što ova Vlada nije shvatila sve te probleme. Mi smo čak pre par meseci, ja mislim da je to prvi put u istoriji da su se naučni radnici okupili na uličnom protestu, kako bi ukazali na loš položaj nauke i naučnih radnika. Žao mi je što se i ova Vlada na isti način odnosi prema nauci. Samo vas podsećam da je pre ukidanja, to ministarstvo već postojalo 50 godina, dakle do 2009. godine, do kada je to ministarstvo, kao ministarstvo, ukinuto. Takođe bih ukazala na neke posledice ovog vašeg konstruisanja i rekonstruisanja koje traje šest, neki čak kažu i devet godina i zašto je taj proces trebalo uraditi mnogo brže i to ću da govorim kao neko ko jeste prosvetni radnik. Vi znate da, mislim da u ponedeljak, počinje nova školska godina. U svim srednjim školama u Srbiji uglavnom vlada haos koji je, takođe, posledica zbog neuspešnog održavanja male mature pre par meseci, odnosno ozbiljni ljudi su mogli i znali su već kakve će sve posledice to imati na početak školske godine. Mi sad imamo početak školske godine, a ministar za prosvetu nije izabran. Ja znam da je ministar Obradović sada, kako se to kaže, ministar u ostavci, ali on je zaista u ostavci, dakle on više ne obavlja svoje poslove. Vi znate, gospodine ministre, da ima mnogo, mnogo odluka i rešenja koje, ali bukvalno, može samo da potpiše ministar prosvete. Imamo veliki broj učenika koji treba da krenu u prvi razred neke srednje stručne škole, koji uopšte ne znaju da li će moći da budu u toj školi, zato što imamo mali broj učenika. Recimo, imate odeljenje gde se prijavilo ili upisalo samo pet učenika i to će zanimanje biti ukinuto. Neke beogradske srednje stručne škole, danas ima jedan vrlo iscrpan tekst o tome, će morati da ukinu čak pet zanimanja. Prosvetni radnici ne znaju da li su na listi tehnoloških viškova, jer su ostali bez norme. Tu je sijaset problema koji muče srednje stručne škole. S druge strane, ove škole, koje takođe zovemo popularnije ili koje su atraktivnije, gimnazije, ekonomske, medicinske škole, imaju drugi problem. Morali su da upišu veći broj odeljenja, nemaju dovoljno nastavnog kadra, nemaju dovoljno prostora. Dakle, i tu se ne zna kako će se sve to organizovati. Naravno, dugoročna posledica, da ćemo mi za neku godinu morati da uvozimo zanatlije i tehničare zato što će proći čitava jedna generacija gde nećemo imati zastupljena neka zanimanja. Zato je trebalo da vi malo požurite sa ovom rekonstrukcijom i da se početak školske godine ne mora zbog sporosti u rekonstrukciji Vlade, verovatno za jedno dva meseca bukvalno morati odložiti, zato što ako ne možete da organizujete, onda ta školska godina nije ni početa. Reč ima narodni poslanik Branislav Blažić. Posle njega narodni poslanik Miroslav Markićević. Poštovani ministre, dame i gospodo, slušajući ove diskusije shvatio sam da politički život u Srbiji dostiže neke neverovatne visine. U ovoj zemlji sve može da se ispolitizuje, pa čak i hrast, može da se ispolitizuje životna sredina i njena zaštita. Međutim, ja ne želim tako da razmišljam i da mislim da su predlagači ovog amandmana koji su želeli da se ministarstvo za zaštitu životne sredine ponovo formira, imali takve namere. U svakom slučaju, to je moguće i takav amandman bi mogao biti prihvaćen, ali to je samo jedan od puteva kako da se dođe do konačnog i onog zajedničkog cilja koji mi svi kao ljudi želimo, a to je da naša životna sredina bude unapređena, sačuvana i obezbeđeno pravo na život budućim generacijama. Iskustvo nam govori da raznih oblika i vidova organizovanja ima, a rezultati su uvek različiti. I kada je bilo ministarstvo, bilo je boljih ili lošijih rezultata, kada je bila uprava ili direkcija, svejedno, jer upravo ti rezultati ne zavise samo od toga da li će biti ministarstvo ili neće, nego zavisi pre svega od toga koji ljudi to vode, koliko je njihovo znanje, sposobnost, organizovanost, koliko imaju volje, posvećenosti i svega onoga što je potrebno, na kraju krajeva i ljubavi prema toj životnoj sredini, da bi i rezultati bili kvalitetni. Zbog toga mislim da mi, pre svega, treba da se ugledamo upravo na evropske tokove i te civilizacijske, da imamo i da vidimo kako se tamo poštuje život, a kod nas upravo toga nema i kod nas se više poštuje nešto što ugrožava sopstveni život, ili što ugrožava tuđi život, a to je po onoj narodnoj „čega se pametan stidi, budala se time ponosi“ Zato su za nas, bez obzira da li ćemo se organizovati ovako ili onako, u životnoj sredini i u ekologiji za ovo društvo najvažnije dve stvari. Jedna je kako ćemo dočekati i koliko ćemo se organizovati da dočekamo taj datum venčanja, kada treba da pripremljenim projektima odgovorimo i uspemo da povučemo i dobijemo podršku od Evrope, adekvatnu upravo našoj nesrećnoj poziciji u kojoj se nalazimo, kada je u pitanju naša ekologija. Oni upravo u tome mogu najviše da nam pomognu i hoće da nam pomognu, samo zavisi od nas da li mi sami sebi želimo da pomognemo i koliko ćemo biti spremni, sposobni, organizovani da pripremimo projekte i dočekamo to sudbonosno – da, od strane EU. Druga stvar na koju sam ja očekivao da će opozicija malo ukazivati, a samo želim to da kažem da i na to mislimo i radimo, a to je da zbog nesrećnog tumačenja određenih termina, došlo do određene blokade u samom funkcionisanju našeg Ministarstva za životnu sredinu, u stvari za energetiku, zato što su prirodni resursi pogrešno tumačeni i ispalo je da zaštićena prirodna dobra spadaju u prirodne resurse. Tu je došlo do blokade zato što se izgubila ta celovitost zakonodavnog sistema u zaštiti životne sredine, jer zaštićena prirodna dobra nisu prirodni resursi niti će ikada biti. Prirodni resursi su ekonomska kategorija a zaštićeno prirodno dobro upravo je i napravljeno zaštićeno da bi se sačuvala ta njena božanstvena vrednost i ono prirodno što je nama i od Boga ostalo. Na tome ćemo dosta raditi i to moramo napraviti kako bi obezbedili funkcionisanje zaštite prirode jer ovog momenta to nam je u stvari najveći problem, ne gledajući na sve ono drugo što se ovde onako demagoški i pomalo populistički ukazivalo. Zato, evo na kraju, želim samo na kraju da će SNS kada je u pitanju životna sredina i njen odnos prema njoj učiniti sve da do datuma i organizovan je svaki način državnički odgovorno da se pripremimo i da ispunimo sve ono što se od nas očekuje, a to ima dosta problema, ali sam ubeđen da ćemo mi to uspeti da rešimo.

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, u ime poslaničkog kluba NS izjašnjavajući se o amandmanu koji je podneo kolega Karić i grupa poslanika, mogao bih sledeće da kažem i da možda neke kolege ovde iznenadim. Da je došao predlog da se zaštita životne sredine tretira kao posebno ministarstvo, ne bi smo imali ništa protiv. Dakle, ostavljamo na volju kreatorima Vlade, o njihovom konceptu kako oni misle da Vladu i ovom materijom se baviti, da to podržimo. Čini mi se da je mnogo važnije da li će se zaštita životne sredine ostvarivati u ovoj zemlji, od toga da li postoji Ministarstvo za zaštitu životne sredine, jer svedoci smo da su u prethodnom periodu i postojali ministri za zaštitu životne sredine, a čini mi se da ta borba za zaštituživotne sredine se više vodila na bilbordima i u propagandnim filmovima. Mi građani, pogotovo koji dolazimo iz unutrašnjosti Srbije, nismo ništa videli od te borbe za zaštitu životne sredine. Dakle, zagađenje sredine u kojoj živi naš narod, naša deca je, to se svi slažemo vrlo opasna i nema stranke koja nema Odbor za ekologiju ili kako već to zove. Upravo zbog toga mislim da stranke zelenih, pokreti, bez obzira na čijoj listi bili, treba da budu u svom obraćanju javnosti vrlo pažljivi, vrlo tolerantni, jer to se tiče svih nas, a ne da slušamo ovde tirade, grube reči i uvrede. Sva ova diskusija o hrastu pretvorila se o priči o keruši Mili. Da li se sećamo keruše Mile i ko je brinuo o njenom zdravlju i kako i šta? Bojim se da je i ovoga puta priča slična, da hrast želi da se iskoristi u političke i marketinške svrhe. Možda bi još jedni izvinjenjem gospodin Karić mogao da me razuveri ili da razuveri svoj opštinski odbor, ako je on svestan da postoji opštinski odbor Zelenih u Gornjem Milanovcu, koji se izričito zahvalio ministru Velimiru Iliću na njegovim pokušajima da se sačuva hrast. Ne razumem koja je priča danas ovde da Ministarstvo urbanizma i građevine ne radi ništa, da je nula? Ako bismo tako gledali eksplicitno, pa rušenje životne sredine, iskonske praistorijske izgradnje bilo kog trotoara u ovoj zemlji, bilo koje kuće, da li to znači da mi zaštitimo životnu sredinu i treba da ne radimo ništa u ovoj zemlji ili da kritikujemo one koji rade? Šta je suština u priči o hrastu, poštovani građani Srbije? Jeste Koridor 11 na kome se u ovom trenutku sada sve do 23.00 sati sve pod reflektorima radi.

Građani koji tamo žive, dakle, cilj je da se pokaže da ova vlada, odnosno Ministarstvo urbanizma i građevine ne radi ništa, kako kolega Veselinović juče ili prekjuče reče, nula, a čini mi se da su me Novosađani juče obavestili da je on bio direktor jednog vrlo važnog preduzeća, odnosno ustanove u Novom Sadu. Pa ja nikad ne bih rekao da gospodin Veselinović nije radio ništa. Možda je mogao bolje, možda neki misle da je trebao drugačije, ali ja nikad ne bih rekao, kao i što vama kažem, gospodine Kariću, da takvo ocenjivanje ljudi koji se bore i rade nije u duhu Zelenih, pogotovo ako se lokalni Zeleni izjasne drugačije nego vi. Ono što ja mogu da kažem kao narodni poslanik i možda nedovoljno obavešten čovek, čini mi se da postoji nekoliko projekata da se taj hrast zaštiti. Voleo bih da se vi kao stručnjak raspitate da li hrast može da živi 600 godina. Da li znate u kom je stanju hrast o kome pričamo, da li je zdraviji ili bolesniji od platana za koje ste se, kako vi kažete, verujem vam to, nisam primetio, ali vam verujem zašto da ne, borili? Dakle, radi se o otvorenoj politizaciji, a cilj je da se sakrije da postoje ministri koji rade dan i noć, koji su i danas u Kini sa predsednikom Republike, da sklope povoljne ugovore investicije u Srbiji. Razumem vas, do juče sam bio opozicija i razumem kakav je zadatak opozicije, ali čini mi se, ako se radi, a radi se ovde, tako je tok diskusije išao, o takozvanim, hajde da malo kolokvijalno kažem, zelenim temama i tu ne bi trebalo da se delimo. Svakome je u interesu da bude zdrava životna sredina onoliko koliko je moguće i koliko tehnološki razvoj jedne zemlje i društva dozvoljava. Naravno, pitaće neko zašto nema u medijima te stotine i desetine hiljada radnika. Pa, nema iz marketinških i političkih razloga, jer bi se onda pokazalo da neko zaista radi nešto u ovoj državi. Mislim da ogroman broj ministara, čak i ovih nekih koji su otišli i koji su podneli ili će podneti ostavke, mnogi od njih su i dobro radili. Moj je savet bio, i bar sam se trudio kada sam bio u opoziciji, čini mi se da kada Vlada ili neki ministar radi nešto što bih i ja podržao da sam vladajuća stranka onda ćutim, kao da nema razloga da se kritikuje i ova vlada, kao i ova što će biti izabrana za dan, dva, kao da nema pravih povoda i argumenata. Zašto da onda izmišljamo i zagađujemo ne životnu sredinu, što je vrlo opasno, nego jednu komunikaciju, javnost i javnu reč sa ovakvim stvarima. Ponavljam, meni ovo zaista liči na priču o keruši Mili. Da li se neko seća kako je ona operisana. Dakle, hrast i keruša Mila, to treba da bude tema Srbije i Narodne skupštine ovde, a mislim da ima mnogo važnijih tema u ovoj zemlji, pre svega zaposlenje. Ako u narednim mesecima, da ne kažem godinama se ne smanji taj procenat nezaposlenih u Srbiji, džaba će nam biti sva priča i o hrastovima i o kerušama Milama. To ne znači da ne podržavam i one koji se bore za zaštitu životinja. Zove se Oskar i sa ponosom to kažem. Volim i šume, volim i hrastove, gospodo, ali da se urazumimo, i ova vlada i ovi ministri podložni su kritici i ima dosta argumenata. Možda bih i ja imao i možda ću i kritikovati u narednim vremenima, ali nemojmo da se bavimo trivijalnim stvarima ovde, da bi neko u Evropi čuo kako smo mi zeleni i kako se mi borimo za hrast, a neko je protiv hrasta, a istovremeno lokalni odbor te partije podržava ministra koji se na neki način sučelio i sa vođom naše koalicije, gospodinom Vučićem, koji drugačije misli. Pa, ne treba da se delimo oko toga, treba da gradimo Srbiju. Ima još hrastova u Srbiji. I ovaj će da živi dokle će da doživi. Gospodine Kariću, umesto da ste rekli, da ste se setili ko je zaustavio izgradnju auto-puta od Beograda za zapadnu Srbiju – fantomski nacionalni savet za infrastrukturu, kojim je predsedavao bivši predsednik Republike, fantomski, protivustavni, iz političkih razloga, da bi neki poslanici iz Vojvodine ovde podržali prethodnu Vladu. Kažnjena je zapadna Srbija. Od 1945. godine nas kažnjavate, a ovoga puta nećete. Auto-put će stići u Požegu i na Boljare. Stići će iz Čačka, iz Beograda ići će se četiri sata do Budve. To je žila kucavica Srbije, to je krvotok za Srbiju i to neće niko sprečiti. Mi pričamo o hrastu i pričamo o kerušama Milama. Prošle godine, 15. maja u selu Gorobilje, to je više Požege, trebao je da bude otvoren auto-put, a tamo gde dolazi auto-put dolaze i investicije, dolaze i radna mesta. O tome mi treba da pričamo.

Predsedavajući odlučuje o replikama. Na ovakav način diskusija replika je neproduktivna. Dobićete reč u okviru vremena poslaničke grupe. Molim vas bez dobacivanja, pošto je dobacivanje razlog za izricanje opomene onog trenutka kada predsedavajući uoči da narodni poslanik neprimerenim dobacivanjem ometa govornika. Predsedavajuća, molim vas da mi ovih 20 sekundi…

Naravno, možete da nastavite i biće izračunato vreme koje koristite.

Uzgred rečeno, sredstva za izgradnju auto-puta obezbedila prethodna Vlada Mirka Cvetkovića uz pomoć predsednika Republike, gospodina Tadića. To je takozvani azerbejdžanski projekat. S druge strane, nisam siguran da li je gospodin Markićević dobro izbrojao te radnike. Rekao je desetine hiljada radnika da radi na tom parčetu auto-puta. To bi više ličilo na izgradnju piramide u Egiptu, gde je zbog donošenja peska desetine hiljada ljudi radilo na izgradnji tih piramida. Bojim se da je opet korišćena hiperbola, da bi se uvećali rezultati koji nisu vaši rezultati.

Zašto ovo pominjem kod Ministarstva saobraćaja? Zato što je neko branio tu tezu potrebom da ti avioni vrše kontrolu leta, jer ćemo zaboga izgubiti pravo da vršimo kontrolu leta na našem prostoru i nekim susednim zemljama. Dakle, milijardu evra u listu „Danas“ informacija, list kome verujem, nadam se da nisu neproverene informacije. Vaš zamenik šefa poslaničkog kluba je rekao da je to osam puta manje, pa onda demantujte gospodo ono što je napisao list „Danas“ objavljeno je i možete sada da vidite na , čak je naslov „Milijardu evra za avione“ S druge strane, naš predlog je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj bude podeljeno na dva ministarstva. Zašto? Zašto smatramo da bi jedno posebno ministarstvo trebalo da bude Ministarstvo za visoko obrazovanje i nauku? Zato što to u toj oblasti vlada voluntarizam i da smo uređena država kao što nismo znalo bi se da nauci pripada, recimo, dva ili pet posto kao što je to u Švedskoj ili nekoj drugoj razvijenoj zemlji mi smo daleko od toga, a ne da naučnici na ulicama traže svoje plate. Zbog toga smatramo da bi trebalo da postoji posebno ministarstvo za tu oblast i da bi država od toga imala veće koristi nego od ova dva Veljina i Mrkonjićeva ministarstva za jednu te istu oblast. Predložili smo i da Ministarstvo obrazovanja dobije još jednu dodatnu obavezu ili nadležnost, a to je sport i omladina. Smatram i postoje u uporednom pravu takva iskustva da jedan ministar vodi ova tri resora koja su prilično srodna. Na kraju da odbranim slikama teze o kojima govorim pre svega koje se tiču ekologije kako ona danas izgleda i na koji način se vodi politika u oblasti ekologije. Sva sredstva koja se ubiraju kao namet mogli bismo reći od građana ne idu u ekološke svrhe, već idu u budžet Republike Srbije gde im se gubi svaki trag. Dakle, novac ubran kao ekološka taksa ide u budžet i posle mu nestaje trag otkad je ova Vlada formirana. Druga slika ekološka jeste činjenica da se kod nas recimo, reciklaža sprovodi na sledeći način. Bulevar Evrope jedan, od mogli bismo reći najelitnijih bulevara sada u Novom Sadu ima nekoliko hektara zelene površine. Na toj zelenoj površini je sada nazovimo ga tako reciklažni centar. Reciklažni centar u kome u zaprežnim kolima neka lica dovoze plastiku, tamo je pod navodnicima selektiraju i preprodaju dalje. Da li je to reciklažna politika i ekološka politika koja bi trebala da zaposli desetine hiljada ljudi? Ekologija nije samo briga o životnoj sredini sa čime se slažem sa gospodinom Karićem, nego je ona mogućnost da se u Srbiji otvore nova radna mesta. Zbog toga nam je bitna odgovorna politika u ovoj oblasti kojom se nažalost ministarka Mihajlović uopšte nije bavila. Treća slika koja je stvarnost današnje Srbije jeste Pančevo, Obrenovac, Bor, Zaječa, jeste činjenica da ne rade centri za monitoring vazduha. Zato što su umerena u neke druge namene. Zbog toga smatramo da bi vladajuća koalicija trebala imati više hrabrosti u ovoj rekonstrukciji. Još jednom ponavljam ovakav Predlog zakona o izmenama Zakona o ministarstvima jeste prazan skup. Jedno ministarstvo se deli na dva, dobijamo još jednog ministra i šta? Još uvek ne znamo ko će biti ti ministri, pričaćemo o tome u petak. U svakom slučaju, loša situacija, šest meseci rekonstrukcije Vlade koja traje 13 meseci, bez ideja. Zakon o ministarstvima, slažem se sa ministrom da je rekonstrukcija mogla da se obavi bez zakona, ali ovakav zakon kakav je stigao u proceduru gotovo da nije bio potreban.

Postoji jedna velika politička volja da se učestvuju u Vladi Republike Srbije, jer podnošenje ovakvog predloga zakona u stvari izražava političku volju i težnji vladajuće većine.

To su i politički i pravni nonsensi našeg parlamentarnog života. Samo da se osvrnem na delove izlaganja predlagača ovog amandmana, koji je u stvari predložio uvođenje mnogobrojnih novih ministarstava, smatrajući da je suštinska rekonstrukcija povećanje broja ministarstava u Vladi Srbije. Nije suština rekonstrukcije niti odbijanje ovog amandmana, da kažemo, ne želja Vlade da postoji posebno ministarstvo nauke, posebno ministarstvo obrazovanja, posebno ministarstvo svega i svačega, kako se to na jednoj od društvenih mreža kolega iz našeg poslaničkog kluba, gospodin Cvijan našalio.

Ovde se kao personifikacija kod predlagača ovog amandmana da se izdvoji posebno ministarstvo zaštite životne sredine, izdvojila priča o jednom hrastu, kao nešto što treba da oslika potrebu da se stvori jedno posebno ministarstvo zaštite životne sredine. Takav predlog od strane Vlade je ozbiljno razmatran, ali nije uslov EU i pristupanju EU i dobijanje datuma postojanje takvog ministarstva, nego upravo ovo što je koleginica Aleksandra Tomić naglasila, da se u toj oblasti ministarstva rade zaista objedinjeno. Primer da nismo napravili nikakav korak ka EU time što smo imali u jednom periodu tj. u prošloj vladi, posebno ministarstvo zaštite životne sredine je to što u ovoj oblasti od tog ministarstva nije urađeno ništa. Imali smo nekoliko akcija, akcija „Očistimo Srbiju“ za koju ne vidim da je napravila nekakav napredak u zaštiti životne sredine.

Ne radna mesta, nego zelena radna mesta, niti da smo unapredili zaštitu životne sredine, nego smo otvorili put mnogobrojnim istragama o radu postupajućeg ministarstva zaštite životne sredine. Što se tiče hrasta, to je potpuno jedna ogoljena priča inicirana od strane DS. Možda je tu mimikrija, iskorišćen neki pokret, možda su i Zeleni u stvari članovi DS i to može lako da se dokaže. Ali, sa jedne strane je postavljena priča o hrastu, a sa druge strane postoje ljudski životi koji se godišnje gube na tom delu Ibarske magistrale. Kada me pitate da li sam za očuvanje hrasta za koje ništa nije urađeno da bi zaista dobilo zaštitu kao prirodno dobro od Srbije u prošlom mandatu i ljudske živote ljudi koji su izginuli na tom putu, onda je vrlo lako da dobijete odgovor da se SNS zalaže za moderne puteve i za zaštitu života. Setite se onih spotova u prošlom mandatu koji su skupo plaćeni, a od kojih ništa niste naučili, kada ljudi voze brže od života i kada na kraju vidite kako udaraju u neko drvo u autoputu i ginu. Sad vi dobro razmislite da li ćemo se baviti drvetom, koje je pri tome bolesno i koje, u stvari, ne predstavlja za ovu državu ništa, jer da predstavlja nešto značajno, onda bi ono prošlo proceduru zaštite životne sredine opštine u kojoj se nalazi i to drvo bi bilo zaštićeno kao prirodno dobro. Da vam kažem da u tom delu Srbije postoji jedno jedino drvo staro preko 200 godina. U pitanju je jedna lipa u selu Gornja Trepča, koja je prošla potpunu proceduru i to privatnom inicijativom, a ne inicijativom Ministarstva zaštite životne sredine, niti ministra Olivera Dulića. To je jedino prirodno dobro zaštićeno u ovoj državi. Mogu da vam pokažem kako to izgleda napraviti elaborat, zaštititi tu državu, obratiti se ministarstvu i imati sluha, kao što je imala Skupština grada Čačka koja je to drvo i proglasila zaštićenim dobrom. Za hrast nije učinjeno ništa i žao mi je što kolega Ivan Karić, koji se toliko ovde zalaže i bio jedan od promotera te nekakve akcije da je hrast, u stvari, personifikacija zaštite životne sredine, nije ni jednom jedinom rečju osudio neponašanje, nečinjenje, nepostupanje Olivera Dulića i Ministarstva da bi taj hrast stvarno nešto predstavljao za Srbiju, osim prepreku da se tu napravi autoput. Kolega Markićević nije ovde. Da, ima poslanika iz Vojvodine koji uopšte ne misle da budu prepreka pravljenja putevima i ostalim delovima Srbije. Nemamo ih ni mi u Vojvodini, takođe zahvaljujući vlasti DS u Vojvodini, a nema ih ni ostatak Srbije. Da kolegu opet podučim šta je to zelena ekonomija, šta je to zaštita životne sredine, a šta su zelena radna mesta. Preporučićemo jednostavan udžbenik i jednostavan film može da se pogleda, dobio je Nobelovu nagradu i zove se „Neprijatna istina“ Taj film je režirao i knjigu napisao Al Gor, bivši potpredsednik SAD i možete da vidite da to nema nikakve veze sa ovim akcijama koje se sprovode protiv SNS, a ne u ime zaštite životne sredine, jer zaštita životne sredine je nešto potpuno drugo. Da kažem i kolegi Đeliću da nije završen, nije otvoren rektorat u Novom Sadu. Datumi se stalno pomeraju, ne zato što neko nema vremena da otvori, nego zato što radovi jednostavno u Novom Sadu nisu završeni. Samo da vam kažem da SNS ima nameru da se najozbiljnije pozabavi zaštitom životne sredine i tim resorom u predstojećem periodu, ali zaista na pravi način. Čućete to i u ekspozeu, čućete to i od predsednika SNS, odnosno potpredsednika Vlade Srbije, koje su namere dovođenja investitora u oblasti zelene ekonomije i koliko hiljada zelenih radnih mesta će ti investitori otvoriti. To je pravi odgovor na politikantske namere da hrast zameni ljudske živote i modernizaciju srpskih puteva. Hvala. Na raspolaganju vam je 13 minuta. Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, pošto gospodin Markićević nije tu, nadam se da ćete mu preneti ovo što ću sada da pročitam. On je, sad videćete ko je to on, u Gornjem Milanovcu, gde je osnovan Pokret zelenih, izjavio da većina članova Vlade nije bila za to da se hrast zaštiti i da je jedino ministar građevinarstva, Velimir Ilić, imao hrabrosti da to kaže i jedini preduzme mere za njegovo spasavanje. Izjavio je Ivan Karić. Mislim da sad u celoj ovoj raspravi i u izvinjenju koje gospodin Markićević toliko priželjkivao neko drugi zaslužuje izvinjenje, jer ni ja, a i nije to izjavio Pokret zelenih u Gornjem Milanovcu, nego sam ja izjavio na osnivanju pokreta, da je jedini koji je nešto uradio za spas hrasta. Ovde se pominju milioni i desetine miliona evra. Zaista, zalaganje koje je pokazao, dolazak na teren i sve ono što je uradio u ovih nekoliko meseci za to, zaslužuje svaku pohvalu. Mi smo tu pohvalu izricali, kao što smo izrazili i određene pohvale i prema energetici i prema ministarki. Ali, nažalost, sve ono što je u vezi sa životnom sredinom, sa zaštitom životne sredine, nema nijednu reč hvale koju možemo da kažemo. Žao mi je što zaslepljeni svojim ideološkim predstavama, svi ovde ili većina ovde nije slušala šta sam ja rekao. Ne treba hrast da shvatite kao svoj poraz. Nije tu niko pobedio itd. Prema tome, niko ovde ne priča. Nije naša želja ni bila da pričamo o hrastu, ali svaki put se hrast nekako sam pojavi od sebe. Nadam se da će se vratiti gospodin Markićević, da nije tu samo da bi rekao ono što misli i nestao, jer najviše voli da sluša sam sebe, ne on, nego većina kolega kaže šta ima, izvuče karticu i ode. Zbog toga nas uvek ovde ima između 20 i 50, a ne 250. Samo da se izvinim u ime potpredsednice Čomić. Reč ima narodni poslanik Vladimir Cvijan.

Ima vremena, pričaćemo i o rekonstrukciji. Ono što je meni posebno zanimljivo u ovoj diskusiji koja traje već dva sata, apropo eventualnog uvođenja posebnog ministarstva ekologije, je činjenica da smo mi zaista danas imali priliku da vidimo jedan vrlo kvalitetan amandman podnet od strane i kolege Karića, i ne samo njega, više narodnih poslanika je insistiralo da se uvede posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine. Pre toga smo imali priliku da čujemo da treba uvesti posebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava. U stvari, da budemo precizniji, o tom amandmanu je trebalo prvo diskutovati, ali nema veze. Čuli smo da treba uvesti ministarstvo vera, kao posebnu ideju. Čuli smo da treba uvesti posebno ministarstvo za nauku, pa smo čuli da treba da se posebno izdvoji ministarstvo za omladinu. Neki su predlagali, makar na konferencijama za štampu ili ovde u plenumu, da se uvede i posebno ministarstvo za evrointegracije. Jednom rečju, kad sve saberemo, pa koliko Vlada treba da ima ministarstava, 35, 40 ili ko u vreme Sovjetskog saveza? Sovjetski savez je u vreme raspada imao 48 ministarstava, pa je bilo posebno ministarstvo za voće. Mislim da je dugo vremena Mihail Gorbačov bio ministar za voće, pa posebno ministarstvo za povrće, pa posebno ministarstvo za konzervirano voće ili ono što je koleginica Maja Gojković rekla da sam tvitovao, pitao sam se – ko iz Alan Forda, hoće li neko da predloži uvođenje ministarstva za sir i vojnu muziku? Dakle, svi mi u naši programima, bez obzira iz koje stranke dolazimo, SNS isto ima u svom programu, je da državna uprava treba da bude srazmerna količini novca koja postoji u budžetu, srazmerama potrebama Srbije, da ne bude državna uprava takva da opterećuje građane, da opterećuje onako budžet koji je najviše opterećen, upravo zbog raznih dugovanja koja moramo da vratimo iz ranijih vremena, zbog raznih kamata koje moramo da vratimo iz ranijih vremena. Nije teško biti pametan i u Skupštinu doći i reći – mi predlažemo stvaranje posebnog ministarstva, npr. za zaštitu životne sredine, ali ako bismo sabrali sve ove ideje koje generalno nisu loše, došli bismo do jedne glomazne Vlade, a mislim da se slažemo svi zajedno da Vlada ne treba da bude glomazna, da ne treba da imamo 30, 40, 50 ministara, da moramo zaista da smanjimo količinu novca koji se daje za državnu upravu. U krajnjoj liniji imali smo čak i predloge da u nekim budućim promenama Ustava smanjimo i broj poslanika, što takođe ne bi bila loša ideja. Iz tih razloga postaje jasno zašto treba podržati upravo stav Vlade koji danas prezentuje ministar Selaković, to je da se svi amandmani ovoga tipa prosto odbiju, oni jesu odbijeni i u danu za glasanje neće biti prihvaćeni, jer 18 ministarstava, ovako kako su koncipirani, smatramo da je više nego dovoljno. Takođe smatramo da su, ovako kako su određene nadležnosti ministarstava u zakonu koji je predložen, te nadležnosti su vrlo precizne, nema onih klasičnih preklapanja nadležnosti. Nisam čuo ni jednom da je bilo ko kritikovao preklapanje nadležnosti. Mislim da je zakon jako precizno napisan, a znam koliko ga je teško napisati i sam sam učestvovao svojevremeno u tri radne grupe za izrade Zakona o ministarstvima. Jednom rečju, treba, po mom mišljenju, objasniti građanima da zakon koji je predložen i o kome ćemo glasati sutra, ovako kako je predložen, ne zahtevaju se nikakva posebna finansijska sredstva za njegovo sprovođenje. Ovaj zakon, ovako kako je predložen, neće ništa posebno koštati građane. Ako bismo uveli sva ova ministarstva, neka predložena kroz amandmane, neka predložena kroz diskusiju, onda bi definitivno morali da vršimo neki rebalans budžeta, da dižemo neki PDV ili da dižemo porez. Za to nema potrebe. Najbolje moguće rešenje je upravo ovo predloženo rešenje, a to je da se u okviru finansijskih sredstava koja postoje u budžetu, da se u okviru tih sredstava napravi rekonstrukcija Vlade, da se napravi novi sistem ministarstava i da se napravi nešto što neće državu, neće budžet ništa posebno koštati. Malo smo ovde diskutovali u međuvremenu, čisto da ne bismo ostali dužni. Eto, nije me mrzelo da malo gledam u međuvremenu koliko košta novi MIG, pa sam shvatio da, ako bi bilo za milijardu, mi bi mogli da kupimo, kao i svi pravnici, nisam dobar u matematici, ali rekao bih oko 44 MIG. Stvarno ne znam odakle taj podatak da će ova država da se zaduži milijardu evra za MIG ili avione. Imamo čak i fotografije tih što se prodaju, potpuno novi. Bilo je dosta prepucavanja, to svakako nije lepo i ne doprinosi ugledu Narodne skupštine, ali bilo je mnogo iznošenja raznih neistina, kao npr, ovo za MIG. Dakle, ni to nije tačno, to tako ne ide, da građani prosto znaju kako stvari stoje. Jednom rečju, nema spora da će SNS u danu za glasanje podržati ovaj zakon, o tome smo pričali još juče, ali isto tako nema spora da će i amandmani koji su podneti, a nisu prihvaćeni od strane Vlade, a to je svih 39 amandmana, naravno, neće naići na podršku SNS, donekle neki od amandmana su prihvaćeni kroz amandmane Odbora za pravosuđe, koji su kasnije potvrđeni na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u pitanju su tehničke izmene, uz veliku pomoć i podršku i poslanika opozicije koji su glasali za ove amandmane. Kad sve saberemo, nema potrebe za uvođenjem posebnog ministarstva za zaštitu životne sredine ili ministarstva ekologije ili kako već. Ideje, posebno program SNS u toj oblasti je vrlo jasan, u zakonu jasno stoji ko će biti nadležan, to će se sprovoditi kao što se i do sada, uz uglavnom solidne uspehe sprovodilo i očekujemo da će za ovako predloženi zakon glasati apsolutna većina u Narodnoj skupštini u danu za glasanje. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici Ja se stvarno, gospodine Kariću, izvinjavam, pogledajte Poslovnik. Prednost ima predstavnik predlagača zakona. U prethodnih nešto više od dva sata sam budno pratio čitavu diskusiju i ne mogu da kažem da racionalno, gledano sa strane, ne postoje i neki razlozi za ono što su predlagači amandmana, kroz podnošenje tih amandmana, i tražili. Ipak, izrečena je jedna stvar koja je zaista vrlo bitna, a to je da vlade ne treba da budu glomazne. Ja ću uz to dodati da ne samo da vlade ne treba da budu glomazne, već za efikasno organizovanu državu ni ministarstva ne treba da budu glomazna. Praksa o kojoj sam prekjuče govorio, jedna loša praksa u sijaset prethodnih vlada, ne u jednoj, pokazala je da smo postali skloni formiranju i ministarstava koja zaista umeju da ponesu i naziv, epitet „mamutska ministarstva“ Setite se svojevremeno ministarstva, ne govorim pojedinačno o ljudima koji su se nalazili na čelu tih ministarstava, jednostavno je postojala politička volja da se formiraju takva ministarstva, pa je postojalo, recimo, Ministarstvo za kapitalne investicije. Postojala su ministarstva koja nisu bila toliko glomazna, koja su nosila značajna imena, ne znam da li su nešto veliko iza sebe ostavila, kao što su ministarstva za nacionalni investicioni plan. Menjali su se ministri. Imamo jedno zaista veliko ministarstvo kojim je teško upravljati i ovim predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima predlaže se njegovo razdvajanje u dva ministarstva i tu se ispunjava onaj cilj racionalizacije državne uprave, ne samo vlade da ne treba da budu glomazne, već ne treba ni ministarstva da budu glomazna. Treba da imate ministarstvo koje je operativno. Ovaj amandman o kome se trenutno raspravlja delom se tiče i predloga podnosioca amandmana da se formira Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Zaista, kada tako kažete, rekli biste da je to ministarstvo, kao takvo, nekada u Srbiji postojalo, da je radilo dobro, da se dogodilo nešto kataklizmično i da to ministarstvo više nije moglo da nastavi dobro da radi. Podsetiću vas, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, da je pre konstituisanja ove Vlade postojalo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, takođe jedno mamutsko ministarstvo. Uzgred, u toj Vladi je postojalo Ministarstvo energetike i infrastrukture, govorim o rekonstruisanoj Vladi iz 2011. godine. Juče sam pominjao Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, lokalne samouprave i državne uprave, Ministarstvo vera i dijaspore. Dakle, imali smo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi 2001. godine. Nije tačno, bilo je jedno ministarstvo koje je nosilo naziv zaštite životne sredine, ali je to bilo Ministarstvo zdravlja i zaštite životne sredine. Laiku koji sluša naizgled to se čini približnim, međutim, resori su prilično udaljeni jedan od drugog. U zimu 1996. godine osušio se poslednji primerak zlatnog bora endemske vrste koja je postojala na planini, koja je po toj biljci ponela svoje ime. Pre nekih 100 godina bilo ih je 12 primeraka, 1996. godine osušio se poslednji. Država tada nije mrdnula prstom da se to zaštiti, kao što ni mnoge od prethodnih vlada i ministarstava nisu mrdnule prstom da dekontaminira jedan značajan deo velikog Bačkog kanala kod Vrbasa, pored koga ne možete normalno ni da prođete od neprijatnog zadaha koji tu vlada, kao što nije učinjeno ništa ni da se spreči pomeranje vodotoka Drine zbog nekontrolisanog i ilegalnog eksploatisanja šljunka sa dna reka, kao što nije učinila ništa da spreči ni nekontrolisano eksploatisanje recimo peska na severu Bačke koji dovodi do utanjanja tla, kao što nije učinjeno ništa u tom periodu, kada je bila cela životna sredina u jednom ministarstvu, da se spreči nekontrolisana ilegalna izgradnja objekata u nacionalnim parkovima i u rezervatima prirode. Kao što nije učinjeno ništa da se u saradnji sa nama susednim državama spreče ekološki akcideni zagađivanjem, recimo, Tise, zbog ispuštanja otrovnih materija iz rudnika i u Ukrajini i u Mađarskoj, ili u nekoj od naših reka kao što je, recimo Rasina. Kao što ne znam da li je učinjeno nešto građanima vidljivo do sada nešto, da recimo, građani Zrenjanina dobiju pijaću vodu u vodovodu, na početku 21 veka. Dozvolite mi da taj deo izlaganja dovršim zaključkom da postoje oblasti od značaja za našu državu i društvo koji nisu celovito objedinjene u jednom jedinstvenom resoru. Razgovaram sa vama i kao građanin Srbije, pa postavljam pitanje – da li imamo jedan resor, jedan, koji se ozbiljno bavi populacionom politikom u Srbiji? Dakle, postavljam pitanje – da li postoji jedan jedinstven resor? Zato verovatno što nije postojao taj nivo političkog sluha u prethodnim godinama da se tako nešto formira. Postojalo je nekada Ministarstvo za brigu o porodici, ako se ne varam, postojalo je to ministarstvo, ali od tog vremena deli nas nešto više od deceniju i po. Dakle, ako ćemo ići po tom razlogu racionalnosti, nešto treba da postoji. Da. Mislim da je mnogo bitnije da se resor u čijem delokrugu nadležnosti se nalazi neko pitanje bavi tom tematikom. To je ono što je mnogo bitnije, kako se neke nadležnosti konzumiraju, kako se nešto radi, a ne da li će to biti posebno ministarstvo ili neće. Kada je reč o tom simboličnom hrastu, znate, uvek se setim one rasprave, što može da se pročita i u stenografskim beleškama, rasprave iz Narodne skupštine Kraljevine Srbije, kada se pokrenulo pitanje naše međunarodne obaveze izgradnje pruge prema jugu. Kada su ustajali poslanici koji su vikali da će se time mleko od belog pretvoriti u Srbiji u crno, jer će pokraj pruge, sa koje dolaze ti tamni oblaci iz parnih mašina padati na travu, onda će pocrneti trava, krave će jesti tu travu koja više nije zelena nego crna, i onda će pocrneti i mleko, i onda će građani Srbije, odnosno tadašnje stanovništvo Srbije, poblesaviti od tog mleka, ili šta će se već dogoditi. Znate, da su naši preci tako razmatrali pitanja od životnog značaja za svoju državu, verovatno u Srbiji ne bismo imali ni jedan jedini kilometar pruge, ne bismo imali ni jednu jedinu hidroelektranu, zato što ne bismo podizali brane. Ne bismo imali mnogo što šta. Ne bismo verovatno imali ni jedan jedini rudnik. Ali podsećanja radi, dakle, pre nešto više od godinu dana postojalo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Dajte malo da unesemo principijelnosti. Nisam rekao da je ovaj zakon idealan. Ovaj zakon oslikava trenutni konsenzus političkih volja vladajuće većine u Srbiji. Da li ima šta da mu se prigovori? Ima. Ima jedna narodna izreka koja kaže – u tuđem oku vidi trun, a u svome ne vidi kolac. Hajte da budemo principijelni do te mere. Pozivam vas da se vratimo zaista na raspravu u pojedinostima o svakom od amandmana, bez želje da izazovem bilo čiju repliku ili reakciju, ali sam se trudio da kroz ovo izlaganje izvučem nešto što mislim da treba da bude zajednički sadržalac u ovoj našoj raspravi. Čućemo još jedan amandman koji će biti obrazlagan, koji će izraziti potrebu za formiranjem još jednog ministarstva i pomno ću ga saslušati zaista zato što mislim da je u pitanju veoma važna oblast. Ali, vraćam se na to, mnogo je važnije kako se neka nadležnost upražnjava, kako se neki poslovi obavljaju od toga da li će jedna oblast imati posebno ministarstvo. Uporedna praksa nam govori zaista različite stvari kakva su sve kroz istoriju nekada i umobolna ministarstva postojala u nekim zemljama čiju orjentaciju tadašnju zaista neću ovde da pominjem. Ali, još jednom kažem, dajte da budemo racionalni. Rečeno je već jednom da podela Ministarstva finansija i privrede neće izazvati velike finansijske troškove. Što je logično, pogledajte koliko danas to ministarstvo zato što je veliko ima, recimo, državnih sekretara. Taj broj može da se podeli na pola. Ali u ovom trenutku još nešto bih dodao, nešto što mislim da je bitno, a čega se nismo držali kao društvo, moramo da priznamo svi, u prethodnih iks godina. Nagle promene u strukturi organa državne uprave nisu dobre za sistem ako iza njih ne stoji jedna dobra i adekvatna priprema. Mene je začudila jedna druga stvar. Za tih šest meseci koji se toliko često pominju, kako se nije dogodilo da je bilo koji, ali bilo koji od 250 narodnih poslanika ili da uključujemo poslanike vladajuće većine, mogao da sedne i da napiše predlog jednog zakona o ministarstvima. Po Ustavu Republike Srbije narodni poslanik ima pravo zakonodavne inicijative. Pa bi time mogao da iznudi od predsednika Skupštine stavljanje na dnevni red na redovnom skupštinskom zasedanju i raspravu o jednom takvom ministarstvu. Ponavljam još jedom ova kao i svaka druga rekonstrukcija mogla je da prođe bez promene jedne jedine tačke ili zapete u Zakonu o ministarstvima. Ali, jednostavno ovde se pristupilo jednom tehničkom poslu, manjeg obima, mislim značajnom, tako da vas molim da u onom duhu u kojem je trajala u dobrom delu u poslednjih dva sata ova rasprava nastavimo i dovršimo je kako to priliči ovom domu. Zahvaljujem. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, koleginice i kolege, ako počnem sa slažem se nadam se da to nećete na sledećoj replici izvrnuti da sam rekao ne slažem se. Slažem se sa uvaženim kolegom Cvijanom, slažem se u većini sa ministrom. Govorio sam ne o godini dana nego o generacijskim problemima koje neke stvari simbolizuju. Mi smo predložili ministarstvo zaštite životne sredine, prirodnih resursa i prostornog planiranja odakle smo izvadili, da tako kažem, odakle smo uzeli rudarstvo, a predložili smo ministarstvo energetike i rudarstva, odakle smo uzeli zaštitu životne sredine. Ostajemo u istoj optimalnosti kao što ste i vi predložili, sedamnaest ministarstava. Ostajemo u istoj operativnosti možda malo boljoj po našem viđenju jer su resursi i zaštita životne sredine resursi u onome u kome je jedan veoma dobar ministar u svoje vreme govorio o resursima, preko puta mene i ne pravimo glomazniju Vladu nego što jeste. Nema povećanja ministarstava, spakovali smo sve stvari na jedno mesto. Mi bi to možda drugačije uradili, zeleni posebno, kada bi imali priliku, ali jednoga dana će možda imati priliku. I u Nemačkoj su se borili decenijama da bi došli u priliku sad u septembru itd. Znači, nema povećanja broja ministarstava. Povećava se operativnost i ostajemo, da kažem, u istoj optimalnosti. Ono što je najnezgodnije ovde je da onaj ko koristi resurse ne može da ih kontroliše, jer je to protivprirodno. Na tom konceptu se zasnivala kritika. (Predsedavajuća: Vreme.) Sve ostalo smo otišli zbog političkih strasti, zbog nekih drugih strasti, u neku drugu stranu, ali je suština isti broj, ista optimalnost, samo bolje prepakovana. Dame i gospodo narodni poslanici, ja u danu za glasanje neću glasati za ovaj amandman, kao ni za onih prethodnih pet. Danas sam isto više puta razmišljao da li da se javim ili ne, pa nisam. Evo, sad, na kraju, mada nije kraj, nismo ni blizu, koliko vidim imamo imamo još mnogo amandmana, javio sam se iz jednog razloga, želim da kažem nešto što mi se čini potpuno neverovatnim, našta izgledaju i ova dva prethodna dva dana. Naime, kao što reče Pantelija u onom jednom filmu – deco moja, ko je sa vama živeo i ko vas je upoznao, ni pakao mu neće teško pasti. Imam nekako osećaj ova dva dana, tako i ja se nekako baš teško osećam i nije mi, zaista mi nije prijatno kao narodnom poslaniku ova dva dana i verujem da građani treba da nas kritikuju posle svega ovoga što su videli, jer mi sve ovo što se dešava deluje veoma neodgovorno. Ako je ovo Narodna skupština, ako je ovo saziv Narodne skupštine i ako se ovako radi, možda i bolje da nismo pravili rekonstrukciju, nego da smo išli odmah na izbore, da narod izabere novi saziv, jer drage kolege, znate li koliko nas samo posla čeka u narednom periodu koji je vezan… Predsedavajuća, ja bih vas zamolio, ovde čujemo neke urlike, dobacivanje je zabranjeno, niti koga prozivam, niti se kome obraćam, govorim fino. Nas čeka u periodu pristupanja EU,otvaranja 35 poglavlja, rad na njima, standardizacija našeg društva, popravljanje našeg društva, pravljenje efikasnijeg društva. Sa ovakvim načinom rada, da 6 amandmana raspravljamo ceo dan, mi taj posao nećemo uraditi na pravi način, a tu nije odgovorna samo vlast, tu je odgovorna Narodna skupština, kao institucija. Znači i oni koji su umanjeni i oni koji su u većini. Naravno, da opozicija ima pravo da kritikuje, da predlaže i ja sam za ovih 13 godina, koliko sam u parlamentu, češće bio opozicija nego vlast, možda sam, mada se ne sećam, na takav neargumentovan način nekada i ja kritikovao, napadao, trošio vreme, ali se ne sećam da sam to radio, a ako jesam, izvinjavam se, ali znate, većina pravi Vladu. To je govoreno 4 godine, većina je dala ovaj predlog i pratićemo svi rad ministara i Vlade, moći ćemo da ga kritikujemo, kao i do sada. Kroz predlog, a da ne možete na taj način da se toliko govori o jednom amandmanu, ja to ne mogu da razumem.

Znači, pravljen je u prethodnom mandatu od strane Vlade, koja je bila hvaljena sa tim, išla da se slika na taj most, most na Beški, kilometar dužine i 500 metara širine je isečena šuma, da bi bio proširen auto-put, setite se sa one Novosadske strane, kada je bio proširen auto-put i napravljen taj, da me neko ne razume, da treba biti srušen i ovaj hrast. Dolazim iz grada u kome se nalazi jedno drvo, koje je i spomenik kulture i zaštićeno, „Karađorđev dud“, koji se nalazi u centru grada, koji je star nekoliko stotina godina ispod kojeg je Karađorđe sekao perčine srpskim vojnicima dok su opsedali u to vreme okupiranu Smederevsku tvrđavu od strane osmanlija i upravo da ne bi ličili na osmanlije, nego da bi bili, izgledali kao evropski vojnici i kao deo jedne evropske tradicije, i način na koji se bore i obučeni, pa i način na koji su podšišani, on je još u to vreme radio. Puna su nam usta standarda većih, puna su nam usta EU, puna su nam usta toga da građani mogu da žive bolje, a na ovako neefikasan način, govorimo i radimo u parlamentu. Pored toga, iznosimo stvari koje nisu apsolutno tačne, poput, otkud se našla i niko nije reagovao, priča o kupovini aviona, u raspravi o ovom amandmanu, zato što nam lete vojni avioni, zagađuju životnu sredinu, pa je zato potrebno da imamo ministarstvo posebno, a ne ovako kako je predviđeno ovim zakonom, i zato ne treba da kupimo avione. Avione treba da kupimo, i ne samo avione, i to znaju neki od vas koji su u prethodnom mandatu bili ministri, pitajte ih, i ne samo avione, treba da kupimo i raketne sisteme, i ne samo zato što je to naša međunarodna obaveza, da štitimo naše nebo i vazdušne koridore saobraćajne, od napada terorista itd. I ne samo zato što zaštita našeg neba, i naše nebo i ti koridori čine veliki prihod u budžetu Republike Srbije, nego i zato ako mi nismo sposobni da to uradimo, Međunarodna zajednica ima pravo nekome drugome, ako niste znali da da, da štiti to naše nebo po Međunarodnom pravu, pa onda ne daj Bože, mogu recimo albanski ili hrvatski avioni da dobiju pravo da štite naše nebo, kao naše komšije. Da i to je moguće, a postoji još jedna važnija stvar, valjda je dobro da naši piloti voze nove avione, a ne da ovde dajemo njihovim udovicama ordenje i da pola nas ovde, bez obzira da li smo vlast ili opozicija tog dana, pusti i suzu zbog situacije u kojoj se nalazimo i načina na koji sve ovo doživljavamo u našoj zmelji. Znači, mi moramo da se uozbiljimo i da shvatimo šta je potrebno, šta je prioritet, a šta je manji prioritet. Znate, u prethodnom mandatu je postojalo ministarstvo, kao što je ministar rekao, zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i postojao je taj Fond za zaštitu životne sredine. Možda nije 100 posto služio tome, ali je u velikoj meri služio da se javna preduzeća na lokalnom nivou, u kojima su baš bili direktori, članovi DS, dobiju novac za korišćenje iz tog budžeta. Reći ću vam neverovatan primer, to je za film, za Kusturicu je to, za „Ko to tamo peva“, takođe iz Smedereva.

Evo videćete da ima veze sa amandmanom, jer govorim da to ne mora da znači da će biti efikasnije ako je po predlogu amandmana. Šta se onda dogodilo? Na Skupštini grada je proširena nadležnost„Parking servisa“ da ima pravo i da čisti grad, pa je onda pušten novac iz tog Fonda za zaštitu životne sredine, tom preduzeću, pa je to preduzeće kupilo kamionče na kome je napisalo „Parking servis“, i slalo je sa 4 zaposlena, da skuplja smeće po onim kanticama pored ulice u centru grada, gde je jedan vozio kamionče, dvojica iskakala iz prikolice da vade smeće, a četvrti je pazio da li sva trojica rade to što treba da rade. To je država i način na koji je nekada vođena u prethodnom mandatu ili način na koji je neko ko je sada opozicija danas kritikuje, vodio državu. Završiću i sledećim, hajde da kažem, mojim razmišljanjem. Ko garantuje građanima Srbije da je Vlada sa deset i dvanaest ministarstava bolja nego sa 24? To uopšte ne mora da znači, sam taj broj ne mora ništa da znači. Građanima Srbije treba efikasna, odgovorna, štedljiva Vlada i Vlada koja zna šta radi, koja ima politiku i Vlada koja neće prazniti njihove džepove, nego raditi na taj način da se popraviprivredni ambijent i da građani Srbije bolje žive. Ako je to Vlada sa 35 ministara, ja ću da glasam za tu Vladu, jer niko ne garantuje da Vlada sa 12 ministara može da uradi taj posao, može sa 12 ministara Vlada da bude toliko neefikasna da država dođe na ivicu bankrota, kao što je sa prethodnom Vladom došla na ivicu bankrota, koji smo, hvala Bogu sprečili u prethodnih godinu dana. Zato bi ja zamolio sve kolege, ako je moguće da postanemo efikasniji, da završimo ovaj posao, jer će Vlada svakako biti izabrana, da li sutra, da li u petak, da li u subotu, a onda ćemo imati vremena, naravno svi da pratimo kako ta vlada radi, da je kritikujemo ili hvalimo, podržavamo, dajemo predloge za neke promene, a ovako na ovaj način, čini mi se da urušavamo ugled institucije u kojoj sedimo još više i onda nam je krivo kada slušamo kako građani govore o parlamentu, a u suštini ne dajemo sliku kakvu građani očekuju. Oni žele brzo rešavanje problema, efikasniji rad parlamenta i brži put ka Evropskoj uniji, a ne gubljenje vremena. Zahvaljujem. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, drage kolege poslanici, osećam se prozvanom i želim da vam pružim samo jedno obaveštenje. Više poslanika iz opozicije govorilo je da se ne prati stanje životne sredine, odnosno da se ne vrši monitoring stanja životne sredine, kao što je aero zagađenje, kao što je kontrola vodotokova, kao što je kontrola životnih namirnica, itd. To što sam se ja osetila prozvanom, to je manje važno, ali, na taj način, na jedan negativan način ste prozvali sve lekare koji rade u zavodima za javno zdravlje i bave se narodnim zdravljem. Taj termin mi je mnogo bliži nego javno zdravlje, jer uvek asocira da onda postoji neko tajno zdravlje, a pre vladavine prethodnog režima zavodi su se zvali zavodi za zaštitu zdravlja. Prema tome, odgovorno vam tvrdim, jer dolazim iz kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, lekar sam specijalista higijene sa medicinskom ekologijom da zavodi za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, na čelu sa Batutom, a i vašim Gradskim zavodom u Beogradu kontinuirano vršimo monitoring životne sredine kroz kontrolu aerozagađenja i ostalih parametara životne sredine. Uredno i po zakonu o tome obaveštavaju nadležne institucije i mnogo nam je bitnije da u tim institucijama, ma gde oni sedeli u jednom, drugom, trećem ili četvrtom ministarstvu, jer je veoma razuđena problematika kojom se bavimo, imamo adekvatne sagovornike i korektne kolege koji neće biti salonske kolege i koji nemaju pojma šta se dešava na terenu i kakva je situacija. Od vladavine prethodnog režima, zavodi za javno zdravlje su izbrisani sa ovim aktivnostima sa budžetskih aktivnosti, i što se tiče tog famoznog Fonda za ekologiju ili zaštitu životne sredine, odgovorno vam tvrdim, da nijedan jedini dinar zavodima za javno zdravlje nije uplaćen za monitoring i kontrolu aerozagađenja, odnosno vazduha. To su radili zavodi iz svojih sredstava na volšeban način, kako su znali i umeli. Dodeljeni su pojedinim zavodima pokretne stanice u okviru Agencije za zaštitu životne sredine i obučavani su ljudi iz Zavoda za javno zdravlje koji taj posao inače rade 40 godina unazad i to nije predstavljalo nikakav problem. Sve te pokretne stanice za merenje aerozagađenja imale su skoro istovetne vrednosti o nivoima polutanata, odnosno zagađivača životne sredine, kao i na mernim instrumentima na kojima zavodi to rade, a obaveštavaju, znači, uredno i Institut Batut i ministarstva koja su zadužena za praćenje i koordinaciju svih ovih poslova. Hvala vam najlepše. Hvala. Poštovana gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, čuli smo zaista zanimljivu argumentaciju kada je reč o formiranju Ministarstva ekologije i moram nešto da vam kažem – čudi me da ste sad dobili neki elan da treba da radite, godinu dana niste radili ništa, pa sad tražite još godinu dana da završite posao koji niste ni započeli, a u stvari završavate sa Srbijom, jer koji su rezultati tog rada koji ste sada navodno preduzeli, šta vi sad to hoćete da radite? Hajde da analiziramo učinak. Gospodine Selakoviću, vi ste kazali – ja sam očekivao da neko uradi Zakon o ministarstvima. Evo, ja vas smatram ozbiljnim čovekom, to možemo vi i ja u Osečeni da Danima šljive razgovaramo tako, ali moram da vam kažem nešto, da li stvarno očekujete da će neko od narodnih poslanika da uradi Zakon o ministarstvima? Zakon o oružju i municiji posle tragedije u Velikoj Ivanči, mislite da je stavljen na dnevni red? Pogledali ga nisu. Pitajte poslanike vladajuće većine da li znaju koje smo predloge dali? Ne demantujem ja vas, vas život demantuje.

Idite sad u Topolu, idite u Vinču i kažite im – mi smo najbolja Vlada od dolaska Južnih Slovena na Balkan, nije bilo bolje Vlade, mi smo ti; a ovi će ljudi da otvore prazne novčanike i da pogledaju u svoje opustošene voćnjake i kazati tako je, vi ste najbolja Vlada. Nemojte to mene da ubeđujete, to njih da ubedite, jer znate u Danskoj se rekonstrukcija Vlade radila jedan dan. Došla je predsednica Vlade i kazala – dame i gospodo narodni poslanici, ovo su novi ministri, njih 12, sada na posao. Tako se radi rekonstrukcija Vlade u ozbiljnim zemljama. A to da mi sada licitiramo, da li hoćemo ili nećemo Ministarstvo ekologije i da li treba da bude 12, 15, 24, da li treba da postoji ministarstvo za voće, ili konzervirano voće. Posle ove tragedije u Topoli, kada je grad omlatio voće, ministarstvo za voće nam ne treba. Ali, treba da slušate Demokratsku stranku, pa da kažete u redu je izdvojićemo protivgradnu zaštitu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pa ćemo to dodeliti Ministarstvu poljoprivrede, pa će neko da se stara o protivgradnoj zaštiti, a nećemo građani Srbije da gledaju u nebo. Inače, u protivnom, da li da radite rekonstrukciju Vlade ili ne. Sva ova ministarstva koja ništa ne rade, stavite ministarstvo naučne fantastike, ili pet-šest ozbiljnijih što možda nešto pokušaju da rade, ili raspustite Vladu i kući. Ionako je Vlada pala, jer ovo stvarno nema nikakvog smisla. Kažete hoćete racionalnu Vladu. Da li da pitam da li će biti ministarstvo bez portfelja u toj racionalnoj vladi? Šta radi ministar bez portfelja u racionalnoj vladi, štedljivoj vladi. Dajte njemu protivgradnu zaštitu. Evo neka ministar bez portfelja bude nadležan za protivgradnu zaštitu, ako već nećemo da imamo Ministarstvo ekologije. Iako zadržavate ministarstvo bez portfelja, a nemate Ministarstvo ekologije i nemate Sektor za protivgradnu zaštitu, zašto ste uopšte obarali Vladu? Ovo što predstavljate rekonstrukciju vlade, u stvari je njen pad i toga ste svesni i vi i mi. Imam još da vam za kraj kažem samo jednu stvar, koju sam vam i danas kazao. Pokvareni automobil ne može sam sebi da menja rezervne delove. Rezervni su uglavnom gori od originalnih. Molim vas da mi vreme računate od ovlašćenog predstavnika.

Otprilike nam je poručeno šta mi to zadržavamo ovu Vladu, zbog čega mi koristimo svojih 55 minuta koje nam po Poslovniku pripada. Pa, gospodo, vi ste šest meseci državu držali pod ledom, nije se radilo, čekala se rekonstrukcija od danas do sutra. Kako je najavljena od marta, svake nedelje smo očekivali da ćemo dobiti nove ministre koji će početi nešto da rade. Složio bih se sa kolegama, ovi ministri koji odlaze, a i sama Vlada jeste najgora Vlada, ja ću se ograničiti, od 2000. godine, Vlada koja praktično i nije radila. Ako je od 13 meseci šest meseci vršena rekonstrukcija, onda o radu Vlade nema ni govora. Onda nam se govori o racionalnosti, kako mi danas dugo raspravljamo o pojedinim amandmanima, pa se priča desetak minuta o starima ličnim sečenju perčina i sličnim, rekao bih, stvarima koje su zaista za sve, sem za ovu Skupštinu. Ali, imaju veze avioni o kojima je gospodin Cvijan govorio sa rekonstrukcijom ove Vlade i te kako i sa zakonom o izmenama Zakona o ministarstvima i sa saobraćajem i sa odbranom i sa nekim drugim temama. Zašto? Pa, zbog toga što se tih milijardu dinara, kako kaže ovde vrlo decidno, Srbija je najpre imala nameru da nabavi 12 letelica, ali ipak, prema nekim navodima, kasnije je odlučeno da se kupi šest aviona i dva radarska sistema, za šta će trebati izdvojiti milijardu evra. U to je uključeno i održavanje ovih migova koji se kupuju. Gospodo, znate zbog čega to ima veze sa svim ovim ministarstvima? Za te pare, naravno, udobnije će biti novim pilotima, ali za te pare su se mogli rekonstruisati putevi, za te pare su se mogli napraviti toaleti u školama u kojima nema toaleta, za te pare su se mogli nabaviti lekovi, za te pare se moglo uraditi puno toga u nauci, pa ne bi Petnica bila pred zatvaranjem, pa ne bi naučnici odlazili u inostranstvo da rade, pa ne bi studenti odlazili u inostranstvo da rade, pa se vraćali kao ministri. Za tih milijardu dinara moglo se uložiti u ekologiju, pa Srbija ne bi tako izgledala, poštovani ministre, da Bački kanal zaudara kod Vrbasa. Nisam baš sasvim siguran da li ste Vrbas naveli slučajno ili namerno zbog toga što su tamo sledeći lokalni izbori, ali, tačno je, taj kanal smrdi. Da postoji ekološki dinar koji ide u pravu namenu, a ne onu koju odredi ministar finansija, onda taj kanal ne bi smrdeo, onda bi i drugi ekološki problemi bili sanirani. Dakle, vi ste se, umesto toga, odlučili u ovoj situaciji da kupite za milijardu evra vojnu opremu, odnosno avione. Gospodo, nije to prava procena. Ono što ja tražim, da ne bi nagađali o ovim avionima, ovo jeste zaista nešto što bi bilo za javnost bitno, da čujemo, odnosno da Narodna skupština bude upoznata koliko aviona će biti kupljeno, koliko radarskih sistema, kako će oni biti plaćeni, kada će biti plaćeni, da li je zato proveden postupak nabavke, odnosno da li smo imali mogućnost da nabavimo od više ponuđača te avione, da procenimo da li su ti avioni bili možda, o čemu se ovih dana spekuliše, odnosno vojni analitičari pričaju, namenjeni Siriji, pa pošto je uveden embargo za oružje za Siriju brže bolje smo ih mi kupili. Istini za volju, takvi avioni se više i ne proizvode. Dakle, to su pitanja na koja mi tražimo odgovore. To su pitanja na koja građani traže odgovore. Naravno da bi bolje bilo da smo od tih milijardu evra izdvojili nešto za protivgradne rakete, pa da danas grad nije uništio voćnjake, kao što je uništavao kada je bio grad ove sezone i na drugim područjima. Tih milijardu evra je bilo moguće uložiti mnogo racionalnije, naravno, ukoliko biste bili racionalna Vlada i ukoliko bismo imali racionalnu poziciju koja na telefonski poziv ili na nalog šefa ne uradi onako kako joj se kaže. Za mnoge stvari koje smo vam pričali pre 10, 12 meseci, vi sada shvatate da ste grešili. Vi sada dolazite do tih naših ideja kao vaših ideja, pa sada pričate – možda bi nam trebalo i Ministarstvo ekologije, ali nemamo za to dovoljne hrabrosti. Kakve hrabrosti? Imate 126 ruku, nadam se da ih imate i posle činjenice da URS nije sa vama, ali za taj zakon će glasati i DS, siguran sam i ostali iz opozicije. Budite malo ozbiljniji kada slušate poslanike opozicije. Ne likujemo mi nad time što vi povlačite loše poteze, nama je to žao.

Ne odlaze oni sada zbog nas, sada ste valjda vi u Vladi. Zaista, čak i kada poslanici iz moje poslaničke grupe govore o vremenu od pre pet godina, ukazujem da nije vreme da sada o tome pričamo. Imamo naredni period o kome moramo razgovarati zajedno, da donosimo rešenja zajedno, a ne da pričamo o tome kako je radila Vlada pre 15 ili 20 godina. Govorimo o sadašnjoj trenutnoj situaciji, o Srbiji kako sam je opisao pre neki dan, pa ste rekli da je kataklizmično. Jeste, kataklizmično i gore od toga i u zdravstvu, i u školstvu, i u kulturi, i u informisanju, i u prosveti, i u nauci, i usaobraćaju, a o ekonomiji da ne govorimo. Gospodo, vrlo ozbiljne stvari su pred nama. Uozbiljite se. Shvatite nas ozbiljno.

Pažljivo sam slušao prethodnika koji je pomenuo moje prezime, pa zato imam pravo na repliku. Moram reći da mi se svidelo mnogo toga šta je rekao da se može uraditi za milijardu evra. Zašto pola toga niste ostvarili pre dve godine, samo me to zanima? Neću da idem ranije, pre dve godine, pre tri godine. Nemojte samo, molim vas, meni kasnije odgovarati o onim klasičnim, ko je nosio bedž ili neku majicu. Nisam nosio ni bedž, ni majicu, kao i 90% poslaničke grupe današnje SNS. U ta vremena sam pisao knjige o harmonizacije našeg domaćeg prava sa pravom EU. Da, mnogo toga može sa milijardu evra. Mogla je to i prethodna Vlada, pa nije. Prvo se izjavi kako je sigurno, a građani ovo gledaju, da je uloženo milijardu evra u avione. Ponavljam, za milijardu evra se evo sada danas preko interneta može kupiti, ako dobro računam, 90 i nešto migova. To je sa popustima i sve ostalo. Dakle, prvo se izjavi da je toliko potrošeno, a onda se kaže – očekujemo zvanične podatke. Pa ne može, ili jedno ili drugo. Doći će ministar odbrane u ostavci, nikakav problem. Siguran sam da će dati neke tačne podatke, ali zaista hajde da više ne baratamo ovde napamet određenim ciframa i da čitamo izveštaje koje ne znam odakle dolaze – da li iz „Alan Forda“, „Mikijevog Zabavnika“ ili nešto slično.

Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, voleo bih da bar kad se moje kolege poslanici javljaju bar da govore koliko-toliko istinu, bar da se trude. Ako nešto ne znaju, ne moraju o tome ni da govore. Naime, reč je o tome da je ova vlada najgora. Inače, ta vlada je smirila kurs dinara i danas je manji za četiri dinara evro, nego što je to bilo prošle godine u ovo vreme. Ista ova Vlada je smirila inflaciju koju smo zatekli i sada je jednocifrena na nivou 8,8% sa tendencijom daljeg pada. Ova Vlada, koliko god da se vi upinjali, smanjuje zaduženost zemlje, ali čak i da se dinar ne zadužimo da bismo vraćali kredite zaduženost bi rasla zbog dospelih kamata čak do 60% bruto proizvoda. Za to nas ne možete da optužite. To su stvarno skromni rezultati, sa njima ne možemo da budemo zadovoljni, ali narodni poslanici koji su podržavali prethodnu Vladu treba sebi da postave pitanje zašto su podržavali takvu vladu koja je imala sasvim suprotne i potpuno neuspešne rezultate u proteklom periodu. Pitanje zajedno da radimo, slažem se ali, verujte, malo imamo straha u iskrenost vaših namera, imajući u vidu kako ste se ponašali prema državi, prema budžetu i prema građanima Srbije. Što se tiče saobraćajne infrastrukture, danas se bolje i više gradi nego ranije, ali ni sa tim nismo zadovoljni, tražićemo da bude još više. Kada su u pitanju ti čuveni avioni MiG-29 i M-2… (Predsedavajuća: Vreme.) Završavam. … jedan na međunarodnoj berzi košta od 24,5 do 27 miliona dolara, što je negde oko 20 miliona evra. Tako da, nemojte više tu priču da pričate. Da vas podsetim da je i vaš ministar odbrane vrlo rado voleo da se slika u avionima, da leti njima. Da vam kažem, za podatak, na poslednjem aero mitingu, koji je on organizovao, morali su da produžavaju resurse na avionima. Znate zašto? Za gume. Naši piloti nisu imali ni gume na kojima će da lete avioni. Izvolite. Na primer da sam rekao da smetamo Vladi, da neko iz opozicije smeta Vladi da vodi Srbiju brže u EU, ne, nijednog trenutka ja to nisam rekao. Gospodin Veselinović je recimo o tome govorio. Rekao sam da je parlament neefikasan, da je ovaj rad poslednja dva dana, po meni, loša slika parlamenta Srbije i da je Srbiji i građanima Srbije potreban mnogo efikasniji parlament da bismo radili posao koji nas čeka u procesu evropskih integracija. Oko aviona su već moje kolege rekle, ali isto tako bih napomenuo da nisu u pitanju radarski sistemi, nego radarsko-raketni sistemi kombinacija i da je imalo sreće i da smo bili malo pametniji da smo ih imali 1999. godine, teško da bismo imali onu štetu koju smo doživeli 1999. godine. Tako je da je neodgovorno da slušamo od nekoga, ko je kao stranka od 2000. na ovamo u šest vlada imao tri predsednika Vlade i u jednoj, u kojoj nije imao predsednika Vlade, većinu. Znači, da nas pita zašto nema toaleta u školama? Zašto se ne ulaže u nauku, zašto nisu napravljeni putevi? Demokratska stranka je vladala Srbijom 15 godina. Zato nema i zato je Vlada Mirka Cvetkovića bila najgora Vlada, ne u poslednjih 15 godina, nego u istoriji Srbije. Zahvaljujem. Dakle, ni meni nije jasno kako ćete potrošiti milijardu evra za kupovinu šest aviona ako oni koštaju 20 miliona evra, kao što mi nije jasno kako ste hotel braći iz Emirata prodali za 30% vrednosti cene? Mnoge stvari mi nisu jasne, vezane za odluke vladajuće koalicije, pa vas molim da nam pojasnite. Ne tvrdim da su pare uplaćene. Vest sa sastanka iz maja prvog potpredsednika Vlade sa ruskim zvaničnicima jeste ova koju sam pročitao. Molim vas dajte nam objašnjenja. Dajte nam objašnjenja i za sva ona obećanja koja ste nam ranije davali, da će nivo aflatoksina biti smanjen za 15 dana, pa nije smanjen ni za deset meseci. O vašoj efikasnosti gospodo govore sledeće činjenice. Narodna skupština Republike Srbije nije radila ceo januar do skoro polovine februara, nije radila od 15. marta do 1. maja u jeku, da kažem, sezone kada je parlament trebao da radi, punih 45 dana. Nije radila od 16. jula do 26. avgusta. Govorim samo za ovu godinu. Dakle, vi ste neefikasna vlast. Mi smo u odnosu na ovaj parlament bili primer parlamenta koji radi, donosi zakone, ali u vlada u odnosu na vašu Vladu, jer postigla cilj koji vi ne može dosegnuti. Istina, vi imate vrlo veliku sklonost da medijski kroz ružičaste naočare predstavite da belo i ono što je crno, ali nažalost tome je došao kraj, nažalost za vas, zbog toga što su građani to prepoznali. Pravo na repliku će imati samo gospodinu Babić.

Ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srbije je radio svakog meseca u proteklih 13 meseci. Od zasnivanja i od izglasavanja Vlade Republike Srbije radio je svakog meseca. Možda sam od retkih, ali je razumem.

Znate šest puta 20 je 120 miliona, ali kada su tu preprodavci, pa provizije, pa za ovaj račun, pa za onaj račun, pa za ministra, pa za pomoćnika, pa za ovo, pa za ono, dođe se do milijardu evra, ali samo što je to dug države u režiji DS, a dobijena vrednost ovolika.

Član 107 - dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim, predsedavajuća, da ste morali da reagujete kada je ovde izrečena jedna velika neistina. I dalje tvrdim da se urušava dostojanstvo Narodne skupštine i da se urušava integritet Narodne skupštine od strane neozbiljnih poslanika koji govore stvari koje nisu tačne. Januar 22, 23, 24, 28, 29, 30 – rađeno.

Juli, 25. je bio dan za glasanje, skoro ceo juli je rađen. Ovde je rečeno da nije rađeno. To što neko ne zna kada dolazi na posao koji su mu građani poverili i šta tu radi, to nije problem nas. Ali, ne sme se dozvoliti da se na takav način urušava parlament kao najvažnija institucija u zemlji koja, ponavljam, ima mnogo posla u narednom periodu i mora da bude efikasniji i mora bolje da radi u interesu građana da bismo što pre bili deo EU, za koju se, koliko znam, svi ovde zalažemo, osim možda jedne partije. Zahvaljujem.

Potom sam se prijavio. Normalno, dugo traje, pa se smenjuju sekretar, zamenik, pa se zaturi redosled.

Sada dozvoljavate replike. Ne tražim da se o tome glasa, ali molim vas, iskoristite svoje pravo.

Da li onaj ko tvrdi da Narodna skupština nije radila nekog meseca? Hajdete molim vas, pa Narodna skupština radi 365 dana u godini. Ako ne znate šta je koji termin, razumem da ćete u žaru političke borbe pogrešiti, ali da vam se na to odgovara da je radila jer toliko košta ili ovo je datum kada je bilo zasedanje, molim vas. Razumem da je sve to deo političke borbe, ali sve to košta. Sada smo u situaciji da danas ovde pružimo onima koji gledaju, a ja ih podsećam, u 20,45 časova imate utakmicu, u 19,00 časova ste imali „Slagalicu“, mogli ste nešto da naučite. (Predsedavajuća: Vreme.) Završavam. Potom su bile vesti, a ovo ovde što se raspravlja je nametanje lažne dileme. Gde god postoje samo dve dileme, kao što smo slušali dva sata – ili hrast ili ljudski životi, znajte da neko hoće da vas prevari. Ne postoje dve dileme. Postoje mnoga rešenja od strane onih koji znaju i ovde ima mnogo poslanika iz svih poslaničkih grupa koji su spremni da govore o rešenjima koja će pomoći i prilikom ovakvog tehničkog zakona o izmeni zakona.

Zaista, uz svo strpljenje i razumevanje i ulazak u ovu raspravu je ispod svakog nivoa po ko zna koji put. Imamo dve molbe ili pouke, kako hoćete. Prvo, neka gospodin Babić hitno, ako može da potrči, ode u tužilaštvo i odnose spisak svih članova DS da bi nas odmah ujutru sve pohapsili. Dokle mislite vi kao predsedavajuća da tolerišete ove prizemne, prostačke pokušaje kriminalizacije jedne partije? Ako smo kriminalci, gospodo, uhapsite nas. To nam govori predstavnik stranke koja je uspela za godinu dana vlasti da uđe toliko duboko u kriminal, što će se tek videti da je to stravično i to nam kaže predstavnik vlasti, priča o štednji i trošenju javnih para.

Da nije možda u San Antoniu, u Teksasu, o državnim parama uči engleski? Što to ne izađete pa kažete ovde? Ispod svakog nivoa. Garantujem vam, taj isti Aleksandar Vučić koga prizivate bi sigurno, pošto znam da ima dovoljno znanja i političkog iskustva, vam savetovao, pošto ste vlast, pustite opoziciju da radi svoj posao, a vama ako se ne sviđa, budite odgovorna vlast, istrpite kritiku ili odgovorite argumentovano. Ako ne, ćutite da završimo ovaj zakon. Ne, nego vi nama sada prebacujete što mi radimo svoj posao, a vi kao predsedavajuća to dozvoljavate, da nama gospodin Šormaz širi ruke šta mi pričamo ovde. Ne, nego ćemo da ćutimo, da jedemo zelene jabuke. Opet ću vam kao pravniku, mada se gospodin Stefanović nije legitimisao sa svojom stručnom spremom, reći i poručiti da je ćutanje o znanju da je neko krivično delo učinjeno takođe krivično delo. Sada je izrečeno da je SNS napravila i učinila toliko kriminala u proteklih godinu dana i imate saznanja za to. Zašto ćutite? Ista ona poruka koja je poslata meni, ja je kao u stonom tenisu vraćam kolegi. Zašto to on ne učini ako ima saznanja i ako je to istina? Ali, od ove Skupštine nikada SNS neće napraviti sudnicu, niti smo advokati, niti smo tužioci, niti smo sudije, niti za tako nešto imamo prava, niti je to Ustavom predviđeno. Ono što morate da znate je da kada vam uvažene kolege iz poslaničke grupe SNS tako lepo argumentuju da ti avioni koštaju po 20 miliona evra jedan, a onda vaši narodni poslanici kao naučeni, kao papagaji ceo dan ponavljaju da je to milijardu evra. Šta je to drugo nego računica i tablica množenja DS u prethodnih 12 godina? Nemojte to da spočitavate meni. To uvaženi kolega Stefanović treba da spočitava svojim narodnim poslanicima koji tvrde tako i kažu da je to izlaganje. Plašim se da od tog izlaganja ostaje ono drugo kada mu oduzmete prva dva slova i da je to jedina suština tog izlaganja bez prva dva slova. Pošto smo se potpuno udaljili od teme, već dosta vremena govorimo o stvarima koje uopšte nisu na dnevnom redu ove sednice, odgovorna sam za ono što se dešava na sednici i u tom smislu nastavićemo da govorimo o amandmanima.

Poslovnika, zato što je svaki narodni poslanik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, zato što je moj kolega iz DS počeo da priča stvari koje ne bi trebalo da se pričaju u Skupštini, pogotovo kada su u pitanju hapšenja ne pojedinih članova, nego celokupnog članstva jedne političke stranke. Mislim da smo sa tom pričom završili i da više niko zbog slobode misli i govora ne može i ne sme da bude hapšen, pogotovo što je i sadašnji predsednik Republike Srbije baš zbog slobode misli i govora bio hapšen i odležao u zatvoru. Tako da, zbog toga ne morate da se sekirate. Svaka vlast, pa i ova je odgovorna da se zakoni sprovode.

Taman posla da se neke takve stvari dešavaju. Problem jeste ovde i zašto se baca sumnja da je mnogo stvari prećutkivano zato što mnogo od svega ovoga što je moj kolega Babić čitao u prepodnevnom zasedanju oko izveštaja Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal jeste to da je veliki broj istraga koje se sada sprovode bio započet i u vreme vaše Vlade, a onda je bez ikakvog valjanog pravnog razloga zaustavljen i stavljen u fioku. Nismo mi izmislili vruću vodu. Samo smo predmete izvadili iz fioke koji su bili zaustavljeni i nastavili njihovo dalje procesuiranje u onom istom sastavu pravosudnih i tužilačkih organa koje smo zatekli prošle godine u ovo vreme. Bojan Đurić, po Poslovniku. Iako poštujem što ste probali da prekinete ovu raspravu, ja još jednom moram da tražim reč, članovi 106. i 107. Mislio sam da smo se dogovorili pre dva dana ovde sa ministrom kako se odnosimo prema pravosudnom sistemu, da neko, ako tvrdi da ima saznanja o nekom krivičnom delu, da je dužan da pokrene postupak, pa gospodin Babić govori o tome kako se ugrađivalo u cene, neka druga partija mu odgovara. Molim vas, sada ste dopustili gospodinu Arsiću da kaže sledeću rečenicu – mi smo izvadili predmete iz fijoke. Izvinite, jel gospodin Arsić tužilac u ovoj zemlji, jel on policajac? Šta to znači „mi“ Jel to dopušteno, gospodine Selakoviću, u našem pravnom poretku? Verujem da vi ne znate ništa o tome da su se vadili predmeti iz fijoke, iako ste ministar pravde i ne treba da znate. Takođe smatram da je besmislena rasprava, čitanje datuma kada je parlament radio, kada nije radio. Apelujem i na to, gospođo Kovač, što ste vi ovde čitavog dana sedeli u klupi i čekali da govorite o svom amandmanu i svi smo pomalo preterivali u korišćenju poslovnika i replika, ali sada je već kraj dana. Ima još dosta važnih amandmana. LDP je važan amandman koji smo podneli, koji se tiče predloženog modela smanjenja administracije. Bojim se da do tog amandmana nećemo doći ako nastavimo sada da pričamo o robijaškim danima Tomislava Nikolića iz Gnjilana 1995. godine. To zaista više nema nikakve veze sa 2013. godinom. Gospodin Nikolić je samo u međuvremenu, tako on kaže, odustao od te politike. Ne vidim razlog zbog čega gospodin Arsić ponovo pokreće tu temu.

Poslovnika. Meni ne date pravo na repliku, a direktno sam pomenut od strane gospodina Stefanovića i izrečena je neistina o nečemu što sam ja govorio. Mislim da vi na taj način kršite član 27. Poslovnika i tražiću da se Skupština o tome izjasni u danu za glasanje, ali vas molim da mi date pravo na repliku, neću govoriti ni dva minuta, da bismo svi bili valjda ravnopravni u parlamentu. Mogu li da vam odgovorim, ako ste završili? Dakle, ne radi se o aršinu, da ja nekome dajem pravo na repliku. Radi se o primeni člana 104. Poslovnika Narodne Skupštine. Predsedavajući odlučuje o pravu na repliku. Izgubili smo poslednjih pola sata i nešto više u replikama zato što smo se baš udaljiliod teme, tema je vrlo važna, sedimo od 12,00 sati ovde. Dakle, omogućimo i narodnim poslanicima koji su predlagači amandmana da govore o svojim amandmanima. Najlepše vas molim.

Uz moje izvinjenje vama i gospodinu Šormazu, mislim da je povređen član 27, član 106. i član 107, isti osnov, pošto sam i ja pomenut po imenu, pa mi niste dali repliku, ali razumem vaše objašnjenje i prihvatam ga, s tim što moram da ukažem zbog povrede druga dva člana da je nejasno zbog čega se izaziva ovakav gnev i ovakva reakcija kada neko od poslanika iznese podatak koji je dostupan bio više dana u štampi. Možete da kažete da je netačan. Šta više, možete da dokažete da je netačan i ja to prihvatam, ali ne razumem ovakvu uzrujanost i ovako snažne reakcije sa vaše strane. Uostalom, zar niste navikli, vi upravo, da preko vaših novina se hapse ljudi? Onda vam to ne smeta.

Ta stvar je izazvala, gospođo predsedavajuća, najveću polemiku, potpuno nepotrebno. Neko je izneo podatak koji je svima dostupan i onda to smeta. Zašto vam ne smeta kad hapse tolike ljude preko novina? Onda kažete – to piše u novinama. Dakle, ogradite se i od toga. Ne tvrdimo mi da je ovo 100% istina i vi ste nam rekli da nije istina. Zašto onda uopšte polemišemo dalje? Vi kažete da nije, mi kažemo – evo, ljudi, ovo smo pročitali. Hvala. Gospodine Arsiću, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pošto po Poslovniku ja ne mogu direktno da se obratim kolegi Đuriću, ja ću da zamolim predsedavajućeg da on u moje ime prenese moje izvinjenje što sam se pogrešno izrazio, nije mi to bila želja, niti da svojatam državne organe. Prikladnija rečenica bi bila da mi pokušavamo da stvorimo ambijent, da pravosudni, tužilački i drugi državni organi rade svoj posao, da nećemo da vršimo pritisak, kako od strane zakonodavne, tako ni od strane izvršne vlasti prema tim organima i da zaustavljamo predmete koji se procesuiraju u skladu sa zakonom i Ustavom. Ja se stvarno kolegi Đuriću izvinjavam zbog tog lapsusa koji sam imao. Hvala. Izvolite. Mislim da ovaj amandman kolege Karića je vrlo interesantan. Žao mi je što ga ne mogu podržati, ali gospodin Karić je u nekoliko navrata u ovoj skupštini, ispred Zelenih, zaista govorio o zaštiti i unapređivanju čovekove okoline vrlo afirmativno i bolje bi bilo da smo o takvim stvarima danas govorili čitavo vreme, a ne o drugim stvarima koje se uopšte ne tiču Zakona o ministarstvima. Vodio sam evidenciju, bio sam čitavo vreme, kako ste videli, na Skupštini. Samo da kažem, van ovog zakona je spomenut predsednik države 42 puta, 44 puta prvi potpredsednik Vlade bez ikakvog konteksta vezano za Zakon o ministarstvima. Znate šta, neću da govorim o tome. Dozvolite sad o ovom amandmanu. Zaista podržavam gospodina Karića, kada je govorio da budućnost neće nama biti baš tako laka, odnosno biće nam turobna ukoliko ne vodimo računa o zaštiti i unapređivanju čovekove okoline. To znamo svi, to zna čitav svet. Zato je zaštita i unapređivanje čovekove okoline stvar ne samo jednog ministarstva, nego mnogih ministarstava. Spomenuću jedno ministarstvo koje je vrlo blisko, uzmimo da smo osnovali ministarstvo za zaštitu i unapređivanje čovekove okoline, a to je Ministarstvo prosvete i nauke. Danas je neko stidljivo to samo napomenuo. Zamislite, samo u jedan nastavni predmet, 70 časova godišnje, da samo dva časa posvetimo sadržajima čovekove okoline, u smislu vaspitanja naših budućih generacija, jer onda ne bi imali bilborde – Očistimo Srbiju, nego bi možda bilo bolje da smo imali – ne prljajmo Srbiju, ne zagađujmo Srbiju. Mi se zaista bavimo uvek posledicama, a ne uzrocima. Zaista mislim da nije korektno trošiti sredstva koja su namenjena zaštiti i unapređivanju čovekove okoline. Znate da ja nisam čovek koji napamet priča. Dozvolite za kraj, vezano za ovu zaštitu, da citiram dva citata. Prvi je gospodina Dinkića 21. i 22. septembra 2012. godine u ovoj Skupštini: „Dulić je Fondu za zaštitu životne sredine nenamenski koristio sredstva za predizbornu kampanju DS za subvencionisanje firmi koje uvoze akumulatore i otpadne gume da bi ih reciklirao.“ Drugi citat državnog revizora. Nemam običaj štampu da citiram, nego državna institucija, jer ne verujem ni štampi, ni sam sebi ne verujem. Verujem državnim institucijama, nemamo kom drugom. Citiram državnog revizora, koji je rekao u izveštaju za 2002. godinu za zaštitu i unapređivanje čovekove okoline „da su plakati i bilbordi sa porukama „Očistimo Srbiju“, koštali više od pola miliona eura, koliko je plaćeno i za oglašavanje u jednom dnevnom listu“, završen citat. Verovatno znate u kom listu. Naknadno je utvrđeno da je fond, odnosno to ministarstvo, plaćalo čak izdržavanje lavova na Paliću, o čemu je bilo ovde reči. Da smo upotrebili u ovo, što je neko rekao, u ve ce poljske, pa da izgradimo po školama, da smo u lekove upotrebili, da smo u afirmaciju vaspitnog dela po školama upotrebili u zaštitu i u unapređivanje čovekove okoline, ne bi imali ovako prljave ulice u gradu Beogradu. Znate, dosta su prljave. To mi koji peške idemo svaki dan, mi to dobro vidimo, itd. Dakle, zalažemo se u buduće, u bliskoj budućnosti, da eventualno razmišljamo i o posebnom ministarstvu ali ona neće samo rešiti. Mene čudi da Ministarstvo prosvete nije provodilo akciju kroz sve nastavne predmete. Dovoljno je dva časa od 70, ako je dva časa sedmično, 70 u godini, da dva časa svaki nastavni predmet posveti zaštiti i unapređivanju čovekove okoline, u smislu vaspitanja naših budućih generacija. Tako ćemo dobiti čistije gradove. Još jedanput kažem, kolega Karić zaista u ovoj Skupštini to afirmiše. Žao mi je što ne mogu podržati posebno ministarstvo, jer ono neće rešiti to, nego sadržaj, a sadržaji se prepliću kroz mnoga ministarstva i kroz mnoge subjekte, počevši od nas samih. Na kraju, danas smo ovde čuli, moram završiti sa ovom rečenicom, mnoge stvari, mnoge neistine. Ko je koliko kriv? Zna se tačno ko je koliko, bivša Vlada koliko i ova Vlada. Imaćete priliku to reći kod rekonstrukcije Vlade. Ali, gospodo, dozvolite da vam kažem, malo je što ste uništili našu sadašnjost i što ste mnogim generacijama oteli budućnost, a hteli ste, da ste ostali na vlasti, uništiti i srpsko nasleđe. Vidite, to vam građani Srbije nisu dozvolili, na našu sreću. Hvala. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Riza Halimi. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, moj amandman je bio drugi po redu, nakon osam i po sati sam konačno stigao na red. Teško je doći do reči, a kamoli nešto uraditi za moje glasače.

Odbijeno je, sa obrazloženjem i tim kriterijumom racionalnosti poput ovoga što je bilo i sa ministarstvom za ekologiju. Čudi me, ministar par puta govori o dosta ministarstava, a ovde su samo dva predložena amandmanima, ništa više. Čak je ministarstvo ekologije predloženo samo da se odvoji od postojećeg, a novo je samo ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koja je u Vladi 2008. godine ovde funkcionisala. Moje iskustvo ukazuje da je i pored primedbi u to vreme, da je ministarstvo daleko bilo uspešnije od kancelarije koja je i ranije postojala i koja je sada ponovo vraćena. Po meni, osnovno je pitanje, ne ulazim u logiku koju sada parlamentarna većina sada koristi i šta je za parlamentarnu većinu prioritet i kako će ovim zakonom ministarstvo regulisati njeno upravljanje. Međutim, po meni je suštinsko da li ima ozbiljnog pristupa za rešavanje problematike koje je bilo i ranije i koje je trebalo na osnovu mog predloga da se obuhvati ministarstvom za ljudska i manjinska prava? Ovih dana imam ovde izjavu direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Šta ona kaže? Ocene međunarodne zajednice, kada su u pitanju ljudska i manjinska prava, su pozitivne, a da će obaveza naše zemlje u pregovaračkom procesu sa EU biti da pruži garancije da je obezbeđena puna primena zakonskih rešenja. Ovde je suštinsko pitanje. Ima dosta tih dobrih zakonskih rešenja. Napravljen je i Nacionalni savet. Koliko se on u praksi primenjuje? Ministarstvo prosvete direktno opstrujiše, ne samo Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nego i odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kada su u pitanju kompetencije Nacionalnog saveta u pogledu upravljanja školama. O tome sam govorio prekjuče kada je u načelu bila diskusija. Idemo dalje, postavljam sad pitanje ministru pravde – Zašto u Preševu, Bujanovcu, Preševskoj dolini nivo učešća Albanaca u pravosudnim institucijama je bila daleko niža nego 70-ih, 80-ih godina prošlog veka? Tada je u Preševu skoro bila rešena proporcionalno učešće Albanaca, bar u tom prvostepenom sudu, opštinskom i bivšem organu za prekršaje. Trenutno opštinski sudovi koji su sada sudske jedinice u okviru Osnovnog suda u Vranju svedeni su samo na tri sudije Albanaca od preko 50 koliko ima ovaj sud. Da ne govorimo o Višem sudu u Vranju, da ne govorimo o Apelacionom sudu gde nema ne sudija, nego i prevodioca. Sad postavljam pitanje – Zakonom je predviđeno, a zašto se ne ostvaruje?

Ovako ne može, kako može da se popravi etnička struktura i da ne govorimo jer to je samo san da bude proporcionalna u pravosudnim organima i niz drugih državnih organa. Ako i dalje se nastavi ovakav pristup i Vlade i drugih državnih organa. Dalje, zakonom je lepo i Ustavom regulisano pravo na upotrebu jezika manjina. Od kada znam za izbore uvek su u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, bili i na albanskom birački spiskovi. Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku predviđeno je to pravo ali na poslednjim izborima smo imali glasače samo na ćiriličnom pismu. Zbog čega su drastično oštećeni ti izbori? Vi možete da se varate sa tim što je OEBS dao. Nisu bili normalni ti izbori u Preševu i Bujanovcu i u Medveđi. Jer, u toku jednog sata od tih 12 koliko se glasalo bilo je po desetak njih koji su se vraćali i nisu mogli da nađu sebe u tim biračkim spiskovima jer su im bila deformisana imena. Zbog niza oznaka koji ni oni koji znaju ćirilicu nisu mogli da dešifruju, dva iks, tri iks ili nešto slično. Kažem da su totalno nezakonito učinjeni nenormalni izbori poslednji u Preševu, a da ne govorim o tome da u toku izborne ćutnje bilo intervencija žandarmerije i da su hapšeni odbornički kandidati.

To je po meni suština. Da li će biti ministarstva ili ne, to je vaša procena, ali kako ćete rešiti ovu ozbiljnu materiju, ozbiljnu problematiku, o tome treba da se stara ova Vlada. Hvala. Narodni poslanik Aleksandar Senić podneo je amandman kojim predlaže dodavanje novog člana 1a. Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman. Odbačeni amandmani prema članu 163. stav 4. Poslovnika ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović. Da li neko želi reč? Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman se odnosi na član 2. koji je u skladu sa amandmanom na član 1. koji sam podneo, a tiče se izmena predloga postojećeg, koji je došao od Vlade o Zakonu o ministarstvima. Smatram da ovaj amandman pokušava da ispravi političku nedoslednost, kada se radi o Ministarstvu finansija i privrede. U prepodnevnoj raspravi postavio sam više pitanja i analizirao sam na koji način Vlada misli da sprovodi tu najavljenu novu ekonomsku politiku, političke reforme u tom smislu i čini mi se da tu nema puno izgleda da će u tome uspeti i nema puno izgleda će šta i pokušati u tom smislu. Zašto ovo kažem? Zato što pominjao sam to već ste 2011. godine govorili i skupljali potpise građana, govorili ste o tome kako ćete svesti broj ministarstava na 12, onda ste u 2012. godini u Zakonu o ministarstvima objedinili Ministarstvo ekonomije, odnosno privrede i finansija, govoreći da se na taj način vrše uštede. Danas imamo povećanje broja ministarstava. Danas govorite kako to neće dodatno koštati građane Srbije i kako će to doprineti kvalitetnijem radu Vlade u smislu poboljšanja ekonomske situacije u Srbiji. Mislim da je poruka koju time šaljete, poruka da je u političke svrhe sve dozvoljeno, da možete izbaciti Mlađana Dinkića, smeniti ga, razdvojiti ove dve funkcije jednog ministarstva na dva dela, kako bi dva funkcionera Srpske napredne stranke zauzeli mesta u toj rekonstruisanoj Vladi. Potpuno je jasno da je ta rekonstrukcija Vlade jedna obična farsa. Da je farsa govori i stanje u ekonomiji, način na koji se ta Vlada, jer nije samo Mlađan Dinkić donosio odluke bitne za ekonomski život u Srbiji, niti odluke o budžetu i rebalansu, niti o setu poreskih zakona. Govori, recimo nivo investicija koji je najmanji u Evropi, manje imamo investicija stranih nego Albanija, manje nego Crna Gora, Bosna i Hercegovina. To je poražavajuće. Ovakvim predlogom mi ne mislimo da ćete vi doneti poboljšanje. Gospodine ministre, pomenuli ste malopre ministarstvo o populacionoj politici. Govorili ste kako je to vrlo jedan dobar predlog, da treba da postoji da se brine o populacionoj politici, da je to moguće. Ekonomske mere koje ste vi sprovodili u prethodnih godinu dana rade potpuno suprotno od toga da podrže pozitivnu populacionu politiku. Znate li vi koliko je poskupela hrana u Srbiji za godinu dana? Da li znate gospodine ministre da po sedam meseci deca ne primaju vakcine? To je nešto što zahteva ozbiljna populaciona politika, a ne pristup da treba osnovati još jedno ministarstvo. Tome da se građani Srbije, a i mi iz Demokratske stranke plašimo vaše nestručnosti i kako ćete vi kada budete imali dva ministarstva od ovog jednog velikog, kako ćete donositi ekonomske mere? Ta naša strahovanja najbolje potvrđuje današnja objava savetnika predsednika Republike, koji se hvali time da će izvoz „Fijata“ od milijardu i po u zadnjoj godini doprineti da Srbija ima prihode od PDV od 13 miliona dinara. To je zaista nečuvena izjava, za nekog ko se ne bavi ekonomijom i privredom, zaista, mislim da savetnik predsednika ne sme da izgovori takvu, ne mogu ni da kvalifikuje, takvu izjavu. Još jednom pozivam vas da budete politički dosledni i da prihvatite ove amandmane koji se tiču Ministarstva privrede i finansija, jer to što ćete razdvojiti Ministarstvo Mlađana Dinkića i njega izbaciti iz Vlade, postaviti ga za savetnika za Ujedinjene Arapske Emirate nije dovoljno da se situacija ekonomska u Srbiji popravi. Dame i gospodo narodni poslanici, pa kad je već reč o doslednosti, hajde budite dosledni pa recite u kom kontekstu sam pomenuo populacionu politiku, kao resor. Rekao sam, ako izdvajamo neku oblast, po njenom značaju za jedno društvo i jednu državu i da značaj te oblasti je takav, kao što je zaštita životne sredine, što nikako ne sporim, da mu treba dati jedan poseban resor. Postavio sam pitanje – da li imamo većih problema trenutno od problema depopulacije Srbije. I to nije problem koji traje godinu dana, koji traje dve godine, to je problem koji traje gotovo tri decenije. To je problem koji postoji. Onda na to još dirnuti slušaocima u srce pa reći koliko nema vakcina za decu u Srbiji. Znate na tu konstataciju ja mogu da odgovorim kontra argumentom. Koliko dugo do ovih poslednjih godinu dana Institut „Torlak“, uopšte više nije proizvodio vakcine. Koliko mi je poznato, u ovih prethodnih, ne 12 meseci, trebalo je vremena da se pokrene proizvodnja je ponovo posle više godina ta proizvodnja u Srbiji pokrenuta. Torlak“ je u tom periodu ostvario čak i dobit, a do tada je nekome bilo u interesu, pretpostavljam, verovatno, da on u potpunosti prestane sa radom i proda se bud zašto, kao što se desilo sa mnogim institutima sa mnogim zavodima u jednom dugom prethodnom periodu. Ne sada, 12 meseci, pa u tih 12 meseci nijedno dete nije primilo vakcinu. To je kao ona priča sa mlekom. Gospodine ministre, ako vi tražite svaku reč da ponovim koju ste vi izgovorili, da citiram, hajde molim vas ono što sam ja izgovorio, nemojte vi da prevodite. Nisam rekao da nijedno dete nije primilo vakcinu, nego sam rekao da određene vrste vakcina ne mogu deca da prime već sedam meseci i to je istina. To nije bitno, nema nikakve veze sa „Torlakom“, a da li „Torlak“ ima veze ili ne, da li ima dobit, važno je da deca budu zdrava, da građani mogu da se leče. Sami ste svesni kakvo je stanje u Srbiji i nemojte nas da optužujete, jer mi te resore i resore ekonomije i finansija nismo vodili, vodili su ih vaši koalicioni partneri i sa njima o tome raspravljajte. Zaista mi nije jasan ovaj vaš odgovor. Ministar Selaković. Opet ste me pogrešno protumačili, ja sam pričao o kontekstu, dakle u kom kontekstu sam pominjao populacionu politiku. Mislim da sam bio apsolutno jasan i to lepo razjasnio. Nemam nameru nikoga da branim, ali koliko se sećam, u prethodnoj Vladi resor finansija je držala DS, a taj posao je obavljao Mirko Cvetković, bio je i ministar finansija i predsednik Vlade, vi me ispravite ako grešim. Resor privrede nije vodila DS i to odlično znate, kao što nije vodila ni resor zdravlja, ali nismo dozvoljavali koalicionim partnerima da se ovako nešto dešava sa lekovima i sa vakcinama. O tome vam govorim, vi ste stožer, vi ste odgovorni. Ako vi nama spočitavate da smo mi odgovorni bili za prošli period, vi ste sada odgovorni, više od svih ostalih. Narodna poslanica Vesna Rakonjac. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, drage kolege samo jedno obaveštenje što se tiče nestašice famoznih vakcina. Nestašica vakcina je nastala onog momenta kada su koordinatori svih zavoda za javno zdravlje bezuspešno pokušavali da na osnovu plana i programa dopru do direktora fonda koji je bio iz DS u to vreme, a bilo je vreme kampanje, predizborne kampanje. Ostala je nema i direktorka „Batuta“ instituta za javno zdravlje u to vreme. Nije mogao da bude raspisan tender i nije mogla da se obavi nabavka gotovo svih vakcina za vakcinaciju dece, od rođenja pa na dalje. Prema tome, volela bih da jednom završimo sa tom temom i sve potrebne informacije, znači koje su vam neophodne da bi ovde govorili istinito, potražite od vašeg direktora fonda koji je bio tada na funkciji i o situaciji koja se tada dešavala. Ovo što sada nema vakcina je samo posledica tog perioda, a mogu to i hronološki i pismenoj formi da vam dostavim od svih koordinatora za vakcinisanje svih zavoda za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije i u jednom periodu to je prevaziđeno tako što su uspešnom koordinacijom svih tih ljudi i nadčovečanskim naporima oni zavodi koji su imali višak vakcina dostavljali drugim zavodima. Međutim, u jednom periodu i te zalihe su potrošene i čekalo se na tender i na nabavku, o tome se radi. Molim vas da više ne zloupotrebljavate jako osetljivu temu, jer upravo je bilo ovako kako vam govorim. Hvala. Zaista ne znam, da li je moguće da ovo slušamo danas u Narodnoj skupštini, večeras? Jeste kasno, ali, zaista da neko tvrdi da godinu i po dana od izbora, da je DS kriva za nabavku vakcina to je neverovatna stvar ljudi, stvarno je neverovatno. Nestašice nije bilo pre godinu i po, dve, a danas ih ima i opet smo mi krivi. Hoćete li jednom uzeti nešto da radite ako neznate da radite, ako ste nestručni prepustite drugima. Podnesite ostavke, raspišite izbore, radite šta god treba samo pokušajte da dovedemo život u Srbiji u normalu. O tome se danas radi. Više vam niko ne veruje. To su kao dečije bajke to što vi govorite. Vesna Rakonjac, izvolite. Molim vas ovo nisu dečije bajke morate da poznajete sistem funkcionisanja nabavke lekova. Znači, na osnovu procena i potreba lekovi i vakcine se nabavljaju za jednu odgovornu ustanovu na godišnjem nivou i prave se planovi na godišnjem nivou. Ovo su bili planovi za 2012, 2013. godinu. Znači, polugodište, drugo polugodište 2012. i 2013. godine, upravo zbog kašnjenja posledično se dogodilo od novembra meseca nestašica vakcine o kojoj vam govorim, i to je tako i ako vi želite dodatne informacije obratite se Gradskom zavodu za javno zdravlje i drugi zavodima. Ja vas molim da prekinemo replike na ovu temu opet smo se udaljili od teme. Izvolite. Ovo je previše važno pitanje. Znači, u raspravi o amandmanima na Zakon o ministarstvima mi raspravljamo, slušajte sada ko je kada i iz čije stanke bio direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pa, doktorko Rakonjac ja mogu da imam razumevanja za vaše primedbe na prošli period, ali podsećam vas da je sada direktor fonda, ako ne krijete valjda fonda, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja funkcioner vaše stranke. Mislim da je bilo nenormalno da direktor fonda bude pripadnik, recimo, DS, u vreme kada su oni bili na vlasti, isto kao što mislim da je i danas nenormalno da neko ko je u organima političke stranke bude direktor fonda koji nije državni. Republički fond zdravstvenog osiguranja nije državni fond, njegovi vlasnici su oni koji plaćaju osiguranje i oni trebaju da imaju uticaja i na to ko će biti direktor i na to dali će biti vakcina, pošto nisam video da ste… (Predsedavajuća: Gospodine Đuriću, molim vas da se vratimo na temu.) Ne, vrlo je važno pitanje, inače mislim da je ozbiljan problem vakcinacije u Srbije to anticivilizacijsko ponašanje pre dve ili tri godine, kada su svi ovde plašili javnost i pričali kako su vakcine nepotrebne i kako je to samo osnov da se zaradi novac. Možda je bio osnov da se zaradi novac, ali time je zgaženo 50 ili 60 godina teške borbe za modernizaciju Srbije, za prihvatanje vakcinacije i iskorenjivanje najrazličitijih bolesti i to su koristile tadašnje opozicione stranke, između ostalog i SNS, a danas se ovde slušaju ili pričaju traktati sa jedne i s druge strane, čiji je direktor kriv? Ne želim da više postoji direktor fonda koji kaže – zvao sam predsednika moje stranke i tek onda smo odlučili da promenimo pravilnik Republičkog fonda. Mislim da to treba da radi Upravni odbor fonda u kome su neki normalni ljudi predstavnici osiguranika, baš me briga da li je iz DS ili iz SNS, ne bih voleo da bude ni iz LDP, mislim da je to strašno. Želim samo da kažem da ne trebamo zloupotrebljavati decu na ovakav način. Vakcinacija dece na ovakav način je klasična zloupotreba i govorila sam vam šta se događalo 2012. godine od marta do maja meseca sa nabavkom vakcina. Zašto je bilo to tako, informišite se tamo gde sam vas uputila. Hvala. Zahvaljujem na reći uvažena predsedavajuća, mada ste nekoliko puta pokušali da vratite uvažene kolege poslanike na temu, oni se tome nisu odazvali. Član 6. Poslovnika, čitava ova naša današnja rasprava o amandmanima liči na valcer. Krenemo da raspravimo dva amandmana, pa se onda vratimo na neku pobočnu temu. Da li je to hrast, da li je to ko je kriminalac, da li je to ko je nudio vakcine, ko je uskraćivao vakcine ili nešto treće, ja vas zaista molim kao predsedavajuću, molim i uvažene kolege, kako iz opozicije tako i iz pozicije da se vratimo na temu, da raspravimo strukturu buduće Vlade Republike Srbije, jer nam je to danas tema. Zakon o ministarstvima, amandmani na taj zakon, nacrt tog zakona, nikakva prepucavanja između pozicije i opozicije, nikakvi hrastovi, nikakve vakcine, nikakve kriminalizacije i građani koji ovo gledaju u nečemu što se zove „Prajm tajm“, žele da čuju odgovore i konstruktivne predloge. Ne bih više dužio, zahvaljujem na reči. Hvala. Samo povreda Poslovnika je u ovom konkretnom slučaju, Poslovnik ima ono što piše i ono što ne piše, što stalno govorim. On brani Ustav od prvog člana i Zakona o Narodnoj Skupštini, zdrav razum i poznavanje nečega što nije predmet toga pa ne mora da reguliše. Samo dobronamerno uputstvo, moram da odbranim valcer, valcer se igra drugačije, tango drugačije, madinga drugačije, sve je u redu. Hvala vam. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović i Radmila Gerov. Hvala vam gospođo potpredsednice. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih vas podsetila, za tri dana počinje školska godina. Srbija nema ministra prosvete, Srbija nema ministra poljoprivrede, a seljaci su na drumovima i najverovatnije će biti blokade zbog otkupne cene pšenice. Da ne pričam o privredi, da ne pričam o stanju u finansijama, Srbija nema još ni ministra privrede ni finansija. Predugo traje ova rekonstrukcija i najmanje je ova rasprava ovde u parlamentu problem, problem je u ono nekoliko meseci koliko se priča da će se uraditi rekonstrukcija, a možda je još veći problem to što je više od godinu dana jedna koalicija na vlasti koja očigledno nema kapacitete da tu vlast i upražnjava. Možda možemo da nađemo i nešto od kvaliteta, ali odgovornosti sigurno ne možemo da nađemo. Na kraju, kao rezultat tog mrcvarenja i te agonije višemesečne stiže u Skupštinu ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i mi treba kao poslanici da budemo zahvalni što je uopšte ovaj zakon stigao u proceduru i onda dobijemo jedno obrazloženje od dve rečenice. U te dve rečenice vi ste skoncentrisali svu argumentaciju zašto je potrebno da se promeni ovaj zakon o ministarstvima i u kom smislu mislite da ga promenite. Govorite nešto o novim idejama, o novim metodama, govorite o nekoj koncentraciji i specijalizaciji poslova iz različitih oblasti i onda uradite nešto sasvim suprotno kada, u stvari, ostajete pri onom osnovnom tekstu predloga zakona, ne usvajajući amandman poslanika LDP. Hvala. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Đurić i Kenan Hajdarević. Izvolite. Poštovana potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, član 2. Predloga zakona govori o nadležnostima novog Ministarstva finansija. Mi smo ovim amandmanom tražili da se iz nadležnosti Ministarstva finansija brišu reči: „harmonizacija i koordinacija finansijskog upravljanja“ Zato što mislimo da ovaj delokrug rada Ministarstva ne treba da bude vezan samo za Ministarstvo finansija. U članu 4. ovog predloga zakona kaže se da Ministarstvo privrede, između ostalog, bavi se poslovnim i finansijskim restrukturiranjem privrednih društava i drugih oblika poslovanja. Šta to znači kada prevedemo na naš jezik? Ministarstvo privrede treba do 30. juna 2014. godine da reši problem 170 preduzeća u restrukturiranju. Za to su potrebna neka sredstva, a Ministarstvo finansija treba da odredi koja su to sredstva i, što je najvažnije, da upravlja tim sredstvima. Šta ako dva ministra nemaju isto mišljenje o načinu rešavanja tih preduzeća u restrukturiranju? S druge strane, tri dana pričamo kako ova rekonstrukcija Vlade traje šest meseci. Gospodine Selakoviću, ono što mene više interesuje je kada će se završiti proces rekonstrukcije Vlade? Neće se završiti izborom Vlade ako poštujemo i slušamo ono što je govorio predsednik vaše partije, jer je govorio da rekonstrukcija Vlade znači promenu državnih sekretara, pomoćnika i direktora javnih preduzeća. Interesuje me na koji način mislite da promenite direktore javnih preduzeća, a da ne kršite Zakon o javnim preduzećima? Zar je moguće da vi koji ste činovnici države Srbije, treba da poštujete zakone, da znate zakone, možete da kažete da hoćete da menjate direktore javnih preduzeća ako ne ispunjavaju neke kriterijume? Kad već govorimo o kriterijuma, ono što me takođe interesuje, gospodine Selakoviću, je koji su kriterijumi bili da vaša partija, SNS, kaže da je nezadovoljna radom sa tri ministra? Znamo za gospodina Vučića koji su razlozi, ali koji su razlozi da ministar Knežević neće više biti ministar, da menjamo ministra sporta i da menjamo ministra kulture? Čuli smo da se ministar Knežević ne menja zbog afere vezano za aflatoksin. Koji su onda razlozi? Koji su to kriterijumi? Da li su to kriterijumi poznati ili su nepoznati? Ako su poznati, da li se ti kriterijumi primenjuju i za državne sekretare i za pomoćnike ministara? Na samom kraju, gospodine ministre, večeras ste govorili o strukturi Vlade, kako je to bilo u istoriji, kako bi trebalo i donekle bih mogao da se složim sa vama samo kada bi u narednih nekoliko dana vi učinili jednu stvar, a ta stvar se tiče oko budućeg ministra za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. Vi imate ministra bez portfelja koji je direktor Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. U čemu je razlika obima poslova tog ministra te kancelarije i Ministarstva za regionalni razvoj? Ako ste već govorili o racionalizaciji,zar nije bilo normalno da onaj koji se bavi nerazvijenim područjima možda bude novi ministar regionalnog razvoja ili možda nećemo imati tu kancelariju za regionalni razvoj nedovoljno razvijenih područja ili već kako se naziva?

Šta tačno podrazumevate vi i vaša Vlada pod poslovima državne uprave na harmonizaciji i koordinaciji finansijskog upravljanja u javnom sektoru? Šta podrazumevate pod javnim sektorom? Kako to Ministarstvo finansija sada ili kako će Ministarstvo finansija u budućnosti vršiti koordinaciju i harmonizaciju finansijskog upravljanja u tim delovima javnog sektora ili u tim delovima države? Kako će ministar finansija sprovoditi tu harmonizaciju, a onda dođe na Vladu na kojoj Vlada donese odluku da dâ kredit beskamatni za plaćanje dugova Fondu PIO, kao što se danas dogodilo sa „Simpom“ Uz svu argumentaciju o kojoj je govorio i gospodin Hajdarević, zbog čega smo i smatrali između ostalog da resori finansija i privrede treba da ostanu objedinjeni, onda bi možda ovakva formulacija imala malo više smisla. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na osnovu člana 157. stav 6. i člana 161. stav 1. Poslovnika, na član 2. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Vesna Kovač. Izvolite. Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, u ekspozeu Ivice Dačića, podnetog 27. jula, od svega što piše u ovoj knjižici jedino je tačno da je Srbija i dalje zemlja izneverenih očekivanja i propuštenih prilika. Sve ostalo ovde je samo spisak lepih želja i ništa od toga nije ostvareno. Što se tiče samog ovog amandmana, u članu 4. se kaže da Ministarstvo finansija, između ostalog, bavi se sprovođenjem programa finansiranih iz sredstava EU. Mi smo sredinom baš ovog meseca ostali baš bez deset miliona evra za poljoprivredu iz fondova EU koji bi trebalo da se iskoriste za povećanje konkurentnosti poljoprivrede i za ruralni razvoj zato što mi, kako se ovde kaže, nemamo sistem za upravljanje evropskim novcem. Kažu ljudi da nismo iskoristili ta sredstva upravo iz razloga što nismo mogli da zaposlimo ljude u Agenciji za plaćanje u Šapcu. S druge strane, krajem jula mesecaMinistarstvo finansija i privrede zapošljava 19 ljudi koji su trebali da se bave upravo ovim stvarima kojima se bavilo Ministarstvo finansija i privrede iz oblasti privlačenja sredstava iz EU, odnosno to su ljudi koji su trebali da rade jako stručne poslove, da poznaju propise koje regulišu upravljanje IPA fondovima, da poznaju propise vezane za javne nabavke po procedurama EU i da znaju engleski jezik. Pripravnici to rade, tako da ne znam koliko sada tih 19 ljudi nismo mogli da opredelimo za nešto drugo ili bar da uzmemo ovih 10 miliona dinara. Takođe, nalazim se u nedoumici, ako je ovo rekonstrukcija, dakle, nije potreban ekspoze i nećemo morati da slušamo jer se sve nastavlja kako je i bilo po programima dosadašnjih ministara i ministarstava, a ako se menja, onda ne znam zbog čega nismo vezali promenu tih ministara i promenu samih ministarstava, razdvajanje ili spajanje, itd. sa odlukom o budžetu? Odluka o budžetu je najvažnija odluka u jednoj državi prema kojoj treba da se upravlja i pravi plan npr. za 2014. godinu, tako da mi zaista ni to nije jasno zbog čega to nije povezano. Imamo sad neki vakum između odluke o budžetu ili nekog eventualnog budućeg rebalansa i uopšte planova. Ako smo menjali ministre, a oni neće do tada ništa novo raditi i neće imati neke nove planove i strategije, onda ne razumem zbog smo sve to radili. Takođe, ono što smo mi čuli u ekspozeu kada je ovde bio mandatar Ivica Dačić 27. jula prošle godine da su strateški prioriteti poljoprivreda, prehrambena industrija, energetika, infrastruktura. Da ćemo da pokrenemo velike investicione projekte u poljoprivredi, energetici, infrastrukturi. Da radimo na reindustralizaciji, da ćemo da povećamo investicionu potrošnju, a smanjimo neracionalnu potrošnju. Da ćemo da utvrdimo agrarnu politiku koja će biti predvidiva na dugi rok, ako bi poljoprivrednici mogli dugoročno da planiraju i povećaju svoju proizvodnju. I kaže, što je najzanimljivije, da brzo na najbolji način iskoristimo energiju ljudi, sunca, vode i vetra i visoku produkciju hrane i energije, da Srbija postane bašta Evrope. Hoćemo li to da radimo tako što ćemo da hrlimo i za četiri godine da prodajemo zemlju po istim uslovima kao što prodajemo zemlju strancima po istim uslovima kao što se to prodaje sad trenutno ljudima u Srbiji, odnosno našim stanovnicima. Mislim da je to jako loše. Imamo sa druge strane oko 100.000 ljudi koji ne primaju posao a rade. Imamo prema poslednjoj anketi o radnoj snazi 2,2 miliona zaposlenih, a 3,2 miliona radno neaktivnih od kojih 2,1 milion koji ne žele da rade iz različitih razloga. Imamo takođe da razni propisi i administrativne procedure pojedinu godišnje 107 miliona evra i to u oblasti trgovine i na taj način 19.000 potencijalnih radnih meta u trgovini. U ovom trenutku, u ovih godinu dana što je ova Vlada uradila, da na putu od proizvođača do kupca proizvod poskupi bar šest puta, što je loše i za proizvođača i za onog ko kupuje. Još jednu stvar, kome mi sve to radimo? Kome, kad je Srbija prva zemlja na Balkanu po stopi mortaliteta, a poslednja po stopi nataliteta i već godinama se suočava sa negativnim prirodnim priraštajem. Da li znate na svaki brak u Srbiji dolazi porazno 0,88% dece, tako piše, a mi se hvalimo sa podsticajima, a podsticaj kaže da majka za prva četiri deteta ostvaruje određeni podsticaj. Mi imamo problem i sa jednim detetom, o dva i da ne govorim, a četiri da ne pominjem. Koliko ima porodica koje imaju četvoro dece. Hvalimo se nekim stvarima sa kojima ne bi trebalo da se hvalimo. Samo ona država koja ulaže u obrazovanje, koja ulaže u rad i radna mesta može biti uspešna i tamo mogu živeti uspešni ljudi, a oni koji ulažu u neke modne trendove, koji ulažu u automobile, u skupe cigare, kafiće, itd, tamo potomstva nema i džabe sve ovo radimo. Ovo je samo presipanje iz šupljeg u prazno. Narodni poslanik Dejan Radenković. Meni je žao, možda ovi pravno-tehnički razlozi zbog kojih je odbijen, možda je moglo to da se i popravi, pa da se možda izađe u susret, da amandman vaš potpredsednice, možda i bude prihvaćen, ali dobro biće prilike. Ono što me je najviše navelo da se javim po ovom amandmanu je diskusija moje koleginice, koja je rekla da je ovo zemlja izneverenih očekivanja. Prosto ne mogu da verujem, ja sam pre nekoliko dana bio na Zlatiboru, odakle i dolazi moja koleginica draga, i tamo sam video hiper produkciju građevina. Jednostavno se pravi na svakom koraku. Sve je puno. Puni su kapaciteti. Prosto je neverovatno da pričamo o tome da je ovo zemlja izneverenih očekivanja. Zemlja izneverenih očekivanja su one u kojima se ništa ne radi, u kome niko ništa ne gradi. Znači, mi samo ovde trebamo da malo napravimo neki balans. A šta je balans? Ako prihodujete po osnovu izgradnje građevinskih objekata, onda i sredstva i prihodi od te delatnosti morate da usmerite i u ulaganju infrastrukture i poboljšanju kvaliteta turističkog mesta. Jednostavno, mislim da ne stoji da pričate i da kritikujete bez ikakvih argumenata. Argumenti su na napoj strani. Možemo zajedno da pođemo da vidimo da se svuda ulaže, da jednostavno Srbija ide jednim dobrim putem i da ne valja da samo kritikujete nešto zato što ste opozicija. Moram da kažem, na žalost, pošto su nas i građani zvali i slali nam SMS poruke, jednostavno se čude i ne mogu da veruju da ceo dan smo vodili neke besmislene rasprave i to jednostavno ne ide u prilog onome ka čemu težimo. To nas je navodno uvuklo u sve to. Opozicija, krivi smo zato što prihvatimo besmislene rasprave. Mislim da to treba ignorisati jer priče da bi se pričalo ne vode ničemu. Ja vam se zahvaljujem. Toliko od mene. Bojana Božanić, replika. Zahvaljujem. Poštovani ako ste danas primetili, kao i svi građani Srbije da je DSS najmanje učestvovala danas u ovoj besmislenoj raspravi, kako ste je odlično nazvali. Ono što sam rekla na početku, da je Srbija izneverenih očekivanja nalazi se u ekspozeu Ivice Dačića, koji imate svi ako ste sačuvali, a možete da nađete verovatno i na internetu. Ono što se desilo u opštini Čajetina, iako nisam htela da je pominjem danas, ali eto šta da radim kada me prosto izazivate. Radi sve prema postojećoj planskoj dokumentaciji, koja postoji, koju smo davno usvojili. Na taj način i radimo. I sve što radimo radimo vrlo ozbiljno i radimo po zakonu, i moram da kažem da smo žestoko se borili i trudili da sve ono što smo postigli, sredstva koja se prilivaju u opštinski budžet smo uspeli da realizujemo sami, jer smo opoziciona opština bili u prethodnom periodu i sada, i vrlo ozbiljno se trudimo da to sačuvamo, održimo, da se bavimo održivim razvojem turizma. Imamo preko 20.000 ležajeva. Pozivam, vas i sve druge da dođete da se uverite kako i na koji način to radimo. Kako se bavimo turizmo pre svega i drugim granama, kako punimo budžet sami, bez ičije pomoći, samo uz odmaganje svih onih koji su opoziciji. Mi smo spremni da vam sve to pokažemo, da vi prepište. Naravno, jer smo mi vrlo nesebični i da vas podučimo u onome kako to radimo, i da na taj način cela Srbija prosperira. Dakle, samo ako prosperiraju male opštine, bore se za sebe, tako će i cela Srbija prosperirati. Možemo samo zajedno. Hvala. Veroljub Arsić. Dame i gospodo narodni poslanici, ja volim te jako nadahnute govore, pune entuzijazma i samoreklame i samohvale. Samo da postavim jedno pitanje. A što to poskupi šest puta od proizvođača do potrošača? Hajde nađite mi to. Jel to možda iz Čajetine odsečen hrast koji je napravljen kasnije da bude sto, rezbaren ručno. Kako vas nije sramota da izmišljate. Pa gde su vam sada poslanici? Lako je bilo kada se privatizovalo. Živelo se od imovine koju sticali ljudi generacijama. I onda kažete mi smo bili uspešni. Gde su te pare završile? Gde je ta infrastruktura? Šta je napravljeno s tim parama? Ništa. Kupovali se glasovi na izborima, pa ni to nije bilo dovoljno, pa ste gubili izbore. Vama, vama pričam. Da pričamo o čuvenom budžetu za 2007. godinu. Čuveni budžet za 2007. godinu koji je bio navodno u suficitu, a suficit je iskazan tako što se država više zadužila nego što je mislila da potroši. To su rezultati. Nemojte više sa običnim pričama, znači izađite sa konkretnim podacima. Baš me interesuje šta to od čega zavisi život građana Srbije košta šest puta više od proizvođača do potrošača? Slobodan Samardžić. Gospođo predsedavajuća, po kojoj osnovi ste dali reč prethodniku? Repliku, na šta? Na koje stavove i na koje izjave njene?

Niste imali osnova da dajete reč. Zaista vas molim da vodite ovu Skupštinu kako treba. Drugo, kad je već uzeo neovlašćeno reč i zloupotrebio vašu nepažnju, on se vrlo pretećim tonom obratio koleginici koja je prethodno govorila, sa rečima: „Kako vas nije sramota?“ Kao da je opština Čajetina njena privatna stvar, pa sad nju treba da bude sramota što on navodi neku iluziju o kojoj nema pojma. Ja zaista vama zameram što ste propustili ovaj trenutak, jer je ovo bilo vrlo drsko obraćanje jednog poslanika jednoj poslanici koja je govorila krajnje normalno i zaslužuje prekor s vaše strane, a pre svega niste trebali da mu date reč. Po Poslovniku, Veroljub Arsić. Prvo, ja ne računam šta ko misli, nego šta ko govori. (Predsedavajuća: Prvo recite koji član Poslovnika sam povredila.) Član 107. Ja nisam pričao o Čajetini, nego sam pričao o neistinama koje su iznošene o ovoj Vladi i rekonstrukciji koja se sprovodi sa ovom Vladom. Ja sam o tome pričao. Nikome nisam pretio, samo sam pitao kako nekoga nije sramota da iznosi stvari koje nisu tačne i istinite, i to tako tendenciozno i očigledno? Možemo da raspravljamo o tome da neko pogreši u nekoj cifri, ali tako tendenciozno ići na to da ništa ne valja što je ova Vlada uradila, a vi dobro znate da je mnogo stvari promenjeno, i to na bolje, i da ekonomska situacija u Srbiji nije modni hit koji se promeni preko sezone. Ako ne morate da nas hvalite, i ne očekujemo da nas hvalite, za ono što je bilo dobro, onda svakako nećemo da vam oćutimo ako govorite o onome što nije tačno. Gospođo predsedavajuća, moram da reklamiram povredu Poslovnika, član 108, ali i 107. stav 2. Dakle, meni je veoma zasmetao preteći ton kolege Veroljuba Arsića prema koleginici Božanić i tu ste trebali kao dama da reagujete, da zaštite našu koleginicu. Znate, nije primereno da se na ovakav način obraćate bilo kojoj koleginici u poslaničkim klupama, pogotovo u poslaničkim klupama opozicije. Napominjem reč: „koleginici“ Znate, ti maniri da Skupštinu svodimo na kafansku prepirku i rijaliti šou nisu dobri. Nije dobro da imate taj preteći stav i preteći ton, pomalo arogantan, jer zaista, makar sada možete da poslušate šta vam kažem – koristiće vam u budućem radu i ako ne budete bili šef poslaničke grupe. Član 27. Potpredsednice, ja se naravno slažem da je ton gospodina Arsića bio neprihvatljiv. Zatim, sve ono što se dešava kad bilo ko primeti da je gospodin Arsić vikao na našu koleginicu ovde, u britanskom parlamentu postoji ovaj Klub za džentlmene, mi nemamo tu tradiciji ali ta vrsta osmeha, podsmevanja, tog potmulog odnosa je ispod svakog nivoa. Iako to nije izričito regulisano Poslovnikom, ipak bismo mogli da se dogovorimo da se niko tako ne ponaša u ovom parlamentu. Druga moja primedba je što ja nisam shvatio, kao ni gospodin Samardžić, po kom osnovu je gospodin Arsić dobio reč? Ko je šef poslaničke grupe? Tu se javlja ko i kako hoće i kada hoće. Jel SNS ima ovlašćenog predstavnika koji nije šef poslaničke grupe? Ko je šef poslaničke grupe? U ovom trenutku me to interesuje, da bismo mogli da procenjujemo da li se reč daje u skladu sa Poslovnikom ili ne? Ostale političke stranke ili imaju šefove poslaničkih grupa u sali ili imaju uredno prijavljene ovlašćene predstavnike na stolu predsedavajućeg. Ako mi dozvolite, samo da pokušam da objasnim ovo o čemu je gospodin Đurić govorio.

Da li se još neko javio za povredu Poslovnika? Izvolite. Zahvaljujem na reči. Član 27. i član 106. Uz svo dužno poštovanje uvaženoj koleginici Bojani Božanić i na način da joj se obratim kao džentlmen, bez bilo kakve pretencioznosti, smatram da se nije držala teme i da je opet ova pauza koju smo napravili, kao u valceru, u raspravljanju o amandmanima nastala zato što smo tu imali naprosto izlaganje turističke organizacije Čajetina. Uz dužno poštovanje i uz poštovanje prava da svako hvali svoj kraj, njegove prednosti itd, tema su nam amandmani. I onda su se na to što je uvažena koleginica Bojana Božanić izložila, upecali kolege poslanici i onda smo opet, ponavljam, kao u valceru, napravili stavku da dva amandmana raspravljamo… Molim vas da ne koristimo reč: „upecali se“ narodni poslanici. Molim vas, pomozite mi da završimo ovu sednicu danas. Izvolite gospodine Đuriću, povreda Poslovnika. Oni su vlast. Svejedno ih ima više. Čitavog dana najviše govore u Skupštini. Ko je šef poslaničke grupe? Ne mogu da govore u isto vreme i šef poslaničke grupe i zamenik poslaničke grupe i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, ako su sva trojica ili troje ili tri istovremeno u sali. Da li predsedavajući u ovom trenutku ima zvaničnu informaciju ko je šef poslaničke grupe SNS? Uzvraćam kontrapitanjem – a gde je vaš šef poslaničke grupe?

Sve su to ljudi kojima nisu bitne funkcije. Nismo se rodili u foteljama. Nećemo tu ni ostati. Prema tome, bitno je ono šta radimo, kakvi su rezultati i kakvi su efekti za državu Srbiju i za građane Srbije. Nemojte se brinuti za šefove, za funkcije, za bilo šta. Brinite se gde je vaš šef poslaničke grupe koji je na stalnom radnom odnosu u Skupštini Srbije, a merenje je u sekundama prisustvo u Domu Narodne skupštine. Sada reklamiram ponovo povredu člana 107. Poslovnika, jer je sada učinjena i povreda člana 107. Zaista moramo da vodimo računa o dostojanstvu Narodne skupštine. Onda ću reklamirati sve članove Poslovnika, jer su povređeni, jer ne možete vi da imate 65 šefova poslaničke grupe. To možete na sednici Glavnog odbora SNS, na sednici Centralne otadžbinske uprave, na kozačkoj skupštini, ali u Skupštini Srbije, koja je ustoličila svoja pravila ponašanja, to vas pitamo ne zato što je nama dosadno u ove sitne sate. Trebalo je svih 65 da replicira, ali ne možete ni svih 65 da pobijete jezik argumenata i činjenica. Hajde da ne razgovaramo jezikom nagomilane snage, bahatosti i primitivizma. Hajde da razgovaramo jezikom argumenata i činjenica, da poštujemo proceduru, da znamo ko je šef poslaničke grupe, da vidimo ko se dovoljno samokritikovao, pa se nije rekonstruisao, a ko se dovoljno kritikovao i revidirao stavove, pa je pretekao. To je važno zbog parlamentarne procedure. To je važno samo zbog toka ne samo ove sednice, i nekih sledećih sednica. Ovde su neka pravila utvrđena ovim Poslovnikom. Hoćemo da znamo ko nam replicira. Kazao je Ivica Dačić da je Vlada bicefalna, ali nemojte da je policefalna poslanička grupa. To nije moguće po Poslovniku. Te vaše želje da ste svi jednaki i ravnopravni, da imate atamana, doatamana i ostale kozake, to ostavite za kozačke skupštine, atamanske. Ovde nam dajte pravila procedure koja važe i za vas i za nas. Nemojte da brinete gde su šefovi poslaničkih grupa opozicije. To nije na vama da brinete. Pustite birače da se o tome izjasne. Na kraju, izgleda da je vazduh na Goču mnogo redak. Poštovani narodni poslanici, napravićemo pauzu od 10 minuta.